Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Prije nego što počnemo sa radom, jedna obavijest. Danas ćemo kao posljednju točku raspraviti i točku Izbor, imenovanje i razrješenja, što je uobičajeno, ali eto, tako da znate. Sada bismo prešli na prvu točku, kao što je i najavljeno jučer. To je: - Konačni prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204; Predlagatelj je Vlada temeljem čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Mile Horvat, izvolite.

Dakle ovo je Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti s konačnim prijedlogom zakona. Na ovaj Prijedlog zakona odmah ću uvodno reći da je Odbor za zakonodavstvo podnio 4 amandmana, mi ćemo ih prihvatiti.

Uredbe koje smo ovdje implementirali, to su Uredbe 765 2008. g. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju u dijelu koji se odnosi na opća načela stavljanja oznake C, to je oznaka europske kvalitete, zatim Uredba 1020 iz 2019. g. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda o kojoj ćemo ovdje sad nešto više reći. To je Uredba 515 iz 2019. g. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici o kojoj ću isto također, nešto reći. U čl. 7 smo predvidjeli da vezano za Uredbu 1020 napominjemo kako se zakonom osigurava provedba iste u dijelu onih propisa koji su preuzeti temeljem ovog Zakona. Primjerice, primjenjuju se na sljedeće grupe proizvoda, a to su aerosolne raspršivače, toplovodne kotlove, strojeve, tlačnu opremu, plinske aparate, radijsku opremu dizela, kristalno staklo, obuću, tekstil, itd., to je, navodim čisto zbog javnosti o čemu, šta je zahvat ove Uredbe. ... [[Govornik se ne razumije.]] istim Prijedlogom zakona u čl. 5 je predviđeno da će resorni ministri po donošenju ovoga Zakona donijeti svoje pravilnike gdje će ugraditi sljedeće elemente, osnovne elemente, a to su, propisat će se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi koji se stavljaju na tržište, dokumentacija, bit će propisana dokumentacija o sukladnosti potrebna za dokazivanje sukladnosti proizvoda sa propisanim zahtjevima i također, bit će propisan tim pravilnicima način označavanja proizvoda. Zašto to govorim? Zato što svi sljedeći članci obrađuju dakle obaveze gospodarskih subjekata od proizvođača, zastupnika, uvoza, itd., vezani za ove elemente koji će biti propisani u tim pravilnicima. Iz tih pravilnika, iz tih obaveza također, proističu i obaveze inspektorata u kontroli sukladnosti. Dakle, isto tako, ovdje je, u tom setu već su propisana i nadležna tijela koja će ocjenjivati sukladnost proizvoda prema ovim pravilnicima koji su definirani u čl. 5 ovoga Zakona. Čl. 22-25 temeljem ove Uredbe u RH uspostavlja se, uspostavljaju se dakle i neki određeni mehanizmi, jedan od tih Jedinstveni ured za vezu pri Državnom inspektoratu koje je nadležno za koordinaciju aktivnosti između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište RH, a u cilju osiguravanja visoke razine zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita potrošača, okoliša, itd. Ovim Prijedlogom zakona se propisuju i uvjeti za osiguranje djelotvorne suradnje između različitih tijela za nadzor tržišta država članica, a sukladno ćemo u provedbi prekogranične suradnje, to je tzv. prekogranična uzajamna pomoć, sudjeluju sva nacionalna tijela za nadzor tržišta. Države članice EU razmjenjuju informacije o poduzetim mjerama nadzora nad tržištem proizvoda putem informacijskog i komunikacijskog sustava za nadzor tržišta. Isto tako čl. 26. u svrhu podizanja još više razine sigurnosti potrošačkih proizvoda osigurava se provedba Uredbe 1020/2019 u djelu koji se odnosi na primjenu tzv. RAPEX sustava. U slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik na tržištu RH. Dakle, RAPEX sustav uspostavljen je na temelju direktive 95. iz 2001. godine Opće sigurnosti proizvoda te se njime koriste države članice EU radi brze razmjene informacija sa Europskom komisijom o mjerama i aktivnostima poduzetima u vezi s proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača a stavljeni su na zajedničko tržište EU. Kao kontaktna nacionalna točka za provođenje RAPIX sustava određen je državni inspektorat. I samo nekoliko podataka, dakle, u 2021. godini komisija je putem sustava RAPEX-a dostavila je 1644 obavijesti od kojih je temeljem zapremljenih obavijesti na tržištu RH pronađeno 173 proizvoda, dakle, rizična proizvoda, i to su proizvodi iz kategorije motornih vozila, električnih uređaja, dječjih proizvoda i opreme, hobi i hobija i sportske opreme. A ujedno je nacionalna kontaktna točka dakle, domaći naš nacionalni organ obavijestila Europsku komisiju i druge članice država EU o 17 pronađenih proizvoda na tržištu RH iz kategorije rizika i to su uglavnom 9 igračaka, 2 adaptera za prijenosno računalo, dječje vreće za spavanje, mikseri i tako dalje, i tako dalje i oni predstavljaju rizik za sigurnost potrošača. Dakle, to je, tako funkcionira sustav RAPEX. U čl. 21., dodatno se jača uloga kontaktne točke za proizvode koji su u državama članicama EU glavni pružatelji informacija o svim pravilima koji se odnose na proizvode, uključivo i o nacionalnim tehničkim pravilima koja se npr. odnose na zahtjeve povezane s nazivom, oblikom, veličinom, težinom, sastavom ili pakiranjem određenih proizvoda. U RH kontaktna točka za proizvode uspostavljena je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Hrvatska kontaktna točka za proizvoda zaprimila je i odgovorila tijekom 2020. ukupno 236 upita. U 2021. godini od studenoga zaprimljeno je ukupno 111 upita od toga su upiti gospodarskih subjekata iz RH 96, a upiti gospodarskih subjekata iz EU 15. Isto tako člankom 21. ovog zakona dodatno se jača i uloga mreže Solvit kao alata za izvansudsko rješavanje sporova na unutarnjem tržištu EU koje mogu imati građani i tvrtke a koji uzrokuju javnopravna tijela država članica nepravilnim primjenom prava EU, isto tako od ukupno prikupljenih pritužbi u 2020. godini 149 bilo u sustavu Solvita a ukupno je obrađenih pritužbi u 2021. godini 184 od toga 82 protiv država članica EU a 14 protiv RH. U čl. 34. uređuje se status propisa donesenih temeljem važećih zakona te se propisuje da isti ostaju na snazi do donošenja novih propisa a isti će se donijeti u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Za stavljanje van snage predmetnih propisa nadležni su čelnici tijela državne uprave u čijem djelokrugu rada je predmet uređenja podzakonskog propisa i ta obveza regulirana je člankom 35. ovog prijedloga zakona. Tako je primjerice čelnik tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo u obvezi urediti propise vezane za kristalno staklo, stupnjeve djelovanja novih toplo vodnih kotlova na tekuće, plinsko gorivo, označavanje materijala glavnih dijelova obuće, namijenjenih prodaji potrošača, sigurnost strojeva itd., itd. iz područja energetike potrebno je uredite propise vezane uz tehničke normative, za zaštitu nisko napojskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica, tehničke mjere za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja, [[Upadica: Izvinjavam se.]] Čelnik tijela državne uprave nadležan za elektroničke komunikacije recimo po ovom zakonu u obvezi je urediti propise iz područja elektromagnetske kompatibilnosti, radijske opreme itd., itd. U odnosu na važeći zakon do sada iz 2013. godine dorađene su odredbe o poduzimanju upravnih mjera od strane nadležne inspekcije, jasnije se normativno strukturiraju prekršajne odredbe, na način da su iste razrađene prema pojedinačnim obvezama gospodarski subjekata te su radi jasnoće i preciznosti na pojedinim mjestima izvršena nomotehnička unapređenja.

Predmetni prijedlog zakona bio je na e- savjetovanju od 30 dana i to od 17.8. do 17.9.2021. godine.

Ovaj zakon se predlaže donošenje po hitnom postupku, s obzirom da je nužno žurno osigurati provedbu Uredbu 1020 iz 19-e godine o nadzoru tržišta proizvoda koja je u punoj primjeni već od 16. srpnja 2021. godine.

To su razlozi zbog kojih smo tražili da se ovaj Prijedlog zakona uvrsti po hitnom postupku. Dakle zaključno sve ovo obrađeno je u 9 tematskih dijelova kojima su propisane, jasno propisane obveze i postupanja nadležnih tijela, gospodarskih subjekata i inspekcije. Definirani su i osnovni instrumenti komunikacije sa Europskom komisijom, određene su sankcije prema svim sudionicima, odnosno gospodarskim subjektima prema njihovom stupnju sudjelovanja u određenim procesima trgovanja.

Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče u čl.4 se navodi kako se ovaj Zakon odnosi i na proizvode u uporabi. Vi ste spomenuli dizala, pa ću Vam navesti što kaže Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi u čl. 17. Tamo piše izrijekom da inspekcijski nadzor nad provedbom Pravilnika kojim se uređuje sigurnost dizala u uporabi koja su ugrađena i trajno se upotrebljavaju u građevinama, sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti obavljaju inspektori u skladu s njihovim nadležnostima. Trenutno je to ako se ne varam građevinski inspektor.

Dakle, postavili ste konkretno pitanje. Ja nisam baš kompetentan da li mogu odgovoriti da li oni mogu postupati na način da zabrane uporabu dizala, ako postoji tehnički dakle propis koji ukazuje na to, onda će vjerojatno to kao mjera moći biti izrečeno. Ono što je bitno je bitno da smo mi na zahtjev DIRH-a dakle inspekcije zadržali određene standarde koji su na neki način i prevaziđeni u periodu od godinu dana do kad se moraju svi oni ažurirati po izreci ovog Zakona, u roku godinu dana se moraju donijeti novi tehnički standardi u svim oblastima i to je suština dakle da ne bi imali jedan pravni vakum, mi smo zadržali stare propise, stare standarde, mogućnost korištenja starih standarda u postupanju inspekcije a u roku godinu dana se ti standardi moraju ažurirati. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Mi imamo u ovom prijedlog Zakona odredbu čl.7 koji govori o tome da će, da se ovo neće odnositi na utvrđivanje suglasnosti za proizvode koji su uređuju nekim posebnim propisima. I sad imamo ovu cijelu oblast koji je vezan i Vi ste to i naveli koji su vezali podzakonski akti o nisko naponskoj mreži da ih sad ja tu ne navodim. Oni su još iz 78.godine koje smo mi preuzeli i oni koji su Pravilnici bez obzira što su tako stari ali ako se neki normativi nisu mijenjali su u redu, ali mi smo sukladnosti sa Europskim normativima i sad su ti isti Pravilnici navedeni referirajte se u ovom propisu, ali se referirajte i u propisu koji je ovaj Sabor donesao pred mjesec dana, pa mene zanima, i tamo je isto rok u kojem se to treba uskladiti.

mi smo upravo s ovim Zakonom htjeli stvoriti jednu obavezu da se ti Zakoni, odnosni ti standardi u nekom roku od godine dana prilagode ovim zahtjevima iz Europske, odnosno iz Direktive. Da ne bi imali taj pravni vakum u postupanju inspekcije, inspekcija je tražila da to i dalje ostane, ti JUS propisi, standardi ostanu i dalje na snazi da bi oni imali pravni osnov za postupanje dok se u roku od godine dana ti standardi ne usuglase, dakle ne donesu novi Pravilnici, pa sam tamo naveo da čelnici Ministarstava imaju obavezu, pa sam mogao navoditi još primjera, međutim, ovaj, dakle u roku godinu dana se oni moraju usuglasiti. Ovaj Zakon se donosi se donosi po hitnom postupku i to nije nešto neuobičajeno, jer mi uobičajeno kasnimo sa usklađivanjem donesenih Uredbi na razini Europske Unije a primjera radi imamo još takva 84 propisa iz svih resora. Kako očekujete u ovom konkretnom primjeru da će ovaj Zakon poboljšati zaštitu potrošača, odnosno poboljšati provjeru proizvoda kada znamo da se nalazimo kao država članica koja prijavljuje najmanje proizvoda opasnih po zdravlje u sustavu Rapeks, pogotovo ako uzmemo da se većina prijavljenih proizvoda odnosi na proizvode za djecu, igračke i sl., a kašnjenje sa regulacijom propisa poprima poseban značaj i neposrednu ugrozu tako za najranjivije.

Dakle ovaj zadnji broj koji ste rekli, broj obavijesti se odnosio na to je broj komisije na nivou Europske Unije, 1644 zahtjeva, odnosno upozorenja na opasne proizvode je za cijeli prostor Europskog tržišta. Mi smo ovaj Zakon radili gotovo godinu dana jer ga je trebalo u svim detaljima usuglasiti sa svim gospodarstvenicima, sa svim čimbenicima na koje se odnosi ovaj Zakon i sa svim tijelima državne uprave. To je masa propisa kroz koje je trebalo proći i taj posao je dugo trajao, zato možda malo kasnimo i zato smo tražili da se ovo ide po hitnom postupku jer se on, jer se ova Uredba koja je osnova ovog Zakona primjenjuju od 16. srpnja, dakle istina, malo kasnimo, ali smo taj Zakon donijeli i mislim da ćemo popeglati vrlo brzo sve to što smo trebali uraditi možda prije 6 mjeseci. Hvala g. potpredsjedniče, g. državni tajniče, usklađujemo se sa europskim direktivama i ustvari želimo poboljšati funkcioniranje unutrašnjeg tržišta jačanjem nadzora nad proizvodima koji se stavljaju na tržište kako bi bili sigurni da su oni u sukladnosti sa tehničkim propisima i kako bi na taj način zaštitili i zdravlje naših građana, interese potrošača, javne interese, okoliš i sve ono što na neki način zakonom trebamo štititi. Vi ste rekli da smo utvrdili 173 nesukladna proizvoda na našem tržištu, da se većina njih odnosila na elektroničke uređaje, na tom tragu je moje pitanje obzirom da znamo da se neki elektronički uređaji programiraju tako da bi se pokvarili nakon što im istekne jamstvo, da su oni ustvari u startu roba sa greškom i da tu potrošači izvlače deblji kraj. Hoće li ovaj zakon na neki način riješiti to pitanje ili će se to pitanje rješavati drugim zakonima? Uvažena zastupnice, dakle ja mislim, a i mi koji smo radili ovo zakonsko rješenje, ovaj Prijedlog zakona, smatramo da ćemo s ovim mehanizmima koje sam napravio, s ova 4 nova sustava, sa RAPEX-om, sa kontaktnim točkama, sa SOLVIT-om, kao mjerom, mrežom informacija, itd., uspjeti osvijestiti građane i dati im mogućnost da, ukoliko smatraju da su došli u posjed nekog proizvoda koji je rizičan po raznim osnovama, pa čak i po roku trajanja, da će se moći obratiti ovim nadležnim institucijama i naravno, nadležnom inspektoratu. Ovdje, ako ste vidjeli da smo u čl. 25 inspektoratu nadležnom dali vrlo široke dijapazon mjera postupanja gdje se takvi proizvodi mogu staviti vrlo brzo u kratkom postupku izvan upotrebe, čak su predviđene određene kazne za neusuglašenost standarda za proizvođače, dakle mislim da ćemo s ovim [[Upadica: Hvala.]] prevenirati neka negativna ponašanja na tržištu. Koji je razlog da Vlada RH ne poštuje HS? Mi smo svaki tjedan svjedoci toga da ovdje zakoni dolaze po hitnom postupku. Kolika je odgovornost vas i vašeg ministarstva na činjenicu da su uredbe donesene prije 2 godine, da je Direktiva stupila na snagu prije 6 mjeseci, da je mi de facto provodimo, a da mi danas dobijamo zakon na klupe? Ja moramo priznati, vidim danas ovdje dosta kolega, nije problem pročitati ovaj Zakon u jednom čitanju, shvatiti što se nutra nalazi, ali ako to nije nama problem napraviti u 7 dana, zašto je Vladi problem u 2 godina napraviti praktički isti posao? Zahvaljujem se uvaženi zastupniče, dakle, prvo da kažem da odgovaram ovdje ispred Ministarstva gospodarstva, ovo je prvi i jedini zakon koji smo predložili po hitnom čitanju iz našeg resora. Ne mogu vam govoriti o drugim resorima. Logika ovog prvog, ovog hitnog postupka jeste ta da smo mi, smatramo da ovaj Zakon treba stupiti na snagu odmah, a prethodno sam rekao da smo na njemu radili gotovo godinu dana, ako ne i više jer je trebalo svu tu silu i taj veliki broj i mrežu propisa međusobno iskoordinirati i usuglasiti. Dakle, ako je ona direktiva 2019. odnosno jedna i druga su stupile na snagu u EU parlamentu 2019., a mi smo godinu dana radili da usuglasimo, onda mislim da nismo potrošili prevelik vremenski period, dakle ne možete tako, takve [[Upadica: Hvala.]] značajne akte preko noći implementirati u nacionalno zakonodavstvo, a [[Upadica: Poštovani zastupnik Dretar.]] da prethodno ne izvršite duboku analizu. Ovo je zakon, zakon je kao zakon, puno slova na još više papira. Ono što ste spomenuli, evo, imat ćemo i Nacionalnu kontaktnu točku, moje pitanje će glasiti, namjerava li Ministarstvo provesti određene javne aktivnosti kako bi se građanima, kupcima i potrošačima malo preciznije objasnilo njihova prava i u budućnosti, na neki način, educiralo da kako i na koji način zaštite svoja prava, odnosno kako mogu vršiti određene reklamacije i ostale probleme sa proizvodima koji eventualno nisu u sukladnosti?

Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče. Od 22. svibnja 2022. g. na hrvatsko tržište će biti zabranjeno stavljati robu dvojne kvalitete, a trgovci će za prekogranične povrede potrošačkih prava moći biti kažnjeni iznosom i do 4% godišnjeg prometa. U cilju osiguranja slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu neophodno je osigurati sukladnost proizvoda sa zakonodavstvom Unije, kolika je i kakva kontrola roba iz trećih zemalja koja ulaze na Hrvatsko tržište preko članice EU-e a ne odgovaraju standardima sukladnosti. Dakle, upravo na ovo vaše pitane, odgovor bi bio, dakle, čl. 22. smo predvidjeli Institut jedinstveni ured za vezu pri državnom inspektoratu. Dakle, državni inspektorat se, naš državni inspektorat se ovim zakon uključuje u jednu mrežu inspektorata na nivou tržišta EU gdje oni imaju koordiniranu komunikaciju i gdje onda zajedno preveniraju upravo ovaj problem o kom ste vi sada govorili. Dakle, ovaj zakon otvara mogućnost i dakle stvara i obvezu da se naš inspektorat uključi u koordinirane akcije za prekogranične uzajamne pomoći.

Kad naš vlasnik proizvoda koji je kupio taj proizvod primijeti da nešto nije u redu i treba to negdje reklamirati, treba to nekome dojaviti proći će mu neko vrijeme da nabavi novi proizvod i da taj proizvod može koristiti. Drugo pitanje je vezano za kazne, gospodin Kliman je to ovdje spomenuo, međutim, ono što mene interesira je dali ste razmišljali o tome da su kazne, to piše i u, to je bilo i u raspravi javnoj pitanje, dali ste svjesni da su kazne za obrtništvo prevelike.

Dakle, generalna poruka ovoga zakona u dijelu normiranja odnosno određivanja sankcije jeste da sankcije odnosno kazne moraju biti odgovarajuće prema stupnju negativnog angažiranja svakog pojedinca, pravne i fizičke osobe u lancu proizvodnje, trgovine, distribucije itd. i one moraju biti usuglašene sa državnim inspektoratom. Mi mislimo da su ove kazne bolje strukturirane, ja ih imam ovdje pregled kompletan, dakle one su date od do, i za obrtnike i za fizičke osobe i za pravne osobe. Prema tome stupanj visina kazne će biti od do određivana prema ulozi toga obrtnika u radnjama ne dozvoljenim radnjama u cijelom tom postupku distribucije, prodaje robe, stavljanje robe na tržište koja nije usuglašena itd.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ako se možda pitate čemu i otkud taj moj interes za dizala odjednom i što me ponukalo da upravo se na dizala se fokusiram kod ovog zakona, na to me ponukao jedan nesretan događaj od nepunih godinu dana. U centru Zagreba u zgradi sa dizalom starim 90 godina stradao je dječak, zadobio je teže ozljede pluća i jetre te lakše ozljede glave. Stoga je moje pitanje vezano za inspekcijski nadzor dizala usmjereno upravo na upravne mjere koje nadležni inspektor može sukladno važećem zakonu izreći ali i ovom zakonu koji po hitnom postupku je stigao danas na naše klupe i odgovor je vrlo jednostavan, na moje konkretno pitanje odgovor je ne može zabraniti rad dizala. Znači ni temeljem važećeg zakona, a ni temeljem ovog zakona koji je po hitnom postupku stigao ni jedan inspektor bio on građevinski mada moram se zapitati kakve veze građevinski inspektori imaju sa inspekcijskim radom dizala osima što se dizalo nalazi u građevini, koja su njegova konkretna znanja o tome, je li dizalo ispravno ili nije, znači jedino policija kada se dogodi već nesretni slučaj može tom dizalu zabraniti rad. Ni jedan inspektor to ne može. Zašto čekamo da se nesretni događaj dogodi, zašto to ne možemo prevenirati? I dizala su možda nešto s čim se susrećemo svaki dan ali tu su i spremnici amonijaka, parni kotlovi, sigurnosni ventili na cjevovodima i druga oprema koja se koristi u procesnoj industriji. Vjerujte mi znam jako dobro o čemu govorim jer sam provela 20 godina u procesnoj industriji, obišla brojne pogone, ne samo u Hrvatskoj nego i u zapadnoj i istočnoj Europi. Znači ovaj zakon nije samo za nove proizvode koji se stavljaju na tržište, mada bi se po tekstu koji je pred nama moglo zaključiti suprotno. U čl. 4. se izrekom navodi „ kako u svrhu sigurnosti zaštite života, zdravlja ljudi, domaćih životinja, biljaka, zaštite okoliše prirode, potrošača itd.“, donose se Pravilnici kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode odnosno skupine proizvoda uključujući kada je to potrebno i propise o redovitim i izvanrednim pregledima i ispitivanjima proizvoda u uporabi. Ovo nije samo zakon za nove proizvode, već je i za brojne proizvode koji su u uporabi. Upravo zbog toga je moje pitanje bilo vezano evo za inspekcijski nadzor dizala, ali kao što sam već rekla što može inspektor učiniti kada spremnik amonijaka, kada parni kotao, kada nešto drugo u procesnoj industriji nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ili nije održavano sukladno propisima te predstavlja opasnost za okolinu? Ovim Prijedlogom zakona se propisuju upravne mjere, prekršajne odredbe u provedbi inspekcijskih nadzora. Ali ovdje nema zabrane korištenja. Pogledajte članak 25. tamo su predviđene upravne mjere koje izriče nadležno inspekcijsko tijelo i nigdje nema ovog što navodim. Znači, tko će odgovarati kada evo kao u ovom slučaju koji sam vam navela bude ugrožen jedan mladi život i na neki način unesrećen za cijeli život? Stoga sam predložila amandman na članak 25. kako bi se nadležnom inspekcijskom tijelu omogućilo izdati rješenje o zabrani uporabe opreme koja ne udovoljava tehničkim zahtjevima poglavito u situacijama kada to predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje i sigurnost ljudi ukoliko se iste nisu uklonile nakon mjere kojom se najprije je inspektor došao, vidio nedostatke i izdao najprije upozorenje i tražio da se nedostaci uklone. Ono što je predviđeno to je da inspektor može zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili povlačenje proizvoda koji su već stavljeni na tržište. I stoga mi se čini i ne mogu se oteti dojmu da je predlagatelj imao samo u vidu nove proizvode, a da uopće nije vodio računa o vrlo zahtjevnim i opasnim proizvodima koji su već u procesnoj industriji u porabi i to godinama. Na kraju moram istaknuti nešto što mi je uistinu privuklo pozornost, a to je članak 35. Tamo su navedeni svi podzakonski akti, brojni pravilnici koji datiraju jedan još iz vremena bivše Jugoslavije. I sada ja ću vam navesti samo neke. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica iz 1978., pa onda Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja koji je još malo stariji. Taj datira iz 1968., moj vršnjak. Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova iz 1986. Koliko mene sjećanje služi u telekomunikacijama se ipak nešto promijenilo od 1986. do dana. Npr. tada nije bilo mobilnih telefona. Jel' imate kojeg inženjera možda da malo pogleda te pravilnike ili su vam sve ovi što završe ugostiteljstvo i hotelijerstvo u Opatiji? Znači, čini mi se da bi to trebalo detaljno pogledati. Nije uzbudljivo baš pisati pravilnike, ali se mora. To su pozakonski akti koji se moraju napraviti i to na način da su u skladu s vremenom i tehnološkim razvojem danas, a ne prije 30 i više godine. Isto tako u Prijedlogu zakona navodi se poljoprivredni inspektor, mada u popisu podzakonskih akata ja uistinu ne vidim ni jedan koji bi bio predmet njihovog interesa. Ispravite me ako griješim. Sve u svemu, još jedan zakon po hitnom postupku, jer ste malo zakasnili, još jedno usuglašavanje sa zakonodavstvom Europske unije ali bez pomnijeg promišljanja o tome kakve će implikacije u provedbi imati ovaj Zakon. Znači u Hrvatskoj još uvijek ima nešto industrije. Vjerovali ili ne nije baš sve propalo. Je da se prepolovilo. Daleko manje je nego što je to bilo 89., ali nije baš sve uništeno i u toj industriji se koriste brojni spremnici, ventili, kotlovi i evo u svakoj većoj zgradi imamo i dizala. Znači to su neke stvari s kojima se mi susrećemo gotovo svakodnevno, a s druge strane ja uistinu ne znam imamo li mi dovoljno građevinskih inspektora da prođu sva ta dizala, koliko često ih kontroliraju, koliko imaju potrebnih znanja da ih iskontroliraju kako treba. Možda ste trebali i strojare? Meni se čini da bi možda strojari trebali da bi to bila struka koja bi se mogla baviti dizalima, ali evo ostavljam ljudima u Ministarstvu da to odrede. I čini mi se da predlagatelj nije imao sve ovo u vidu. Ovo je onako malo na brzinu napravljeno kako bi se mi uskladili i evo ja apeliram još jednom da razmislite o ovome o čemu govorim da preveniramo neke situacije kako ne bi došlo do nesretnih slučajeva i kako ne bi policija bila ta koja će zabraniti rad, jer u dizalima mogu stradati ljudi, a zamislite havariju koja se može dogoditi u procesnoj industriji ako nešto nije održavano kako treba.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Važeći je zakon znači koji regulira ovo područje datira kao što smo i danas čuli iz 2003. godine i do sada je imao dva noveliranja. No kako je potrebno osigurati provedbu tri Europske uredbe ide se sa novim zakonskim prijedlogom koji će zapravo doprinijeti osnaženju temeljnog normativnog okvira za slobodu kretanja roba i samim time i jačanjem emisionog tržišta u tom području. Prva je uredba o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju. I to dijelu koje se odnosi na opća načela stavljanja oznake CE. CE oznaka je skraćenica zapravo i predstavlja oznaku proizvođača da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica Europske unije i hormoniziranih normi. Slobodan protok roba je temelj unutarnjeg tržišta Europske unije a upravo CE oznaka omogućuje slobodan protok robe na tom tržištu iz kojeg je razloga je s prvom zovu i putovnicom proizvoda za europsko tržište. Druga uredba rekao bih u duhu donošenja današnjeg ovog zakona zapravo i najznačajnija, budući da se kao što sam rekao i sam zakon donosi po hitnom postupku jest Uredba Europske unije o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Ona je u punoj primjeni od 16. srpnja 2021. godine. Njezinim odredbama obuhvaćeni su svi proizvodi koji podliježu zakonodavstvu unije o tehničkom usklađivanju. Dakle, ta uredba nam osigurava jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu unije i pomaže povećanju povjerenja potrošača i drugih krajnjih korisnika u proizvode koji se stavljaju na europsko tržište. Treća uredba čija se provedba osigurava jest uredba o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici što će ojačati funkcioniranje unutarnjeg tržišta poboljšanjem, odnosno osiguravanjem dosljedne i pravilne primjene načela uzajamnog priznavanja. Provedbom navedenih uredbi u okviru predloženog zakonskog teksta, svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u lancu nabave i distribucije proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere kojima se jamči da su na tržište stavljani isključivo proizvodi koji su u skladu sa odredbama propisa koji se primjenjuju na konkretan proizvod. Zatim, vrlo važno, jača se uloga kontaktne točke za proizvode PCP kao glavnog pružitelja informacija o svim pravilima povezanim s proizvodima. Među ostalim o nacionalnim i tehničkim pravilima koji su obuhvaćeni primjenom načela uzajamnog priznavanja, a u cilju jačanja suradnje u osiguravanju primjene pravila unutarnjeg tržišta. Kontaktna točka bi trebala biti uspostavljena u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Također, jača se i uloga mreže Solvit, kao alata za rješavanje sporova na unutarnjem tržištu Europske unije sa ciljem olakšanja ostvarivanja prednosti unutarnjeg tržišta o rješavanju prekograničnih problema vezano za nepravilnu primjenu pravila Europske unije.

Važno za reći također, pri ulazu carinska tijela imaju ovlasti sukladno ovoj uredbi na osnovu analize rizika kontrolirati, udovoljavaju li proizvodi propisima u pogledu tehničke suglasnosti i jesu li ispravno označeni. U kontekstu rasprave kolegice Vučemilović, ja, važno je također reći da će se donijeti novi pravilnici koji će tehničke procese i zahtjeve tehničkih procesa regulirati na drugačiji način. Znači, uz ovaj zakonski pregled, tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja suglasnosti za pojedine proizvode, zapravo će se detaljnije regulirati pravilnicima. Naime, čelnici tijela državne uprave će u skladu sa svojim djelokrugom donositi pravilnike uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode. Znači, upozorenje od strane nadležnog inspektorata pa tek u slučaju ponavljanja djela ili neizvršenja naloženih korektivnih mjera sankcioniranje počinitelja. Nešto u kontekstu rasprave koju je imao kolega Pavić u svojoj replici. I za kraj da rezimiram, zakon će u konačnici omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na način da će s jačanjem nadzora tržišta onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište. Pružanjem jasnijih i sveobuhvatnijih pravila gospodarskim subjektima, jačanjem provjera sukladnosti i promicanjem prekogranične suradnje među provedbenim tijelima.

Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLASA govoriti poštovanja zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je u hitnom postupku Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti. Ja ću o ovom govoriti malo o formi i malo o sadržaju. Prvo forma. Ali taj hitni postupak uvijek treba opravdati. Meni se čini da ovdje nije bilo opravdanje za hitnom postupku, da je apsolutno moglo ići u dva čitanja. Negdje čak i sa ove govornice znam reći i reći ok, razumijem zašto je bio hitni postupak. To vam je ono kad negdje dođete kasno, ne dođete kasno zato što je to bilo daleko, nego zato što ste kasno krenuli. Tako i ovdje. Nije tema zato što je to sad bilo nešto, nego se kasno odlučilo i kasno je došlo normativno i zaključeno je da do kraja godine treba napraviti da nema vremena za 2 čitanja i to jasno treba tako iskomunicirati i reći. Ovim zakonom kao što je već rečeno osigurava se visoka zaštita javnih interesa, kao što je zaštita zdravlja, sigurnosti, zaštita zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, zaštita potrošača, okoliša i javna sigurnost i svih drugih javnih interesa i u odnosu na formu apsolutno možemo reći u redu imamo zakon kojim ćemo definirati stvari koje trebamo definirati, dali smo neke rokove, dali smo neke uvjete da se određeni pravilnici donesu u roku od godinu dana i forma će biti zadovoljena. Ali onda moramo vidjeti i koji je sadržaj i kako će se to provoditi. Ja sam jedna od onih koja zaista misli da je za Hrvatsku izuzetno dobro da je članica EU, da je izuzetno dobro da smo u društvu organiziranijih, boljih, sposobnijih nego što smo mi, ali tu nekako treba uključiti i zdravu pamet. Ne treba svaki put sve prepisati bez da se uključi nešto kritično. Inače smo vrlo skloni prenormirati sve. Vrlo skloni smo i gdje treba i ne treba donijeti različite pravilnike. Vrlo skloni smo izdefinirati pa sve do zadnje kapi krvi, ali pri tom onda imamo problem provedbe i problem kako će se to provoditi. Ja moram priznati ja sam u svom radnom vijeku vidjela svašta, u jednom trenutku me je jako zanimalo vezano uz djelatnost benzinskih crpki pogotovo kad su one krenule nicati pa me je zanimalo što sve jedan čovjek koji je odlučio napraviti benzinsku pumpu bez obzira da li je riječ o pojedincu ili što treba napraviti, jedan od meni najdražih nadzora koji sad spominjem i koji tokom vremena nije ukinut vizualni nadzor ukopanih spremnika goriva. Dakle, dobro govorim, pravilnikom definirano da ide vizualni nadzor ukopanih spremnika goriva. Ja sam pitala dajte mi objasnite kako to radite? Možda ja tu nešto ne vidim jer spremnici su ukopani, imaju gore okno, dakle inspektor može doći eventualno otvoriti to i vidjet. Što? Ništa. I to je trebalo raditi jedanput u 2 godine i koštalo je određeni iznos. Najlakše je napisati odredbu u roku godine dana uskladi sve. Ja sam se i na odboru i danas sam se referirala na ove pravilnike koji su iz '68., '78., dakle samo ih treba pročitati i treba vidjeti i treba vidjeti da li ih treba revidirati ili ih može samo reći da oni vrijede i dalje. Jer ako je dobar pravilnik iz '68. ili '78. nema veze što je on toliko star, ako se po njemu radi, ako svi po njemu rade i kaže dakle samo ih treba kao što smo niz drugih stvari uveli u naše zakonodavstvo tako i to. Ja inače jako volim jedan pravilnik kad govorimo o oblasti arhitekture koji je iz '64., koji mi još uvijek primjenjujemo u procesu odnosno moji kolege u procesu projektiranja, a imate one neke pravilnike kako određujete površinu stana, pa smo te, taj pravilnik već 3 puta mijenjali. Dakle, što vam hoću reći? Ono što je dobro definirano ja nisam za to da sad mi budemo veći papa od pape, ali to uvijek jesmo. I iskoristit ću još ovaj dio vezano uz inspekciju. Često kad ne znamo kako nešto riješiti ili kad nemamo odgovore onda na to smo vrlo često skloni u zakonodavstvu to prebaciti na komunalne redare, pa tako naši komunalni redari brinu o svemu i svačemu, koliko ja znam ne sudjeluju u rastavama braka, ali skoro sudjeluju osim vlastite valjda, ali skoro sudjeluju sve. Sad vidim ovdje jedan veliki glava vezana uz inspekcijski nadzor. U tom inspekcijskom nadzoru sudjeluju inspektori tržišni, inspektori opreme pod tlakom to su ovi koji su vezani uz ovaj vizualni nadzor ukopanih spremnika, elektroenergetski inspektori, građevinski inspektori i poljoprivredni inspektori. Dakle, mi imamo veliki inspektorat, u tom inspektoratu imamo određeni broj inspektora koji se ne povećava nego se smanjuje. Mi svi inspektore doživljavamo kao baba rogu koja ide okolo i kažnjava. To nije uloga inspektora. Ajdemo vratiti ono što je uloga inspektora i inspektorata. Živimo u jedno doba sad će još biti 2 godine apsolutno nenormalnog i ja čekam zaista dan kad ćemo početi normalno živjeti. To nenormalno doba kad inspektori baš i nisu mogli ići po terenu jer sumnjam da baš se je i moglo određivati i sve na terenu trebalo je iskoristiti za neke druge stvari. Inače vi vrlo teško, dakle mi vrlo teško dobijamo kvalitetne ljude u inspekciju iz nekoliko razloga. Ako imate znanja koja trebate imati za inspekciju plaće su vam puno premale, obaveze dosta velike i vrlo često kvalitetan kadar ne želi biti u inspekciji i odlazi tamo gdje mu se nešto bolje ponudi. I to su naše činjenice koje imamo. A inspektori bi morali znati kad govorimo o jednoj oblasti, dakle ne mora znati napamet, ali barem mora informativno znati brdo propisa o kojima je riječ, mora ih pročitati, mora ih razumjeti plus cijeli onaj dio upravno pravno koji bi im trebao biti apsolutno ko dobar dan. I ovdje je i ovim zakonom velika važnost dana na inspektora, a ono što bi bilo važno u ulozi inspektora, mislim da je netko rekao ne kažnjava odmah nego prvo opominje, ali edukacija. Ljudi moji, dakle ono što je važno i to je odgovornost ministarstva, dakle mi smo sad inspektore stavili u državni inspektorat oni tamo čuče nadam se da imaju dobar odnos sa ministarstvom ali je tema edukacije. Tema znanja, tema da uopće zašto mi donosimo ove zakone, pa ne donosimo ove zakone valjda zbog toga da bih na kraju godine kad govorimo o radu Hrvatskog sabora, predsjednik sabora mogao reći gospodin Gordan Jandroković da je u tom sazivu doneseno toliko propisa, toliko izmjena i dopuna valjda ne zbog toga da bi mogli štrigulirati tamo se nekom pohvaliti evo mi smo se uskladili u tom i tom području. Valjda donosimo zakone da bi našim građanima bilo bolje. Ovaj set zakona je u konačnici za zaštitu svih naših građana, za zaštitu potrošača da kada kupuju znaju što kupuju, kada im se nekakav uređaj pokvari, a pokvari se i to znamo dosta često su i napravljeni da ih više ne možete ni popravljati da znaju kom se treba obratiti, tko djeluje a inspektor mora u svojim rukama imati alat. Dakle, kao prvo mora imati znanja. Kao drugo mora imati iskustva i kao treće mora imati alat s kojim može djelovati i nešto napraviti.

Pogotovo mi se sviđa u odredbi članka 27. kad kaže da inspektor može djelovati pod tajnim identitetom. E sada kada imate 10 inspektora, a vjerujte mi u nekim oblastima nemate ni toliko, hajde mi objasnite u jednoj Hrvatskoj u kojoj svi sve znaju kako će on djelovati pod tajnim identitetom? Bojim se samo kao Betmen ili kao netko drugi, a ne stvarno.

Hajdemo razumjeti, ja nekako zakone mislim da ih prvo mi moramo razumjeti što s njima hoćemo postići.

Ja sam nekoliko puta rekao da nakon kolegice Mrak Taritaš se mogu samo nastaviti na stvari koje je ona rekla, pa ću onda tako i ovaj put nastaviti točno gdje je ona stala zašto donosimo ovaj Zakon. Donosimo ga zato jer nam je Europa rekla da ga trebamo donijeti odnosno mi ustvari Direktivu već primjenjujemo jer je ona stupila na snagu prije 6 mjeseci, pa donijeli mi ovaj Zakon ili ne donijeli mi bi trebali raditi pošto smo dio Europske unije ono što je već na snazi. I sada se vraćamo na dvije stvari iz izlaganja predlagatelja. Jedna je kada mi je odgovorio nije njegovo Ministarstvo podnijelo, nego samo ovaj zakon u ovom sazivu. Moram priznati do svih podataka u ovom sazivu nisam došao, ali sam došao do svih podataka kako imamo sve na internetu relativno transparentno u ovoj sjednici. Ja sam rekao Vlada, a Vlada je u ovom sazivu Sabora na ovu sjednicu uputila 7 hitnih postupaka i jedan hitni postupak je upućen od strane zastupnika, a imamo 9 radnih tjedana ove sjednice. Znači, fali nam još jedan hitni da bi imali svaki tjedan zakon jedan. Toliko o tome kako radi Vlada. Predlagatelj je pokušao objasniti da mu je trebalo godinu dana da se ovo napiše, jer je ovo komplicirana materija. Mogu se složiti da materija nije jednostavna, pogotovo nije jednostavna ako se držimo zakona i pravilnika koji su doneseni prije mog rođenja.

I trebalo im je godinu dana. Napomenimo da je Direktiva donesena 2019. plus godinu dana bilo bi 2020. Sada je kraj 2021. Sama Direktiva je na snazi već 6 mjeseci što sam rekao na početku, tako da imamo problem. Ali vratimo se još malo zašto donosimo ovaj Zakon. Zato što on se pokušava urediti nešto unutar Europske unije kao što se zove sloboda kretanja roba, kvaliteta, transparentnost, sigurnije tržište, jednostavnije što bi onda rekli kvalitetnije sleš dostupnije tržište i gospodarstvu i građanima. Ja ću se vratiti na jednu raspravu svoju kada sam sa ove govornice kada je Europa digla prvi put zajam odnosno kao Europa digla kredit odnosno izdala obveznice rekao jesmo li svjesni da se polako stvaraju Sjedinjene Države Europe. To se vidi iz ovog zakona. Mi idemo prema tome. Ono što je moje pitanje da li smo mi u ovom Saboru svjesni toga i da li nam je to cilj? Ja moram priznati, za sada se pokazalo da nije loše biti dio Europske unije, da je dobro biti u društvu boljih, u društvu onih koji se brže razvijaju, bolje rade, organiziraniji su i pošteniji što bi trebalo reći želimo ići u tome smjeru. Moje pitanje Vladi, da li je Vlada toga svjesna i da li smo mi kao društvo spremni i da li Vlada čini sve ono što bi trebala ne bi li mi u trenutku kada se to dogodi bili spremni odnosno ne bi li naše gospodarstvo bilo spremno na sve to? Još jednu stvar ću se podsjetiti izlaganja predlagatelja, a to je kada je rekao da će nakon što se donese ovaj Zakon biti javna rasprava u kojoj će se razgovarati sa obrtnicima, gospodarstvenicima, ja sam na kraju ovog teksta obrazloženja, čini mi se, našao da piše da je bila osnovana radna skupina u kojoj su sudjelovali obrtnici, gospodarstvenici, itd., i moram priznati, ako su svi oni sudjelovali, ne znam zašto je toliko njih u ovih par dana nazvalo mene i ukazalo mi na nekakve možebitne probleme, zašto su postavili pitanja kazni, ako je to sve raspravljeno, kolega je nešto govorio o tome kolike su kazne za obrtnike, kolike su kazne za gospodarstvo, a mi smo više-manje svjesni da mi nismo nositelji cijelog procesa nego će nositelji procesa više-manje biti oni veliki, odnosno oni koji su spremni na ovo što se dešava. E sad, ajmo malo pohvaliti ovaj Zakon. Ovaj Zakon radi nadzor tržišta i sukladnost proizvoda, što je za sve naše građane koji kupuju na tom tržištu dobro, što je teoretski dobro i za naše gospodarstvo ukoliko je spremno, o sustavu RAPEX je nešto govorio predlagatelj, ja mislim da je on dobar, da je dobro da postoji zajedničko mjesto unutar EU, a kažem, to zajedničko mjesto u konačnici i implicira da će to biti jedan sustav i ne zovem ga badava sjedinjene države Europe. Da li će priznavanje roba koje se zakonito stavljaju na tržište EU doprinijeti našem gospodarstvu, ukoliko bude spremno, hoće jer od tržišta od 4 milijuna, a sad zadnji popis pokazuje da nas nema ni 4 milijuna, odjedanput imamo tržište od 400 i nešto milijuna, što svakom gospodarstveniku spremnom na takav izazov bi trebalo biti pozitivno. Ovakav zakon i ovakav sustav ustvari, kome ide najviše na ruku? Ide najviše na ruku onima koji su najjači i koji su najspremniji. Moje pitanje je da li smo među njima i da li Vlada radi sve ne bi li naše gospodarstvo bilo među njima i to je ono što je zadatak, praktički, Vlade, upravljanje procesima. Onda u Zakonu se nalazi nekakva, ja kažem Kontaktna točka, nije nekakva, vrlo bitna Kontaktna točka, ali to je ponovo poveznica odnosno HUB informacija. Ta Kontaktna točka koja je uspostavljena u Ministarstvu gospodarstva ima ulogu ustvari u olakšavanju komunikacije između nacionalnih tijela gospodarstva i EU. Odlično, nama to treba, pitanje da li će i kako to naše gospodarstvo iskoristiti. Tako da, sagledavajući ovaj Zakon, u ovom Zakonu mislim da nema ništa posebno sporno. Ovaj Zakon predstavlja ono što EU čini radi dobrobiti svojih građana među kojima se nalazimo i mi, radi dobrobiti svojeg gospodarstva u kojem se nalazimo i mi i naše jedino pitanje da li smo mi kao društvo spremni odgovoriti na taj, ja ću reći zahtjev ili izazov. I to je jedino o čemu bi ova Vlada trebala misliti i kada počne misliti, tada će joj biti u potpunosti jasno da kašnjenje od godinu dana sa dolaskom ovoga pred HS je ustvari veliki problem jer u tih godinu dana smo mogli uskladiti i sve pravilnike i vidjeti koji se problemi eventualno pojave i ukoliko se pojave, te probleme razriješiti do stupanja na snagu Uredbe, ne bismo li bili spremni nositi se s onima koji su nam danas konkurencija.

Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice, poštovani kolege. Donošenje Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti provodi se po hitnom postupku. Uvjereni smo da je razlog tome značajno kašnjenje u usklađivanju sa pravilima EU kada su između ostalog, u pitanju potrošači, ali i konkurentnost domaće industrije. Naime, Uredba iz 2019., 1020 EU Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda stupila je na snagu, kao što smo imali i prilike više puta danas čuti, 16.7.2021. g. Kao što je i vidljivo iz samog naslova, ista je objavljena 20. lipnja 2019. To je još jedan u nizu propisa s kojim kasnimo, a zanimljiv je podatak da trenutno još 84 propisa iz različitih resora postoje koje je potrebno uskladiti sa EU zakonodavstvom. Ovim Zakonom se osigurava provedba Uredbe u dijelu koji se odnosi na primjenu RAPEX sustava u slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik radi brže razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Prostor za poboljšanje u ovom dijelu, što se tiče prijave proizvoda, svakako, u sustavu RAPEX, ima. Nalazimo se među zemljama članicama sa najmanje prijava proizvoda opasnih za zdravlje, a ako uzmemo da su većina prijavljenih proizvoda odnose na proizvode za djecu, igračke i slično, kašnjenje sa regulacijom tih propisa poprima i zaista zaseban značaj i neposrednu ugrozu za najranjivije. Nadalje, Carinska uprava Ministarstva financija je 14.7.2021. g. objavila informaciju na svojim službenim stranicama o stupanju na snagu navedene Uredbe. Vrlo neobičan način informiranja javnosti kojem nije prethodilo usklađivanje nacionalnog pravnog okvira. Došli smo u situaciju da se primjenjuju Europska pravila koja nisu u skladu s postojećim propisima na nacionalnoj razini ili možda nismo. Jednostavnim rječnikom određena uvezena roba po odredbama Uredbe od 16.07.2021.godine morala je imati i valjanu tehničku dokumentaciju o sukladnosti. Postavlja se pitanje da li je za uvezenu robu od navedenog datuma carinska uprava i kontrolirala tehničku dokumentaciju jer nacionalno zakonodavstvo u tom području nije bilo usklađeno. Dodatno kome to nije odgovaralo da se Zakon pripremi i donese puno ranije uzimajući u obzir da je Uredba kako smo rekli objavljena u lipnju 2019. i ostavila puno vremena da se za pripremi sustav do stupanja na snagu 16.07.2021.godine.

Radi se o Uredbi iz 2019. 515 Europskog parlamenta i Vijeća o međusobnom priznavanju roba koje se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavlja izvan snage Uredbe iz 2008.godine. Predmetnom Uredbom se predviđa uspostava i održavanje kontaktnih točaka za proizvode u državama članicama Europske unije, te suradnja i razmjena informacija u kontekstu načela uzajamnog priznavanja. Sa usklađivanjem po pitanju i ove Uredbe se također kasni. Naše pitanje je što su radile sve druge institucije uz Ministarstva, npr. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, nije još uvijek poznato. I sad na kraju još nešto o sustavu RAPEX. To je sustav kako smo i čuli brže razmjene službene obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i rizik potrošača. Temeljem Zakona o općoj sigurnosti proizvoda Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, tzv. RAPEX sustav. U ovom Zakonu za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik, provodi se postupak obavještavanja putem sustava RAPEX u skladu s propisom koji se uređuje sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Iz toga nije jasno da li je potrebno izmijeniti Zakon o općoj sigurnosti proizvoda kao i donesenu predmetnu Uredbu kako bi se izvršilo usklađivanje sa propisima Europske unije. Gotovo svi sustavi vezani uz potrošače ali i ostale dionike uz RAPEX sustav to je i …/nerazumljivo/… sustav. Posljednjim izmjenama cijelog niza Zakona su dodatno zakomplicirali i pretpostavljamo još uvijek nisu potpuno usklađeni sa pravilima Europske unije. Ne znaju se nadležnosti pojedinih institucija, npr. tko su kontakt točke? Tko provodi postupke? Naime, u sam proces uz Ministarstva su sada uključeni državni inspektorat, ali i neke druge institucije. Krajnje je vrijeme da po ovom pitanju Vlada na vrijeme predlaže zakonodavni okvir te pripremi jasne smjernice vezane uz sustav s ciljem informiranja potrošača, ali i domaće industrije i poduzetnike. Smatramo da je potrebno poduzeti sve mjere po pitanju zaštite lokalnog gospodarstva i proizvodnje i potrošača od uvoza nekvalitetnih i tehnički nesukladnih proizvoda. Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj Zakon, no izražavamo svoje nezadovoljstvo ovakvim načinom rada, jer Zakon ali i cjelokupni sustav je trebalo pripremiti i uskladiti puno ranije.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice, poštovani kolege. Samo nekoliko riječi odnosno redaka iz samog Zakonskog prijedloga. Ovim se dakle Zakonom kako unutra i piše uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, obveze gospodarskih subjekata, propisivanje zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kontaktna točka za proizvode, jedinstveni Ured za vezu, prekogranična uzajamna pomoć, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Osigurat će se i kako piše unutra visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti te zaštita potrošača, okoliša, javne sigurnosti, te drugih javnih interesa.

Osigurat će se i provedba Uredbe EU 2019/515, pa pište unutra da će se ojačati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poboljšanjem, odnosno osiguravanjem dosljedne i pravilne primjene načela uzajamnog priznavanja. U konačnici ovaj bi Zakon trebao omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva tako što će onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište i to tako što će jačati nadzor tržišta, pružati jasnije, transparentnije i sveobuhvatnije pravila gospodarskim subjektima, jačati provjere sukladnosti i promicati bolju prekograničnu suradnju među provedbenim tijelima. Moramo priznati, zvuči jako lijepo. Pozitivno će se, kaže se u nastavku teksta utjecati i na budući razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture, što će ujedno doprinijeti daljnjem razvoju i jačanju konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva. Sjajno zvuči, moramo priznati. Bez daljnjega da potrošače i ovdje kako u Hrvatskoj tako i na području cijele Europske unije treba zaštiti posebno u našoj zemlji gdje su potrošači još uvijek relativno slabo educirani, odnosno svjesni vlastitih prava, ali naravno nemojmo zaboraviti i poneke obaveze kao kupci, odnosno kao potrošači. Ono što sam zamolio poštovanog gospodina tajnika ponovit ću još jednom. Učinimo nešto, eto Ministarstvo, nadležno Ministarstvo neka provede nekoliko sveobuhvatnih promotivnih aktivnosti. Neka se uđe u medije, neka se uđe na televiziju, neka se uđe u novine, u radio. Neka ljudi čuju što donose ove zakonske izmjene i na koji način mogu malo bolje i kvalitetnije zaštititi svoja prava. Neće naravno moći učiniti ni sam državni inspektorat za kojega znamo i da ima premalo ljudi i da jednostavno ne stignu sve pokriti. Niska je razina naših osviještenosti o vlastitim pravima kao potrošača. Činjenica jest da samo na tren malo proširimo ovu temu, da živimo u jednoj civilizaciji poprilične neodgovornosti, u jednoj kulturi ravnodušnosti. Kao potrošači u ovom društvu kupujemo bez razmišljanja, trošimo bez razmišljanja i što je gore bacamo bez razmišljanja. Ovdje svakako treba spomenuti i činjenicu da ovaj zakon treba pogledati i kroz Internet trgovinu. Znamo i samo evo friški, svježi podaci su došli jučer, po prvi puta u Hrvatskoj Internet trgovina premašit će iznos jedne milijarde EUR-a. Tu su unutra globalni igrači kao što su čuveni Alibaba, Amazon, ali i hrvatska tvrtka e-kupi što je svakako za pozdraviti i naravno još cijeli niz igrača sa nešto malo manjim tržišnim udjelima. Svakako i tu treba osigurati apsolutno razinu usklađenosti. Ono što je primijećeno s moje strane unutar javne rasprave o ovim zakonskim prijedlozima bio je jedan vrlo zanimljiv prijedlog, naime ovlašteni distributeri trebali bi zakonom biti obavezani na otvaranje ureda, predstavništva na teritoriju RH odnosno njihov poslovni nastan na području EU ponekad može stvoriti probleme u kojima kupac kupi nešto kako bi rekli on-line, stvar, predmet bude dostavljen proizvod ne zadovoljava određene elemente pa ga kupac želi vratiti odnosno reklamira ga u tome slučaju ponekad mora dakle robu slati u neke druge zemlje evo spomenut je jedan precizan slučaj tvrtke koja prodaje određene elektroničke komponente u slučaju da se nešto pokvari onda to kupac mora slati evo u ovom preciznom slučaju u Mađarsku što naravno produljuje samo vrijeme reklamiranja proizvoda i eventualno može naravno stvoriti i neke probleme odnosno kupac možda neće uspjeti ostvariti sva svoja prava. Kao i mnoge kolegice i kolege naglasit ću još jednom i da u kazne možda prepisane kao previsoke naročito one za obrtnike. Svjesni smo i poštovani gospodin Horvat je rekao da će nadležni inspektori na terenu imati razumijevanja. No, smatramo još jednom da im treba jednostavno dati okvir unutar kog mogu djelovati precizno, a ne da inspektori nekim svojim diskrecijskim pravom odlučuju naravno propisivati niske ili pak najniže moguće iznose kazne za eventualne prekršaje. I za kraj samo, kao što su i mnoge kolegice i kolege spomenuli i ja ću naravno još jednom skrenuti pažnju na činjenicu da smo eto po Članku 206. Poslovnika sabora po kojem usklađivanje sa europskom zakonodavnom praksom vršimo po hitnoj saborskoj proceduri, eto i ovdje u ovom slučaju u hitnoj proceduri. No, dozvolit će i poštovani predsjedavajući da samo na sekundu izađem iz teme i kažem svima, a i posebno hrvatskim građanima neka otvore stranicu www.sabor.hr i vrlo jednostavno mogu kliknuti na dnevni red Hrvatskog sabora. Poštovane građanke i građani Hrvatske otvorite slobodno dnevni red Hrvatskog sabora, pogledajte koliko je tamo točaka, rasprava o stanju u sudstvu, o sprječavanju sukoba interesa, o borbi protiv korupcije, borbi protiv pandemije i još mnoge takve točke koje zahtijevaju hitnu raspravu ovdje u saboru i hitnu raspravu u hrvatskoj javnosti, nažalost stoje na tome dnevnome redu, a mi ne znamo, pitanje uopće tko zna kada će ikada i hoće li uopće doći na raspravu ovdje pred sabor i pred hrvatsku javnost.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, da ne mogu ja baš dopustiti, ali govorit ću o temi, neću izaći iz teme da mi tu kolega Drele ovaj čestita imendane, danas je Sveti Martin prvi zaštitnik koji nije bio mučenik, pa evo pozivam sve da odgovorno se ponašamo i ako pijemo da ne vozimo i da pazimo jedni na druge, a svi dakle koji nose ime po ovom svecu neka im bude evo čestit imendan danas. Imamo još jednu direktivu EU ona sama po sebi ja bih čak rekao da nije loša je li ne, ali ona je direktiva, već sam ovdje objasnio kolegama i kolegicama i hrvatskoj javnosti što znači kad dobijemo neku direktivu po hitnoj proceduri. Mi onda ovdje možemo raspravljati i važno je da raspravljamo i važno je da hrvatska javnost to čuje, ali to vam je tako, dakle moramo napraviti kako nam dođe. No, slušajući rasprave kolega stvarno evo dakle kolega tu iz oporbe i kolega na koncu vladajućih ja mislim da bi bilo dobro da imamo jednu edukativnu emisiju na hrvatskoj televiziji ili negdje i da onda, nemojte se smijati kolegica Martina ja sam baš ozbiljan, dakle jer uistinu ima kvalitetnih rasprava i mislim da građani RH imaju pravo saznati sve detalje, informacije i ljudima je to čak bih rekao dosta zanimljivo. Mnogi su mi rekli evo da prate Hrvatski sabor i da su počeli pratiti što se ovdje događa i kako mi komuniciramo, kako se ponašamo jedni prema drugima. I zato ja predlažem da stvarno se nađe neki model, a može se uvijek pronaći kad nešto želimo i da onda o važnim temama, o važnim zakonima koje mi donosimo na ovom mjestu, a oni od, dakle oni direktno utječu na živote građana RH da ljudi jednostavno mogu čuti na koncu što kaže oporba, što kako mi držimo u MOST-u, kako drže kolege iz drugih stranaka, kako drže kolege iz vladajućih i onda neka ljudi budu malo upoznati s time. Dakle, čuli smo, direktiva je donesena 2019., evo nas u 2021., uvodimo rekli bi, bolje ikad nego nikad, dakle, uvođenje direktive roba ispunjava zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost općenito, zaštita i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša koja je nama isto u klubu MOST-a jako važna, javna sigurnost i zaštita svih drugih javnih interesa zaštićenim tim zakonodavstvom. Bitno je da se uvozi roba koja ima sve uvjete zdravstvene sigurnosti, bitno je da ta roba uistinu ima sve kvalitete, bitno je da ta stvarna kvaliteta roba ne odstupa od onoga što je propisano jer znamo da nekad imamo i tu dosta problema i teškoća u situacija gdje se priča i govori da je kvaliteta jedna a onda građani dobiju nešto drugo, jel, imamo tu dosta primjera iz naše prošlosti ne tako davne pa je važno da imamo modele i procese koji se brinu o kvaliteti, dakle proizvoda i o kvaliteti roba koji naši građani dobivaju. I zato je važno sve to kvalitetno urediti zakonodavstvom. Isto tako treba biti otvoren pa reći nije to baš čest slučaj, je li, da ne bi sad rekli da nešto kritiziramo ali se događa. Ono što je nama važno u klubu MOST-a, držimo da bi trebalo pojačati inspekcijski nadzor, dakle mi mislimo da taj inspekciji nadzor bi trebalo pojačati, dakle kod dostave same robe kako bi se u cijelosti udovoljilo da ista ta roba ima sve tražene uvjete i kvalitete. Dakle, ako nam je važno zdravlje građana RH a znamo da je važno, dakle znamo da je važno, onda moramo se brinuti evo upravo i ovdje u ovom pogledu da svi ti proizvodi i robe da budu kvalitetni. Kada vlasnik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, uključivo i zahtjeve o periodičnim pregledima, proizvod ne smije se staviti na raspolaganje niti ga koristiti sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Ako sam dobro shvatio, ovo je nova odredba i to je dobro, dakle nama se u klubu MOST-a sviđa da je ovo uvedeno unutra.

Dakle, htjeli bi da iz prodaje, distribucije, evo tu želimo staviti naglasak, da se odmah automatski povlače svi proizvodi koji imaju bilokakva nedozvoljena sredstva i da se tu baš jako kontrolira ta cijela priča. Isto tako nas brine stavak kazne i sankcija i evo tu apeliramo na vladajuće da uistinu to bude sve dobro posloženo i jasno kako se ne bi dogodilo da naši obrtnici koji ionako su opterećeni jer jesu opterećeni i s parafiskalnim nametima, s mnogim drugim nametima i neko ako tu dobije po glavi 10 000 kn, može se dogoditi ne znam, da stavi ključ u bravu i da ide se molit dragom Bogu jer mu ništa drugo ne preostaje, pa evo, tu stvarno apeliramo da bude to dobro posloženo te stavke i da na koncu se ide ako se mogu tako izraziti, individualni pristup prema našim obrtnicima. Čuli smo isto kolegicu Vučemilović, mislim da ste vi govorili o onom čl. 4. o zaštiti zdravlja, redovitim pregledima o uporabi proizvoda, pa isto mislim da još jednom stavljamo i mi naglasak na to i želimo potaknuti vladajuće, slažemo se da bi trebao tu biti izbor odnosno stavka zabrane, dakle zabrane, dakle ne samo da netko dođe pa utvrdi na licu mjesta da situacija nije dobra, ispiše neku kaznu … [[Govornik se ne razumije.]] ne, dakle evo držimo da tu mjerodavni bi trebali imati i moć dakle da uredno zabrane, sve ono što predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i neposrednu opasnost po sigurnost ljudi.

No dobro, dakle da ne idemo u detalje, ja ću samo malo sumirati, prvo ću čestitati u ime svim Martinama i Martinima i pozvati ljude da paze na svoje zdravlje i ako piju, da ne voze, dakle to je prvi. Dakle, što se tiče ove direktive, još jednom najvažnije nam je zdravlje građana RH, najvažnije nam je da svi proizvodi dakle koji ulaze preko naše granice budu kontrolirani i najvažnije nam je da brinemo o zdravlju dakle građana i da brinemo o prirodi okoliša to nam je jako bitno i zato je važno da i ova Direktiva koju ćemo donijeti da bude u tom smjeru, a da onda mi svi ovdje se ponašamo shodno na koncu tome. Isto tako još jednom naglasak. Želimo da mjerodavni imaju mogućnost i zabrane gdje god se pokaže dakle da je ona potrebna ako se radi o nekoj opasnosti, uporabi opreme ili ostaloga koja predstavlja opasnost za zdravlje i za sigurnost ljudi. Evo toliko od mene kolega Reiner. Evo imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa. Poštovani kolega Miletiću, drago mi je što ste u ovoj mojoj inicijativi i amandmanu koji sam podnijela, a koji se nadam da će predlagatelj uvažiti i usvojiti, možda se dogodi čudo, vidjet ćemo, prepoznali inicijativu znači da damo tim inspektorima jednu mogućnost koja se odnosi znači na opremu koja je već u uporabu. Znamo koje su sve opasnosti tamo prisutne ukoliko ima nesavjesnog postupanja, ukoliko se oprema ne održava sukladno propisima. I ja uistinu ništa ne govorim i ne impliciram da toga ima, ali činjenica je da može biti i nije loše da nakon upozorenja i određenih blažih mjera se osigura i ta mjera zabrane korištenja takve opreme. Mi u Klubu Mosta i ja osobno, evo možda je nabolje da sada govorim u osobno ime, ali ja vjerujem da govorim u ime svojih kolega iz Kluba Mosta nemamo nikakav problem podržati sve one dobre inicijative, amandmane i prijedloge i mene osobno uopće ne zanima s koje strane to dolazi.

Dakle, uopće me ne zanima, dakle niti mi pada na pamet bilo koga pitati. Ako SDP-e predloži nešto dobro, kolegica Anka Mrak Taritaš koja ima jako dobra isto promišljanja ako je to dobro za hrvatski narod dakle, pa kakav bi ja bio čovjek da ja ne dignem ruku za to? Znači nemam, apsolutno me ne zanima što bilo tko misli o tome. A isto tako dakle ako mislim da nešto nije dobro, onda neću dignuti ruku za to, je li?

Kolega Miletiću ja se pridružujem vašim čestitkama svim Martinima i Martinama za njihov imendan. A isto tako primijetila sam da kroz vašu raspravu ste nekako aludirali da većina nesukladnih proizvoda koji su otkriveni na tržištu dolazi iz trećih zemalja. Ja sam provela neko manje istraživanje koliko mi je bilo dostupno iz različitih resursa i iznenadila sam se koliko nesukladnih proizvoda dolazi ustvari iz europskih zemalja i to od strane renomiranih tvrtki, a koje su doista opasni za zdravlje naših građana, a ponekad dovode i u opasnost sam njihov život. Pa stoga me zanima što vi mislite da u okviru kontrola treba promijeniti odnosno na dosadašnje stanje? Hvala vam kolegice Marijana Petir. Mislim da nama svima treba iznad svih biti Hrvatska i interesi našeg naroda i u bilo čemu što god radimo imat nacionalne interese, a među nacionalnim interesima definitivno i zdravlje hrvatskih građana.

Ima ona dobra aplikacija, ne mogu se sjetiti točno kako se zove. Evo to isto pohvaljujem. To je ona hrana ili kako dakle gdje dosta često izlaze obavijesti, informacije o svim proizvodima koji su povućeni. Stvarno dosta onako aktualizirano i onda izlaze podaci o svim proizvodima koji iz nekog razloga ne valjaju. Dakle s te strane to je dobro. Ali prije toga slažem se da trebamo imati jasan sustav i kontrolu svih onih proizvoda koji prelaze granicu i dolaze na našem narodu, građanima pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Teško je biti saborski zastupnik opće prakse i razumjeti se u sve, pa se razumjeti u sve izmjene zakona i o svemu govoriti onako sa sigurnošću i relevantno ako želite tako govoriti. Prema tome, ja ovako nekako mi se čini da je vrlo simpatično bilo od kolege Miletića kada je rekao ljudi moji mogu samo ponoviti onu raspravu koju je. Mi imamo pred sobom jedan zakon koji je relativno jednostavan. On je tehnički relativno jednostavan. Točno se zna što i kako i tu je forma zadovoljena bez obzira što sam kada sam raspravljala u ime kluba ukazala na taj problem hitne procedure za koju se je predlagatelj odlučio. I kao što sam tad rekla, mogu i sada ponoviti a to je nije nešto daleko zato što je daleko, nego zato što ste kasno krenuli, pa se i kasno krenulo u to i onda nije bilo nikakvog izbora. Ali hajdemo malo u sadržaj. Zašto mi uopće dakle imamo brdo propisa koje donosimo, imamo brdo podzakonskih akata. Čemu to zapravo u konačnici služi? Tko od toga u konačnici ima koristi? Tko od toga, čemu to služi? Dakle, ovdje govorimo o jednom zakonu koji je usko vezan sa zaštitom potrošača. Dakle, usko vezan je sa zadnjim potrošačem koji je i njegovim interesom i zato je važno da imamo to jačanje povjerenja sukladnosti da čovjek kada nešto kupi ima povjerenje da to što je kupio je tome tako. Pri tom hajdemo malo razmišljati o našem ja uvijek dajem primjer moje mame koja živi, koja odlično živi, u odličnom je stanju, odlično funkcionira, nju može prevariti tko hoće. Ona vjeruje. Drugi, dakle, što ste mlađi, to imate više sumnje, ne vjerujete. Ali ona, kad ona meni kaže, ja kažem mama, u novinama kad nešto piše, kažem mama, to nije istina, kaže napisano u novinama. Piše. Sad zamislite kako ona vjeruje proizvodu koji dobije i zbog toga, da bi uopće pokazali zašto je ovo važno, ja uvijek mislim, mi smo mala zemlja, ima nas malo. Ja uvijek mislim da je izuzetno važno pokazati na primjeru velikih, kad prvi put kaznite nekog velikog, kao što je dakle, nije adekvatan primjer, ali kad je bio Google kažnjen sa razine EU, to je odzvonilo u svijetu. Dakle, kad je jedna velika korporacija koja je, koja radi elektroniku je kažnjena zbog toga što je na tržište stavila uređaje koji nisu uopće, nije im uopće omogućeno da jednog dana se popravljaju, to je nešto što odzvanja i nešto što ima smisao. Prema tome, vježbati na malima, i to se referiram na ove nekakve prekršajne odredbe, vježbati na malima vam je uvijek zgodno, ali vi vježbajte na velikima. Kao što sam u raspravi u ime kluba govorila o djelomičnoj inspekciji, govorit ću i sad. Ovdje u ovom Zakonu je izuzetno velika uloga inspekcije, kolegice i kolege. Dakle bez obzira što o inspekciji mislite, inspektora ima malo. Ima ih puno premalo, pitanje je, dakle, oni se moraju .../nerazumljivo/..., tema je edukacije, stvari se tako mijenjaju da ono što je vrijedilo jučer, ne vrijedi danas, a još manje će vrijediti sutra. Oni se trebaju kontinuirano educirati. Kontinuirano moraju biti, a onda pogledajte, s druge strane, koliko su plaćeni. Ajdemo to rasvijetliti, ajdemo konačno jasno reći, da su nam ljudi, ako želimo dobiti kvalitetan kadar, koji će raditi ono što u ovom Zakonu piše, dakle, provjera sukladnosti, poboljšavanje prekogranične suradnje, jačanje nadzora tržišta, pružanje transparentnosti, to sve odlično zvuči, ali dođimo u stvarni život i ajdemo vidjeti tko će to raditi, da li imamo dovoljno ljudi da rade, ajmo se to zapitati. I tu je zaista ključna edukacija i ovo zadnje ću se opet referirati nad tajni identitet inspektora, ja sam, nisam nikad bila inspektor i uvijek sam to bježala k'o vrag od tamjana, radila sam jedan nadzor, tajni, išla sam u tajni nadzor pred 15 godina s kolegom u Dubrovnik za koji nitko nije smio znati da idemo tamo. Dolazimo u Neum na granicu, s autom, naravno, koji je od ministarstva i nama carinik, odnosno, nije carinik nego policajac koji je gledao putovnice, kaže o, vi idete u Dubrovnik u nadzor. Toliko o tajnom nadzoru, mislim, u Hrvatskoj se sve zna i pitanje je tog tajnog nadzora, ali taj tajni nadzor ima smisla kad je na internetskim portalima i sve zajedno, dobro zvuči, ali je zgodno za znati kako je to u stvarnosti. Mislim da ste jako lijepo ukazali na broj inspektora i njihove ne ovlasti, nego nekako obim posla koji se njima daje jer dosta se u ovom Zakonu govori o ovlastima inspekcijskih tijela i evo, ja ću se vratiti na ona dizela s kojima sam i krenula u ovu raspravu. Ako su građevinski inspektori zaduženi za nadzor dizela, ima li njih dovoljno, evo sad smo, ovim smo dodali još i elektroenergetske kojih, to jako lijepo zvuči, građevinski, pa se nabraja, je li, pa onda ispada kao da njih ima jako puno, sad zamislite što sve trebaju oni pregledati, koje sve inspekcijske nadzore trebaju napraviti, a elektroenergetskih možda ima 5, 50 ili 4, ne znamo, je li?

Bila sam u jednom dijelu svog života, i imala sam, dakle i građevinski inspektori su bili u resoru ministra koji je nadležan za to. Užasno sam se ljutila na njih, užasno sam se, mislila da bi trebali raditi ovo ili ono, ali njih je puno premalo. Ajdemo biti objektivni. Dakle kad vi imate za područje, ne znam, može mi past na pamet ponovo ta Dubrovačko-neretvanska županija, oni su dislocirani i vi imate 2 inspektora za područje cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Što oni mogu, ajdemo biti objektivni, učiniti? Vrlo malo. E sad, tu dolazimo do niz, niz drugih tema. Ja zaista mislim da je došlo vrijeme da razmislimo da se građevinski inspektori spuste na lokalnu razinu, da se veže uz način izdavanja [[Upadica: Vrijeme.]] dozvola, ali to je druga tema i nije Spomenuli ste svoju majku koja vjeruje svemu onom što piše na proizvoda. Ja mislim da ona to čini iskustveno zato što vjerojatno perilica rublja koju je ona kupila ili hladnjak još uvijek rade, ali da vi danas otiđete kupiti perilicu rublja ili hladnjak, pitanje je koliko će dugo nakon isteka jamstva taj isti uređaj raditi. Dakle tu se malo promijenio mindset i očigledno su se neki proizvođači dosjetili kreativnim idejama pa u tom smislu mi se čini da je to važna tema oko koje bi trebali možda promišljati za neko buduće razdoblje i tražiti rješenja kako tome doskočiti jer je činjenica da je tu riječ ustvari o smišljenim prijevarama, neki proizvod oboli i umre prije nego što bi to bilo logično i ono na što smo ustvari navikli do sada. Dakle, naravno, ja uvijek nekako nastojim spomenuti neke životne stvari iz razloga jer ovi zakoni nisu mrtvo slovo na papiru koji će netko negdje, mi ćemo ih donijeti, netko će ih arhivirati. Temeljem ovih zakona netko nešto treba postupati i uvijek nastojim to staviti u kontekst realnosti. Zaista, vi nekad dakle moja mama kad je kupila prvu svoju veš mašinu, ona je radila 20 g. i onda ju je mijenjala ne zato što ona više nije radila nego zato što je rekla pa ne mogu sad više imati šta će susjedi reć, otprilike, da se našalim, iako to samo je šala a danas tome nije tako, vi danas kad kupujete uređaj, uopće recimo televizori. Televizori su odličan primjer, nekad si imao televizor, kad ti se malo pokvario, bilo ti je najnormalnije otići i imali ste servise za to, danas tome nije tako.

Poštovana zastupnice, spomenuli ste nadzor, spomenuli ste inspekciju, to je jako važno, bez toga ne možemo ni funkcionirati jer na kraju krajeva, bilo bi odlično da bi to bilo u preventivi pa bismo onda imali drugačije rezultate ali ono što bi htio skrenuti pozornost, mislim da bi nam bilo izuzetno važno da uspostavimo dobar sustav obavješćivanja i informiranja o nastalim greškama odnosno utvrđenim greškama ili čak o prijavljenim greškama, pogotovo za proizvode koji mogu uzrokovati veće probleme pogotovo u kućanstvu, u domaćinstvu i naravno mi sad ne znamo tko će to koristiti, dal će to biti stariji ljudi, dal će to biti mlađi ljudi koji se mogu snaći, koji se mogu nakon toga i nekome javiti da im se pomogne oko toga. Takav sustav obavješćivanja nije problem za one koji su na E-građanima, nije problem za one koji imaju elektronsku komunikaciju, ali moramo na taj način obavješćivanja i informiranja za one ljudi koji to nemaju, to nam je jako važno. Hvala lijepo. Dakle, zaista ovaj popis stanovništva će pokazati kakav odnos je stanovništva RH i vidjet ćemo koliko imamo zapravo starog stanovništva koje uredno dakle živi, funkcionira, kupuje, sudjeluje u svim niz stvar, ono što loše sudjeluje i loše radi bez obzira ako i koristi i pametne telefone, koristi Internet, koristi na način da malo pročita šta je na novinama, ne koristi na način na koji je i zato je onaj koji mi imamo plan, dakle mi imamo plan zaštite potrošača. Taj plan zaštite potrošača je izuzetno važan, izuzetno je važno da imamo da stanovništvo koje, dakle te starije životne dobi znaju kom se mogu obratit i zato su ove rasprave važne. Dakle, i ove rasprave su, nas slušaju ljudi koji su doma, koji sad su okrenuli HRT 4 ili bez obzira što, i sad gledaju što je, što se raspravlja, njima je uvijek zgodno da se mi još malo svadimo. Poštovana kolegice, ukazali ste na puno bitnih stvari, naime, jako je važno kada bilokoji uređaj, proizvod dolazi na tržište do krajnjih potrošača, da prvo, ne odstupa od onoga što je zakonom propisanom a u drugoj liniji zapravo da ne predstavlja opasnost za tog krajnjeg potrošača. Dakle, svi gospodarski subjekti u tom distribucijskom lancu podliježu određenoj odgovornosti, mogu naravno biti pod inspekcijskim nadzorom i naravno mogu platiti kaznu. U svakom žitu ima kukolja pa tako onda i u tom distribucijskom lancu se uvijek netko nađe koji namjerno ili nenamjerno smulja.

Dakle, kao što sam svoju raspravu krenula da nisam saborska zastupnica opće prakse i ne razumijem se u sve i u nekim raspravama uopće ne sudjelujem jer ne mislim da treba u svemu sudjelovat, ali kad je riječ o djelu gospodarstva i potrošača, da. Mi u Zakonu o zaštiti potrošača imamo sad jednu odredbu koja kaže da sve jedinice lokalne samouprave moraju imati nekakvu takvu točku odnosno mjesto na kojem potrošači mogu dobiti određene informacije. To se u jednom trenutku krenulo pa su veliki gradovi imali, ja mislim da je to izuzetno važno. Ja sam si čak dala jednom prilikom truda pa su bili neki brojevi mobitela pa sam onda lijepo mobitel, stavite na uho i čekate dal će vam se netko javiti. I onda imate već one aplikacije, recimo 22. ste u redu, pa 18., pa 16. i onda vam se javi jedan umilni glas koji kaže zapravo da vam ništa ne može riješit, da to morate doći osobno ili ništa, dakle važne su te kontaktne točke gdje potrošači mogu doći Zahvaljujem, potpredsjedniče. Dakle, kolegice negdje me zanima, napomenuli ste to, kako ne nemamo dovoljno inspektora u svim sustavima, kako ti inspektori nisu dovoljno educirani odnosno ne pazi na to da su redovno updateai, rekli mi internetskim žargonom, [[Upadica Mrak Taritaš: Hrvatskim.]] da, i hrvatskim žargonom, ali čini mi se da je još negdje veliki problem. Znači mi nemamo jednu stabilnost, ponovno svako malo mijenjamo način rada inspektora, da li su oni u ministarstvima, da li su oni u Državnom inspektoratu, dakle mislim da je važno da imamo jedan cilj, da si zadamo parametre i da ne mijenjamo svako 5 minuta. Mi imamo tu, mi smo mlada država, dakle mi smo država 30 godina, prema tome, nismo mi nekakva stara država i onda kad samo pogledate u tom periodu koliko puta su se mijenjali, imali smo inspektore koji su bili na razini nekad bivših općina kojih je bilo 101 odnosno sa gradom Zagrebom 115, pa smo onda te inspektore stavili na razini države, pa je bio Državni inspektorat samo vezan uz ono što je bila kontrola hrane i sve ostali, ostali inspektori u resornim ministarstvima, pa smo sad donijeli opet da su svi Državnom inspektoratu a pritom su ipak još neki ostali.

Poštovani potpredsjedničke HS-a gospodine Sanader, poštovana kolegice Anka Mrak Taritaš, ja bih htio hrvatskoj javnosti posvijestiti ulogu inspektora, dakle, za koliko uopće novca ti ljudi rade, koliko ih ima i mogu li kvalitetno obavljati svoj posao, samo jedna mala digresija, razgovarao sam sa hrvatskim policajcima ovdje na Markovom trgu, kaže čovjek 2019. sam zatražio mirovinu nisu mi je dopustili, rade za malo više od 5.000 kuna, pa čovječe za taj novac da je sv. Franjo i da ima 2 kredita i djeca mu gladna neko dođe turne mu ispod stola sveti Franjo da mi Bog prosti da me grom ne pogodi ovdje bio bi u opasnosti uzeti jabuku. I šta mi kao država možemo napraviti, za naše inspektore, za policiju da im osiguramo dovoljno sredstava da oni jednostavno vi tako spriječite korupciju i nepotizam, zar ne. Kako vi mislite, evo o ovome što sam govorio sad? Hvala lijepo. Dakle, sve dok su u sustavu potplaćeni ima uvijek opasnosti od korupcije. Ja neću sad, jer apsolutno bi bilo krivo da u ovom trenutku kažem bilo koji iznos, iznosi su nešto veći ali su puno premali za znanja koja se od njih očekuju, za iskustvo koje se od njih očekuju. Ja se tu uvijek referiram na ono što znam, znam za građevinske inspektore, oni bi trebali imati neko iskustvo s terena, morali bi proći bit na nekakvom gradilištu prije nego što jesu, moraju dobro znati propise dakle, moraju imati iskustvo, znati propise, i onda se moraju baviti još jednim poslom, doći i dakle, nisu građevinski inspektori samo ono što ih mi doživljemo za rušenje, izuzetno važna dio građevinske inspekcije je kvaliteta građevinskog materijala koji na naše tržište dolazi pogotovo je dolazilo u onom vremenu kad tek smo ušli u EU sa susjednim zemalja koje nije bilo adekvatno, ali i sad dolazi ono koje nisu, dakle, oni moraju veliko iskustvo a rade [[Upadica…vrijeme.]] za male novce.

Hvala vam lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici, mislim da je ovo zakonodavstvo izuzetno važno iz tog razloga što smo imali prilike vidjeti Izvješća i za prošlu godinu o nesukladnosti proizvoda koji su utvrđeni na Hrvatskom tržištu, njih je ako se ne varam bilo 303 opasna proizvoda i o tome su mediji dosta izvještavali nakon što je inspekcija utvrdila da takvi proizvodi obuhvaćaju i igračke i maske i odjeću, obuću, elektroničke uređaje, automobile i ako se stavimo u poziciju da vaše dijete ima neku najdražu igračku s kojom se vjerojatno neće samo igrat nego će je stavit i u usta, na kožu, na tijelo a da ono sadrži neke štetne metale ili kemikalije, to doista jest ozbiljan problem. No, postoji tako mi se bar čini jedna predrasuda da uglavnom takvi proizvodi dolaze iz trećih zemalja odnosno iz jedne zemlje koju ja sad neću imenovati, no, pokazalo se da nije baš u cijelosti to točno, posebno kad govorimo o elektroničkim uređajima i o automobilima. Pa je tako bilo slučajeva da neke renomirane europske tvrtke su stavile na tržište automobile koji ne samo da su predstavljali opasnost za zdravlje naših građana već i opasnost po život što se pokazalo u nekim slučajevima primjerice da postoji mogućnost samozapaljenja zato što ti tehnički uvjeti i parametri nisu bili dobro usklađeni sa stvarnom izvedbom odnosno stanjem tog proizvoda koji se koristi, bilo je i slučajeva da primjerice zračni jastuk može udariti u sjedalicu od djeteta ukoliko je ta sjedalica stavljena na mjesto suvozača, bilo je različitih situacija koje ustvari su na neki način ukazale da postoji potencijalna opasnost za one koji koriste te proizvode i da u tom smislu je nužno poduzeti određene mjere, zato je dobro da je ova direktiva donesena na europskoj razini, da se mi sa njom usklađujemo, ono što bi ja htjela reći mi se uvijek čini da kad raspravljamo o europskim direktivama da postoji jedna predrasuda kako mi tu sad nešto prepisujemo i ne možemo sami intervenirati ni u kojem dijelu što nije točno dakle, mi imamo mogućnost ukoliko se za to ukaže potreba kroz našu zakonodavnu praksu i iz iskustva na terenu također unijeti i neke elemente koji su možda i širi od same direktive. Zbog toga bih htjela ovu temu malo proširiti kao što sam već rekla i u replici i na samu kvalitetu proizvoda, proizvode koji se sve češće kvare, uglavnom spadaju u taj spektar elektroničkih uređaja, i nekako se stječe dojam da to proizvođači tih proizvoda nažalost rade sa predumišljajem pa proizvodi traju ponekad samo dok im traje jamstvo. Ja sam u jednom trenutku pomislila da ustvari možda moje razumijevanje funkcioniranja mog automobila kojeg sam prije imala nije skroz do kraja dobro jer su mi se stalno kvarile žaruljice a automobil odnosno ta svjetla su tako dizajnirana da ih vi ne možete sami promijeniti. Ako vi svaki mjesec morate mijenjati žaruljice to doista vam nekako izaziva sumnju da tu nešto nije u redu, pa sam ja onda provjerila i kod drugih korisnika te marke automobila dali imaju slične probleme, oni su mi potvrdili da imaju taj problem, znači vi ste ustvari prinuđeni voziti auto svaki mjesec u servis da bi promijenili žaruljice što je inače posao koji možete radit sami doma, i nije normalno da vam žaruljice izgore baš svaki mjesec. Vidjelo se i a primjećujete vjerojatno i vi na svojim mobitelima kako dolazi nova generacija mobitela tako se sam dizajn mobitela mijenja. Nekad smo mogli sami promijeniti bateriju, danas evo ja mogu sve teže mogu doprijet do baterije, čini mi se da nekad te baterije tako zalijepljene da ako ih pokušate sami mijenjati da će dovesti do oštećenja samog uređaja i dakle opet se nekako ne mogu oteti dojmu da je riječ o nečem što je namjera proizvođača. Studija koju je objavio Lamont, a koja je napravljena u suradnji s europskim potrošačkim centrima pokazala je kako su perilice za rublje programirane da se pokvare nakon određenog broja okretaja, televizori nakon nekoliko tisuća radnih sati, printeri poslije ispisa određenog broja stranica, a nizozemska agencija za zaštitu potrošača dokazala je da čak 84% android mobitela ne radi sa zadnjim softverom.

Poštovana kolegice Marijana Petir, u raspravi kada sam imao upozorili ste me kako puno nekvalitetne robe ne stiže samo i proizvoda i iz zemalja na koje smo mi fokusirani pa mislimo evo iz Kine dolazi sve ono što ne valja, nego ste vi govorili da puno toga ne valja u stvari iz naše, našeg okruženja ovdje pa me zanima možete li reći nešto više konkretnije o tome i što mi možemo napraviti kao država da sačuvamo građane RH i od takvih proizvoda. Hvala vam lijepo kolega Miletiću, da svakako, dakle ne bih voljela uprijeti ni u jednog proizvođača prstom, ali moj auto je proizveden u Europi, automobili o kojima sam govorila da su imali problem sa zračnim jastukom i dječjim sjedalicama također iz nama vrlo bliskih susjednih država. Također kad govorimo o nekim drugim greškama koje su se događale na automobilima ili na kamionima bio je tu u pitanju i nekih autobusa čak koji prevoze znači veći broj ljudi također je bila proizvodnja u jednoj država članica. To sve ukazuje da su nam nužni ovakvi propisi kojima ćemo regulirati unutrašnje tržište, sukladnost proizvoda kako bi u stvari spriječili da ti proizvodi imaju negativan utjecaj na javni interes na zdravlje naših građana na prava potrošača na okoliš i na sve one druge segmente koje Ustavom trebamo štititi. Poštovana zastupnice u svojoj replici ste prije spomenuli i sad ste ponovo spomenuli u svojem izlaganju da veći broj proizvoda dolazi iz Europe zapravo koji nisu usklađeni sa standardima i sa potrebama, pa bi vas molio ako nije problem da podijelite s nama informaciju iz kojih to zemalja dolazi i koje su to grupe proizvoda. To je prva stvar. A drugo u svojoj ste raspravi spomenuli automobile i spomenuli ste greške na automobilima odnosno probleme koji bi mogli nastati i spomenuli ste mobitele.

Znači to treba napraviti netko u fazi proizvodnje. A to da li se to može tu kod nas utvrditi kroz inspektorat, jako teško. Ista stvar je sa mobitelom. Ako ste kupili neki mobitel koji ne može primiti softver najnovije generacije to ćete utvrditi tek kad dođe taj softver na tržište i kad ćete pokušati staviti softver gore. Tako da problem je tu jako veliki, ne znam kako to uopće riješiti i u kojem smjeru krenuti sa tim. Hvala lijepa kolega Paviću, pa rekla sam da ne bih imenovala te države, lako se može doći do tih podataka istraživanjem i nisam rekla da je više tih proizvoda iz Europe. Ja sam samo rekla da mi imamo predrasudu da većina njih dolazi iz trećih zemalja, a da u stvari imamo puno takvih proizvoda na europskom tržištu koji su proizvedeni u državama članicama EU i da na to treba obratiti pažnju zato što oni doista mogu biti opasni. Slažem se s vama da je tu velika odgovornost na proizvođaču jer očigledno kad govorimo o automobilima tu je došlo do nekih odstupanja u samoj proizvodnji zato što taj automobil svojim tehničkim karakteristikama ne odgovara onom što je u stvari bilo napisano u njegovoj osobnoj karti, ako to tako možemo reći, ali također je dodatna odgovornost na samim proizvođačima.

Uvažena kolegice Petir, evo u namjeri da malo proširim ovu raspravu kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova postavit ću vam jedno pitanje o kvaliteti proizvoda s obzirom na spol kojem su namijenjeni. Naime, jedan od najpoznatijih ako ne i najpoznatiji lanaca odjeće u kojem kupuju gotovo sve žene ima 2 odjela, muški i ženski. Ukoliko pokušate na ženskom odjelu kupiti nešto jednostavno i uobičajeno kao što je deblja pamučna majica, šanse da slično pronađete su gotovo nikakve budući da su ženski odjeli mahom ispunjeni sintetikom. Istodobno ako se popnete kat iznad i pokušate isto pronaći na muškom odjelu bit ćete puno veće sreće. I stoga osobno mogu jedino zaključiti da se žene tretira isključivo kao konzumente, prodaje im se nekvalitetna roba s namjerom da je što prije bacaju, a cinično ću dometnuti i da danas srećom se tako uska i kratka odjeća proizvodi i za muškarce da se možemo snaći i na njihovom odjelu, pa bih vas zamolila da to komentirate. Hvala vam lijepo kolegice Selak Raspudić, sasvim sigurno ravnopravnost spolova jest jedna od važnih tema kojoj treba posvetiti više pažnje. Ja bih ovdje rekla da bi sami potrošači odnosno potrošačice trebale dati određeni signal ne kupovanjem tih i takvih proizvoda. Slažem se s vama jer sam primijetila da doista je sve više i više postao problem pronaći kvalitetnu odjeću od prirodnih materijala. A ako ju i pronađete onda daleko više košta jer upravo očigledno jest cilj nekih proizvođača da proizvedu nešto što će se brzo potrošiti pa će onda na taj način se ponovo dolaziti u kupovinu po nove proizvode. Bojim se da to zakonskom regulativom ne možemo riješiti ili nekom zabraniti da proizvodi proizvode od sintetike što god mi o tome mislili.

Ja se isto tako toplo nadam i čuli smo iz rasprave naših prijašnjih kolega i kolegica da je stvarno bitno što se kupuje i od koga se kupuje.

Pa mi smo do sada navikli ustvari i nekako smo više bili fokusirani na proizvode koje konzumiramo u prehrani, a za koje se utvrđivala nesukladnost pa se onda to proširilo sa proizvodima koje koristimo u kućanstvu jer se utvrdilo da doista opravdano se sumnja da postoji različita kvaliteta proizvoda za nove i stare države članice odnosno vi ste naveli jedan deterdžent ako ste ga kupili u nekom klasičnom dućanu u Hrvatskoj da je jedne kvalitete, ako ste ga kupili u specijaliziranom dućanu u Hrvatskoj ili u državi članici gdje je on proizveden da je onda bolje kvalitete. Tako da se ta rasprava i pitanje prava zaštite potrošača sve više i više proširuje što mislim da je dobro, jer to znači da ipak donositelji odluka slušaju građane i njihova upozorenja. Mogla bih reći da to ide dota sporo, ali sada kad je krenulo vidimo da se proširuje i na sve druge proizvode i čini mi se da je to izuzetno važno zbog toga što potrošači imaju svoja prava koja moramo štititi. Kolegice Petir ja bih se vratila ponovno na onu temu uređaja koje se namjerno kada se proizvode, proizvode da imaju određeni vijek trajanja i taj se vijek trajanja vidi čuda često podudara sa vremenom garancije. Pa onda kada garancija prođe iza toga možete sjesti i plakati.

Da nisu oni ti koji kada im se televizor pokvari mogu ga bacati, da su oni nešto učinili, nego da je to napravljeno namjerno. Ali neće tu jednako tako biti dok jedan od velikih proizvođača, riječ je o velikim ozbiljnim potrošačima ne dobije ozbiljnu kaznu. Ja se slažem da treba dizati svijest javnosti o ovakvim pojavama i o njihovim pravima. I mislim da je ova rasprava danas izuzetno konstruktivna zato što govorimo o stvarnim problemima koji se događaju. I kao što sam ja prvo mislila da se nešto samo meni događa, dok nisam ustvari razgovarala s drugim ljudima i shvatila da je to očigledno sistemska greška u automobilu koja je namjerno napravljena da bi te lampice gorjele, tako postoje i neke druge stvari. Vi ste u pravu da tu trebaju biti rigorozne kontrole i rigorozne kazne. Ja sam našla jedan podatak da je u Italiji donesena presuda kojom su dvije velike multinacionalne kompanije kažnjene za namjerno kvarenje svojih uređaja i primoravanje potrošača na kupovinu novijih modela. Da li će sada taj slučaj ustvari biti nekakav signal ako tako možemo reći drugima da se korigiraju i da se vrate u okvire dobre prakse vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju treba o tome govoriti, na to upozoravati. I ponavljam dakle direktiva jest jedan okvir. Poštovana kolegice Petir prije nekog vremena je u medijima bilo znatno prisutna priča o tome da bi se jedinstveni punjači koristili za mobilne uređaje, za naše tablete i za sve ovo što koristimo sa jasnom argumentacijom da bi time naravno nama svima olakšali život ali bi isto tako smanjili elektronički otpad. Ja daljnjih više informacija nemam, a s obzirom da vi znate o tome kuda do kuda se tu negdje stiglo i bude li nekada nešto od toga. Hvala vam kolegice Grba-Bujević. O tome se razgovara na europskoj razini. Ja nemam ovoga trenutka informaciju kojim tempom to ide i kada bi mogli očekivati taj zakonodavni okvir. No, ono što mi možemo napraviti ako primjećujemo određene malformacije ili probleme mi možemo u tom smislu djelovati i kroz neke nacionalne instrumente. To naravno nije zabranjeno jer uvijek je cilj da zaštitimo interese naših građana. Tu bih se dotakla još dodatno problema gdje vi ustvari danas nemate više gotovo ili su svedene na minimum radionice gdje bi mogli popraviti svoje proizvode koji se pokvare, pa bih evo to adresirala kao jednu temu o kojoj bi možda mogli promišljati zajedno Ministarstvo i Obrtnička komora na koji način poduprijeti te specijalizirane radionice da nastave sa svojim radom da nam budu na usluzi ako možemo tako reći po pristupačnim cijenama za popravak proizvoda onih koji se mogu rasprava poštovani zastupnik Željko Pavić.

Poštovani predsjedavajući, tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.

Kada bismo išli sagledati što sve taj zakon zapravo dotiče, koje su mu dodirne točke sa ostalim zakonima zapravo bi se začudili. To najbolje vidimo u podzakonskim aktima koji su navedeni, a zapravo su doneseni na temelju Zakona o normizaciji a tiču se ovog Zakona. Ono što mene malo smeta i što bih apelirao na državnog tajnika i na sve one koji pišu Zakone, to je da bi bilo dobro kad bi se u Zakonu naveli i svi povezani Zakoni. Bilo bi nam to sve skupa lakše pratiti. Danas smo imali tu nekoliko replika koje se zapravo ne tiču ovog Zakona, zato jer su definirane u drugim Zakonima, a to je teško pronaći. Zašto je teško pronaći zbog toga jer malo je nas ovdje koji smo pravnici i kad se pripremamo za rasprave u principu teško pronalazimo podatke o povezanim Zakonima i povezanim Regulativama. Zato apeliram na gospodina tajnika i sve one koji pišu Zakonske regulative, ako je to moguće, a vidim da ste ovdje isto naveli sve one Uredbe i Odluke koje su donesene na temelju drugih Zakona, odnosno na temelju Zakona o normizaciji, mislim da ne bi bilo teško da se navede još i ovisnost o drugim Zakonima, jer bismo onda mogli i drugačije raspravljati i bilo bi nam jednostavnije da pripremamo svoje rasprave koje su stvarno onda smislene i vezane samo za ono što piše u tom Zakonu. To je naravno, naravno povezano sa čl. 7 u kojem piše da se ovaj Zakon ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za proizvode koji se uređuju posljednjim Zakonima. E sad, kad bi tu bili ti posljednji Zakoni navedeni bilo bi nam puno lakše dalje to sve skupa pratiti, jer vidjeli ste i u javnoj raspravi koja je bila, bilo je nekoliko pitanja vezano za neke proizvode, odnosno za regulaciju nekih stavaka, pa je bilo odgovor da je sve to skupa riješeno stavkom 7 a u st.7 piše zapravo da će se to, zapravo regulirati u drugim Zakonskim aktima koji su već doneseni. Bilo je tu danas rečeno nekoliko stvari i o inspekcijskom nadzoru. Tu bih ako se mene pita pokušao apelirati, ako je to moguće da se provede preventivni inspekcijski nadzor. Naravno ne možemo na svim proizvodima, nemoguće je. Ono što je danas imala tu kolegica Petir svoju raspravu, da li sad mi možemo utvrditi da je neispravan zaštitni jastuk na automobilu, sigurno ne možemo. To ne može niti naša inspekcija, to je, za to je odgovoran netko drugi. Da li možemo utvrditi da neki mobitel i neki uređaj neće raditi sa novim operativnim sustavom, ne možemo utvrditi toliko dugo dok taj operativni sustav ne izađe na tržište, dok ga ne pokušamo instalirati na taj uređaj, prema tome imamo problema s time, ali ono što se može utvrditi, apelirao bi ako je to moguće da se to prevede u preventivi. Isto tako već sam danas u raspravi pokušao sa tajnikom malo raspraviti kaznene odredbe. Tu se uvijek pita da li se adekvatne s obzirom na visinu prihoda osoba odnosno pravnih osoba ili fizičkih osoba koje kažnjavamo. Ako sa 50 tisuća kuna ili 15 tisuća kuna kaznimo pravnu osobu koja ima prihode od nekoliko desetaka miliona kuna i sa takvom istom kaznom kaznimo fizičku osobu koja ima prihod od 100 000 kuna, mislim da to nije isto i zato bismo trebali te naše kazne uskladiti na neki način i da pokušamo to i ne samo u ovom Zakonu nego i u ostalim Zakonima, da to pokušamo provesti na način da se zapravo kazne ovoga propisuju u postocima ili od prihoda ili od dobiti ili od dohotka.

Uvaženi kolega Pavić možete vi završit misao s obzirom da znam kako je to kad imate puno za reć, a vrijeme vas pretekne, a nadovezat ću se na tom tragu i na ovo što ste govorili o postotku, jer imali smo sličan problem pa vas molim da to komentirate kada smo govorili o nepoštenim trgovačkim praksama. Onda oni subjekti koji si to mogu priuštiti i koji su bili, u kojima je bila uočena nepoštena trgovačka praksa, iskorištavaju sustav, pišu žalbe itd., razduljuju plaćanje same kazne, tako da od njih ne možemo naplatiti njihovu grešku niti doći tako brzo do očekivane promjene dok oni koji si to ne mogu priuštiti su zapravo jedini koje uspijemo penalizirati. Tako da mi se ne čini da je ovaj vaš prijedlog, da se radi o postotku bez potpunog smisla, pa vas molim da ga malo detaljnije obrazložite. Hvala lijepa.

Velike korporacije, velika poduzeća imaju svoju pravnu službu i ne plaća posebno pravnike, ne plaća posebno usluge. Ako mali poduzetnik, ako obrtnik želi nešto želi poduzeti na Sudu ili želi se na neki način kroz pravni sustav opravdati on to mora platiti. Znači mora uzeti kancelariju advokatsku da mu nešto napravi, da mu to nakon toga da ga prati, to sve košta a bojim se da ovi mali to ne mogu i zato već sam i ranije govorio, mislim da je to bilo prošče godine kad sam govorio da je jako važno da ove male obrtnike koji zapravo žive od tih nekoliko kuna koje su dobili nego i njihova čitava obitelj radi na tom, u tom obrtu, da ih pokušamo na neki način spasiti i da onda uzmemo [[Upadica: Vrijeme.]] ukupan prihod koji imaju [[Upadica: Vrijeme.]] i podijelimo postotak i da nakon toga Poštovani kolega Pavić. Dakle kako često razgovaramo o važnosti domaće hrane i domaće proizvodnje ja bih vas htjela pitati vezano uz situacije koje evo Hrvatska u nekoliko zadnjih godina često ima situaciju da uvezemo silne količine mesa, recimo imali smo problem sa piletinom i sa pojavom salmonele u unesenoj, znači to nije uvoz jer se radilo o zemlji članici Europske unije koja nam je plasirala veće količine takvoga mesa i onda nas je zapravo Slovenija na to upozorila, ne domaće institucije nego slovenske institucije da imamo taj i taj problem. Imamo i paralelnu situaciju sa teletinom koja uopće nije bila teletina nego konjetina ali je u Hrvatskoj prezentirana kao takva i prodana u svim tim količinama koje su stigle na naše tržište. Je li po vama važno jačati naša domaće institucije ili se trebamo osloniti na one koje imamo na razini EU? Zahvaljujem. Rasprava o toj temi bi trebala biti posebna rasprava. Ja se apsolutno ne slažem sa trenutnom politikom koja se provodi na, u području poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Ne mogu se složiti s time da je nama svejedno tko je vlasnik zemljišta dali su to stranci ili su to naši ljudi, ne mogu se složiti s time da je svejedno dali farme u Hrvatskoj imaju stranci ili imaju naši ljudi, prvenstveno zbog toga što oni kažu kad vele prodali smo strancima nešto pa ipak je ostalo u Hrvatskoj nešto, nije ostalo, jer stranac na tom zemljištu može saditi i sijati što on hoće a kad to rodi onda to može prodati kud hoće. I dali će taj kvalitetan proizvod ostati u Hrvatskoj, sigurno neće. Isti slučaj i s farmama, moramo voditi računa o tome da to budu naši domaći proizvođači, na taj ćemo način jačati i našu proizvodnju al ćemo jačati i našu prirodu u cijelosti.

Puno puta smo negodovali i zbog toga što se spominju Pravilnici koje će donijeti ministar koji onda mi zapravo vezano za taj zakon niti ne raspravljamo. No vratimo se na ovo, ovu problematiku da bi bilo što manje nesukladnosti na tržištu, u krajnjoj liniji radi zaštite potrošača govorili ste o preventivi. S jedne strane treba naravno educirati naše krajnje korisnike da prepoznaju prijavljuju nesukladnosti kvarove i tako dalje ali naravno educirati na samom licu mjesta proizvođača da će u krajnjoj liniji biti kažnjen ako radi mimo zakona. Dali je osim te edukacije i ovih kazni koje ste spomenuli, imate li još nešto spomenuti u smislu preventive?

Evo, ja ću vam odgovoriti u nekoliko rečenica, prvo da vam kažem, ovako prije 5-6 godina kupio sam led lampe, 3 iste led lampe, lijepe prekrasne led lampe koje su imale rok 3 godine, garanciju su imale 3 godine. Nakon 3 godine i tjedan dana sve su prestale raditi ali interesantno je i to da jedna lampa bila u upotrebi non stop znači palila se svaki dan nekoliko desetaka puta, a jedna je bila u vikendici i palila se, koliko, desetaka puta godišnje, ali nakon 3 godine i nekoliko tjedana sve su stale. Vidite i na to trebamo upozoravati i tu trebamo imati mogućnost reagiranja. Ja nisam reagirao s obzirom da je to bila neka cijena, nije baš bila visoka cijena, s jedne strane, s druge strane kupio sam preko interneta pa onda dok nađete distributera, dok nađete sve ostale koje trebate naći, kome ćete se žaliti stvarno je veliki problem. Tako da je jako važno da taj dio uskladimo i to kroz sustav obavještavanja informiranja potrošača. Zahvaljujem gospodine potpredsjednice, poštovani kolega zastupniče, spomenuli ste rad inspektora a ovim zakonom se uvodi jedinstveni ured za vezu pri Državnom inspektoratu koji će koordinirati zapravo sve potrebne aktivnosti između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište RH. Također, vidimo u prijedlogu da nisu predviđena dodatna sredstva za provedbu ovoga zakona tako da svi ti dodatni poslovi će se rasporediti na postojeći kadar. Kako zapravo vi mislite, koliko inspektori imaju kapacitete i koliko će po vašem mišljenju to utjecati na daljnji rad inspektora? Da bi čovjek bio inspektor i da bi pošteno i korektno obavljao, svoj, mislim krivo sam rekao, pardon pošteno može obavljati uvijek posao međutim da bi obavljao ko posao korektno i da bi bio kvalificiran za taj posao treba imati jako puno znanja baš iz tog područja. Mi znamo da naši inspektori imaju plaću negdje otprilike oko 9.000 kuna, i ukoliko nećemo uvesti cjeloživotno obrazovanje za te inspektore, da se za svaki novi posao koji dolazi u inspektorat posebno školuju, posebno obrazuju, da idu na seminare redovite, da odlaze na seminare u Europu, pogotovo sad ovo što se tiče ovih proizvoda koji dolaze izvana. Nećemo imati dobar inspektorat. Ja želim svu sreću gospodinu koji je na čelu inspektorata ali znanom svi kako to funkcionira. I to nisu oni krivi. Teško je dobiti kvalitetnu radnu snagu, teško je tu radnu snagu zadržati, teško je sa njima raditi ukoliko su stvarno kvalitetni i kompetentni jer će tražiti stvarno veću plaću i otići će jako brzo.

Poštovane kolegice i kolege, mislim da je današnja rasprava jedna od rijetkih rasprava koja je prošla bez nekakvih velikih trzavica, bez prozivki. Mislim da smo svi shvatili koja je važnost ovog zakona, a mislim da i zapravo jako nas malo ima nekakvih primjedaba vezano za taj zakon s obzirom da ono što je propisano u zakonu manje-više je u redu. Ono što smo imali za prigovoriti tajniku to smo prigovorili, to je ovaj dio vezan za kazne, jedan dio je vezan za inspektorski nadzor, a sve ostalo mislim da trebamo podržati, na kraju krajeva usklađujemo se sa EU odnosno sa direktivama koje su propisane u EU i mislim da tu ne bi smjelo biti nikakvih nesuglasica. Ono što bi bilo dobro za nas je da sve one akte koji se evo navode da će biti kasnije usklađeni i da će biti kasnije doneseni da budu doneseni već i ranije jer mislim da se zna da će zakon biti prihvaćen tako da bi bilo kvalitetnije i bilo bi nam lakše raspravljat kad bismo imali to sve skupa već unaprijed sadržano uz ono što sam rekao već u svojoj raspravi ranije da se navedu i svi zakonski akti odnosno svi zakoni koji su povezani ili koji ovise međusobno sa ovim zakonom, koji su međusobno vezani sa ovim zakonom. Zašto to govorim? Zato što bismo nakon toga imali puno kvalitetnije rasprave, rasprave bi išle u možda sasvim drugačijem smjeru s obzirom na to da nam je teško sagledati što sve je sadržano u drugim zakonima. Kad piše u čl. 7. da se neće govoriti o nekim zahtjevima koji su propisani drugim zakonima teško nam je pronaći sve te zakone kojima je to propisano. Za neke zakone znamo s obzirom da smo o njima bili raspravljali tu nedavno u našoj sabornici i znamo na što se odnose, znamo za što su vezani, znamo da su vezani za zaštitu tržišta, potrošača, građana, sigurnost, tako da ono što smo mogli povezati povezali smo. Recimo ona razmjena digitalnih sadržaja je bila izuzetno važna i, i tu je sadržana kad gledate zapravo ovaj zakon sadržana je i ovdje. Jedan dio je spomenula i kolegica u svojoj raspravi kad je rekla, kad je pričala o androidnim mobitelima. No međutim, sve ono što smo imali za reći rekli smo, htjeli bismo i voljeli bismo da se zakoni donose ranije s obzirom da je uredba na snazi već nekoliko mjeseci i da ju poštivamo, a mogli smo zapravo poštivati naš zakon koji je usklađen sa tom uredbom, mogli bismo donijeti te podzakonske akte ranije da znamo što ćemo poštivati jer na kraju krajeva kad ono piše unutra još ima nekih podzakonskih akata koje će donijeti ministar, ne znamo kakvi će biti i što će sadržavati, pa apeliram i na tajnika i na sve one koji pišu zakone i koji nam te zakone prezentiraju i donose ovdje kod nas na raspravu da se u tom smjeru djeluje. Što se nas tiče i ovih, ovih odredaba u zakonu mislim s njima se u principu slažemo i mi kao klub ćemo glasati za taj zakon. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku sa suradnicom. Slijedeća točka je: -Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Tomislav Dulibić. Uvažena zastupnica Marija Selak Raspudić traži stanku, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta jer se radi o izrazito važnom zakonu i zakonskim izmjenama, a za koje ne možemo pronaći obrazloženje u praksi jer da bismo mogli razgovarati o ovim zakonskim izmjenama prije svega bismo trebali znati kakvo je stanje s aditivima u RH. Naime, ove zakonske izmjene idu prema olakšavanju uporabe aditiva. Radi se o tome da ih se više neće morati upisivati u registar koji je bio naš pozitivni iskorak, a nije nikada zaživio i da će se kazne za određene prekršaje smanjiti. Istodobno ako otvorite stranicu državnog inspektorata, Odjel za sanitarnu inspekciju i želite neke informacije o stanju s aditivima u RH naći ćete praznu stranicu. Dok je još ta inspekcija bila pod Ministarstvom zdravlja tada mogli ste naći brošure koje su nešto i govorile o tome kako se provodi kontrola aditiva na hrvatskom tržištu, danas ništa od toga. Bio jednom jedan sladoled, jesu li vam prisjeli sladoledi ovo ljeto kada su uporno povlačeni s tržišta upravo zbog uporabe nedopuštenih aditiva. Bio jednom jedan crni kruh koji je imao 43 sastojka umjesto 4 sastojka što je uobičajeno za jedan kruh. Istraživanja pokazuju da 70% hrvatskih građana ne obraća pažnju na E brojeve kada kupuje proizvode, što znači da nismo dovoljno osviješteni o tome što su uopće aditivi. I u takvom trenutku vi od nas tražite da smanjimo kazne, da smanjimo registraciju, a ne možemo pronaći dokumente koji će nam uopće reći da je sve dobro na našem tržištu i da su zbog toga ove izmjene opravdane.

Čl. 9. važećeg Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima propisuje se obveza subjektima prijave prije stavljanja na tržište i uporabe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane, te upisu u registar enzima. Radi se o nacionalnoj odredbi koja je donesena sa svrhom prikupljanja informacija o uporabi prehrambenih enzima u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi hrane koja nije obvezujuća prema odredbama propisa EU. Spomenuti registar do sad nije uspostavljen, a potpuna primjena svih odredbi trenutno važećeg zakona povećala bi administrativno opterećenje gospodarskih subjekata uzimajući u obzir da uspostava navedenog registra nema dodanu vrijednost u smislu veće sigurnosti hrane koja se stavlja na tržište i predloženim zakonom se brišu ove odredbe. Predloženim zakonom revidirane su prekršajne odredbe na način da su jasne i definirane. Visina novčane kazne prilagođena je težini počinjenog prekršaja, a u slučajevima određenih prekršaja koji nemaju značajan utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača smanjeni su iznosi novčanih kazni za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i za fizičku osobu obrtnika uvedeno je načelo oportuniteta za određene prekršaje koje počine pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe obrtnici, te je propisana mogućnost naplate kazne na mjestu počinjenja prekršaja za pojedine prekršaje koje počine pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe obrtnici. Cilj predloženog zakona je administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata na način da se iz važećeg zakona brišu odredbe o obvezi prijave prije stavljanja na tržište i uporabi prehrambenih enzima u proizvodnji hrane, te upisu u registar enzima čime će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure, te jasnije definirati prekršajne odredbe, te visinu novčane kazne prilagoditi težini počinjenog prekršaja uzimajući u obzir mogući utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača.

Poštovani državni tajniče, ovo je zakon koji je vrlo atraktivan za razgovorne emisije poput „Petog dana“ i sigurno ono s čime bi se složio u prethodnoj ovoj reakciji kolegice Selak Raspudić je da treba educirati ljude o aditivima, ali treba poznavati i razliku između aditiva, aroma i enzima. Arome i enzimi su pomoćne tvari i nitko ne ukida registar aditiva, niti bi to mogli ukinut kao zemlja članica EU. Nije nužno da ih se navodi u deklaracijama zato što su to pomoćne tvari, tako da molim da se ne miješa ova situacija i ove izmjene zakona koje su vezane za ukidanje registra enzima koji je bio predviđen, koji druge zemlje članice EU nemaju i upravo ono što ste vi rekli rasterećenje gospodarstva.

Slijedeća replika poštovana zastupnica Andreja Marić. Poštovani državni tajniče, u ožujku 2017.g. je objavljena Uredba EU broj 2017625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životnije, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Ta se nova uredba koliko sam ja informirana primjenjuje u dijelovima, jedan dio od 28. travnja 2017., dio odredbi od 28. travnja 2018., dio od 14. prosinca 2019., a samo jedan manji dio od 29. travnja 2022. Za razliku od Hrvatske brojne države članice EU preuzele su ove odredbe ranije kako bi na vrijeme pripremile sustav službenih kontrola na nove izmjene i o njima informirale javnost. Postavila sam vam djelić tog pitanja odboru, rekli ste da mi ništa ne kasnimo jer veliki dio odredbi ide od 12. 2019. i da smo mi zapravo sve što se odnosi na tu uredbu napravili. Hvala lijepa uvažena saborska zastupnice, nažalost promašili smo temu s obzirom na to da ovim zakonom ne preuzimamo uredbu, delegiranu uredbu EU o službenim kontrolama budući da je ona preuzeta prošle godine Zakonom o službenim kontrolama koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede tj. Vlada RH, a predložilo Ministarstvo poljoprivrede. Ovaj zakon samo upućuje na, znači ovaj zakon ne prenosi uredbu nego upućuje na uredbu i nigdje s njim ne kasnimo. Vidim da kolegama iz HDZ-a najviše nedostaju nastupi u 5 danu očito su bili veliki fanovi to sam tek sada otkrila. Dakle, da podsjetim mi govorimo o Zakonu o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, dakle bez obzira što se tu radi o 3 stvari, sve te 3 stvari imaju nešto zajedničko. Evidentno zato i je jedan zakon o kojem one govore, a to je da se radi o različitim stvarima koje služe u preradi i poboljšanju hrane. U tom smislu moje je pitanje da bismo ovakve stvari išle odnosno da bismo i ukidali registar enzima, a zanima me zašto uopće nije zaživio jer zvuči kao dobra ideja, to je moje prvo pitanje. Drugo je, što radi državni inspektorat zašto nemamo na njegovim stranicama izvješća o sanitarnoj inspekciji, a kada i otvaramo izvješća državnog inspektorata nalazimo samo neke tablice. Da bismo o ovakvim stvarima razgovarali trebali bismo imati detaljne podatke na hrvatskom tržištu, ne nalazimo ih pa mi barem vi ovdje recite nešto o njima.

Znači u RH postoje kontrole, postoje službene kontrole, postoje obveznici tih kontrola, postoje planovi uzorkovanja tih uzorka i stvarno ne znam možemo ih upozoriti na to da stave onda, naprave određene izmjene na službenim stranicama. Poštovani državni tajniče ja ne bih ulazila u to koja su svojstva i nekakve značajke različitih prehrambenih aditiva, nije mi to struka i ne volim se petljati u ono što mi nije struka, ali ljuti me pomalo činjenica da eto i vaše ministarstvo i niste jedini, nažalost, ne radi te podzakonske akte sukladno onom što zakon propisuje.

Poštovani državni tajniče, dakle prijedlogom ovih izmjena i dopuna postojećeg zakona konkretno Člankom 8. mijenjate Članak 14. kojim uvodite načelo oportuniteta. Inače načelo oportuniteta je već prilično široko definirano samim Zakonom o državnom inspektoratu, a vi ovdje predviđate samo jednu moguću situaciju za primjenu načela oportuniteta, a to je kada je počinitelj po prvi puta učinio prekršaj odnosno nije poštivao odredbe zakona.

Ne bi rekao da derogiramo, derogiramo zakon, znači ovaj prijedlog je bio usklađen i rađen prema preporukama Ministarstva pravosuđa i uprave i usklađen sa Državnim inspektoratom. Poštovani državni tajniče, možemo li objasniti hrvatskoj javnosti jesam li dobro shvatio, zato vas imamo tu, da općenito je područje enzima izvan znanja ili ajmo reći kontrole nadležnih organa i postoje li tu neke opasnosti ili ne postoje.

Poštovani državni tajniče, dakle, imamo zakon iz 2013. koji je mijenjan i dopunjavan 2018. U tom zakonu je uvedena obveza upisa u registar enzima. Danas smo u ovom zaključili da to nije obveza koja je nametnuta od strane EU-a i odustajemo od registra enzima s obrazloženjem da ga nismo uspostavili. Dakle, točno sam citirala ono što ste vi u obrazloženju rekli. Mene zanima koja je ideja bila kad se odlučilo za registar enzima, jel se imala neka ideja zašto on treba biti? Ova ideja mi je danas jasna, dakle niste uspostavili pa ne treba ali zašto mi kažemo, zašto ne bi Hrvatska u odnosu na imala neku dodanu vrijednost, dal taj registar enzima ne bi bio nekakva dodatna vrijednost, dal taj registar enzima ne bi bio pokazatelj da Hrvatska zaista vodi malo više računa, meni se čini da je to dodana vrijednost zato što to nije obveza, ne znači da ne možemo imati nekakav veći standard, pa molim lijepo odgovor

Ostali ste mi dužni od jutros nekoliko odgovora. Znači mene zanima cijena ako bismo analizirali enzime prije stavljanja proizvoda na tržište, koliko to košta? Zatim me zanima dakle moram reći da na kraju nisam 100% sigurna da li postoji registar enzima u EU-u koji funkcionira ili su to samo aditivi i arome?

Ovo što se tiče prekršaja na licu mjesta, znači to se odnosi na čl. 14. b tih izmjena ako nije provedena analiza opasnosti uspostavljanja kontrolne mjere, znači to se vidi na licu mjesta kad dođe sanitarni inspektor, Državni inspektorat tamo, ako nije poveden postupak validacije za prehrambene aditive koji se dodaju u količinama čija maksimalna količina nije utvrđena i ako nije izrađen godišnji plan … [[Govornik se ne razumije.]] proizvoda. Što se tiče ovih registara, postoje sva tri registra na razini EU-a, samo se taj treći sa enzimima još nadopunjuje. Uvaženi državni tajniče, na europskoj razini je u tijeku donošenje odnosno izrada jedinstvene metodologije za prikupljanje informacija o prehrambenom unosu aditiva i aroma u svim državama članicama. Jedinstvena metodologija za cijelu Europu je vrlo važna jer ćemo na taj način moći dodatno zaštititi zdravlje svih nas, svih članova EU-a, pa tako i Hrvata.

Znači, Hrvatska sudjeluje ko i u svim drugim radnim tijelima, tako i sudjelujemo u radnim tijelima i za izradu metodologije, smatramo da će nam na razini cijele Unije ona doprinijeti u poboljšanju procesa.

Da, uvažena Renata Sabljar Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem, potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, drage kolegice i kolege. Dakle Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 180. U raspravi pojedini članovi odbora izrazili su svoju zabrinutost ukidanje odredbe o upisu u registar enzima, smatrajući da se brisanje obaveze prijave prije stavljanja na tržište i uporabe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane ne smanjuju prava potrošača odnosno da bi se upisom u registar enzima doprinijelo većoj sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane, tim više što smo svjedoci sve češćeg povlačenja pojedinih prehrambenih proizvoda za tržišta. Predstavnik predlagatelja je s tim u vezi istakao da je trenutno na razini EU u procesu izrade jedinstvena metodologija za prikupljanje informacija o prehrambenom unosu aditiva i aroma u svim državama članicama koje će služiti i za procjenu rizika povezanih sa konzumacijom pojedinih aditiva i aroma.

Sad otvaram raspravu. U njihovo ime, poštovana zastupnica Ružica Vukovac. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, Zakonom o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima utvrđuju se nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te izvještavanja nadležnih tijela i Europske komisije kao i obveze službenih laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, za provedbu propisa EU kojima je uređeno područje prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima. Istim zakonom zakonodavac je propisao i obveze vođenja registra, upisnike i druge administrativne obveze koje su trebale biti na leđima proizvođača, zatim onih koji ih stavljaju na tržište, ali i Ministarstva, kao i pripadajuće Agencije. Prvo pitanje koje se postavlja je, ako trenutno Europska agencija za sigurnost hrane provodi procjenu sigurnosti prehrambenih enzima koji se upotrebljavaju u hrani te će se nakon dovršetka procjene svih prehrambenih enzima za koje su podneseni zahtjevi do roka iz čl. 17 Uredbe 1332/2008 uspostaviti popis prehrambenih enzima zajednice, zašto smo ne tako davno, dakle 2018. g. donosili zakon kojeg sada mijenjamo? I 2018. smo bili članica EU i bilo nam je dostupno zakonodavstvo s kojim se danas usklađujemo. Enzimi proizvedeni metodama proizvodnje ili uporabom sirovina značajno različitim od onih koji su uključeni u procjenu rizika Europske agencije za sigurnost hrane također, podliježu obvezi procjene od strane Europske agencije za sigurnost hrane prije stavljanja na tržište. Predstavnik predlagatelja tvrdi kako obveza dostavljanja podataka o upotrebi enzima na tržištu RH nema dodanu vrijednost te predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje i za subjekte u poslovanju s hranom i za nadležno tijelo. S ovim se samo djelomično možemo složiti jer, enzimi su kao i djelomično arome, još uvijek neistraženi u potpunosti, ipak predstavljaju rizik o kojem se inače malo zna. Posljedice se ne prate odnosno uzročno ih se ne povezuje. Posebice su upitni oni koji se koriste za krivotvorenje hrane. Prehrambeni aditivi su tvari koje se dodaju hrani kako bi poboljšale teksturu, okus, miris ili boju, a obično nemaju nikakvu energetsku vrijednost. Mogu spadati u skupinu konzervanasa, sladila, bojila, zgušnjivača, stabilizatora i drugih spojeva, a neki od njih za sobom povlače mnoge kontroverze vezano za njihov utjecaj na ljudsko zdravlje. Bitno je naglasiti, aditivi se ne smiju koristiti zbog prikrivanja pogrešaka u procesu proizvodnje odnosno služiti za krivotvorenje kakvoće u svrhu varanja potrošača, uporaba aditiva u proizvodnji osnovnih vrsta hrane ili hrane koja se sezonski uživa, mora biti ograničena. Aditivi ne smiju nepovoljno utjecati na prehrambenu vrijednost hrane i njezinih sastojaka. Aditivi ne smiju nepovoljno djelovati na zdravlje potrošača. Prema tome, uloga aditiva u hrani nije da pružaju dodatnu nutritivnu vrijednost ili da utječu na zdravlje pojedinca, već samo da poboljšaju neko od organoleptičkih svojstava hrane poput teksture, boje, mirisa, trajnosti i drugih. S razvojem mnogih novih prehrambenih aditiva opravdano su se javile i određene kontroverze vezane uz njihov utjecaj na ljudsko zdravlje. To se posebno odnosi na spojeve koji ne postoje u prirodi i prilikom obrade hrane mogu reagirati s nekim drugim spojevima i stvoriti nepredviđene i štetne reakcije. Mnoge od tih reakcija se otkriju tek naknadno nakon što je aditiv već dodan na tržište jer nije bilo predviđeno s čim bi sve mogao reagirati. Ako se otkriju takvi spojevi, sve proizvode koji ih sadrže potrebno po hitnom postupku ukloniti s tržišta. Ovdje je izuzetno bitna uloga i našeg Državnog inspektorata. Neki od istaknutih aditiva koji se koriste u pekarskoj industriji su L-cistein i galati. L-cistein je esencijalna aminokiselina koja se koristi za povećavanje stabilnosti i volumena tijesta. Njegovo dobivanje za potrebe industrije negativno utječe na okoliš zbog korištenja kiselina, a kad se doda u hranu može smanjiti koncentraciju štetnih spojeva u njoj. Međutim, iako se u prehrambenoj industriji ne koristi u koncentracijama koje su štetne, dokazano je da u većim koncentracijama on može interferirati s nekim lijekovima, može povećati osjetljivost na mononatrijev glutamat, može povećati koncentraciju homocisteina u krvi. Galati su antioksidansi koji sprječavaju kvarenje masti, a svi su potencijalni alergeni te u većim količinama mogu uzrokovati iritacije želuca. Također, u većim koncentracijama vežu željezo iz krvi pa kod djece mogu uzrokovati cijanozu i zbog toga se nikako ne smiju dodavati u dječju hranu. Aditivi se u meso i mesne proizvode dodaju kako bi se ubrzala proizvodnja, proširila ponuda, osigurala trajnost proizvoda i uklonile moguće kontaminacije patogenim mikroorganizmima. Neki to gledaju kroz pozitivnu prizmu, ja ne. Posebice industrija mesa, prednost dodataka aditiva, za njih je npr. povećanje volumena proizvoda pa se time snizi cijena samog proizvoda i proširi ponuda različitih vrsta namirnica. Ipak, ima aditiva koji zbog nekontrolirane upotrebe i konzumacije mogu dovesti do neželjenih učinaka na zdravlje organizma. Mononatrijev glutamat je jedan od spojeva koji je u posljednje vrijeme posebno na lošem glasu. To je biološki aktivan spoj koji je izoliran iz algi, a koristi se za pojačavanje okusa u jelima. Iako se u hranu dodaju u minimalnim koncentracijama, neki su ljudi na njega preosjetljivi te kod njih uzrokuje glavobolju, suhoću usta, pojačano znojenje, uspavanost, bol u zglobovima. Istraživanja su oko sigurnosti mononatrijevog glutamata podijeljena. Postoje studije koje povezuju konzumacije s razvojem pretilosti i metaboličkog sindroma, iako mnoge druge studije to ipak opovrgavaju. Bilo je rečeno da uzrokuje i neurološke probleme iako je poslije dokazano da ne može proći kroz moždanu barijeru pa je to opovrgnuto. A za kraj želim napomenuti kako se ovim Prijedlogom izmjena i dopuna ne uvodi načelo oportuniteta, kako tvrdi predlagatelj nego se upravo ograničava. Dakle Zakonom o Državnom inspektoratu, čl. 73 st. 1 određene su mogućnosti kada se ovo načelno može primijeniti i to u 3 navedena slučajeva, a ja ću ih pročitati, dakle čl. 73 st. 1 Zakona o Državnom inspektoratu kaže, da se postupak neće pokrenuti ako se nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donošenja rješenja otkloni, odnosno otklonila je nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, zatim, za utvrđene nepravilnosti doneseno je rješenje i nadzirana osoba postupila je po izvršenom rješenju Inspektorata ili je postupila po rješenju prije nego što je ono postalo izvršno, i treća situacija dakle kada nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koju nije propisana upravna mjera a inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj, a ovim zakonom dakle, imamo samo jednu situaciju, dakle, člankom 8. mijenja se članak 14. njegov stavak 4. koji kaže: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola neće podnositi optuženi prijedlog ili prekršajni nalog ukoliko je učinjen prekršaj iz stavka jedan, podstavka dva, pet i osam ovog članka, ako subjekt u poslovanju hranom tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nesukladnosti za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi puta. E pa ja bih rekla da je to itekako velika razlika pa mi onda i dalje ostaje nejasno zašto se ovim prijedlogom degradiraju i ograničavaju ovlasti inspektorima Državnog inspektorata. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić.

Kolegice i kolege, dvije su ključne intencije ovih zakonskih izmjena. Jedna je ukidanje registra enzima odnosno upisa u registra enzima što se tumači kao administrativno rasterećenje naših gospodarstvenika koji su to morali prethodno činit, odnosno to nije nikada ni zaživjelo iako ja to tumačim kao jedan dobar iskorak gdje smo mi išli i iznad onoga što smo trebali u okvira direktiva EU da bismo sami bolje ustanovilo naše tržište i zaštitili krajnje potrošače. Druga intencija ovih zakonskih izmjena ide prema izmjeni novčanih kazni. Kao što navodi objašnjenje navedenih zakonskih izmjena uz čl. 7. do čl. 9 ., u slučajevima određenih prekršaja koji nemaju značajan utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača značaja, dakle, ne kaže da nemaju utjecaj nego da nemaju značaj, a značaj je sad jedna kategorija o kojoj sad možemo razgovarati, smanjeni su iznosi novčanih kazni za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i za fizički osobu 10 obrtnika. Dakle, vi nas ovdje tražite da ja ovo prevedem i pojednostavnim da bez obzira radilo se u ovom slučaju o enzimima koji su još neistraženi ili ovdje aditivima i smanjenju kazni da na neki način smanjimo kontrolu. Mi vam odgovor na pitanje jeli taj vaš zahtjev opravdan ne možemo dati a ne možemo vam ga dati iz jednostavnog razloga zato što podaci koji bi nam trebali biti dostupni koji bi se inače trebali u dobroj praksi nalaziti u obrazloženju zakona, ako već ne tamo onda ono pravo na pristup informacijama o kojem volimo razgovarati a ne zaživljavanju u praksi niti za nas, a kamoli za obične građane, ovdje se ponovo pokazuje više kao problem nego kao pravo. Dakle, stranica sanitarne inspekcije na državnom inspektoratu nema ništa, ponovit ću, nema nište, evo, proguglajte pa kliknite, znači čak je prostor za fotografiju ostavljen praznim. Ona upravo obavlja područje, tiče se područja zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju i dalje da ne nabrajam. Ranije dok je još ovo bilo pod Ministarstvom zdravlja mogli smo naći dokumente koji su se ticali monitoringa aditiva u hrani tijekom 2017. godine tada imate i jedan zanimljiv veći dokument koji govori nešto o tome kakvo je stanje sa aditivima u RH i ne pronalazi ozbiljne probleme. Međutim, budući da je riječ o kontroli isključivo određenog dijela proizvoda uvijek se postavlja otvoreno pitanje na temelju čega su izabrani baš ti subjekti da bi se kontrolirali i jesmo li išta previdjeli? To je pitanje danas važnije nego što je bilo prethodnih godina jer ono o čemu sam uvodno govorila da bi ovaj problem, a problem prehrane je problem koji se tiče svih hrvatskih građana jer je svi konzumiramo za razliku od nekih stvari koje nas inače možda ideološki dijele je pitanje ove Covid krize koja je uvelike smanjila da ne kažem suspendirala uobičajene kontrole. I to je nešto što se često ističe i kada govorimo o onome što smo mogli pronaći tokom ovoga ljeta a uzbunilo je sve konzumente sladoleda, ja sam jedan od vjernijih, što su se sladoledi opetovano povlačili iz Hrvatskog tržišta zbog uporabe određenih aditiva, etilen oksida u ovom slučaju koji kao takav ne bi trebao biti dopušten. Nama je obrazloženje iz Ministarstva poljoprivrede jer naime cijela ova kontrola aditiva se vodi u suradnji 3 ministarstva, Ministarstva zdravstva, odnosno 3 institucije, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede. Dakle, obrazloženje je bilo da to što se često pojavljuju takvi slučajevi i proizvodi povlače s tržišta zapravo znači da sustav dobro funkcionira jer uspijevam otkriti proizvode koji se ne bi smjeli konzumirati. Naravno neupućeni promatrač a i neki naš logičan sugrađan bi se zapitao i slijedeće, ukoliko ste to pronašli u toliko proizvoda koje ste uspjeli kontrolirati a znamo da ne možete kontrolirati sve, što je sa svim ostalim u ovom slučaju sladoledima koje niste uspjeli vidjeti, dakle, koliko je ovaj problem uopće prisutan u našoj hrani. I upravo ova kriza kojoj smo svjedočili pokazuje da nemamo dovoljne sustave kontrole, nije samo na razini Hrvatske nego na razini cijele Europske unije da se može više raditi o tome, jer da ih imamo ne bismo imali slučajeve toliko problematičnih proizvoda koje smo morali povući s tržišta da je sustav funkcionirao, ne bi ti proizvodi dospjeli do krajnjih konzumenata pa naknadno bili povlačeni. To je ono oko čega se svi trebamo zabrinuti i postaviti to pitanje. A da bi taj sustav funkcionirao, logično je za pretpostaviti da se netko treba jako teško suditi i kršiti ga pa da te možda i velike kazne, kada govorimo o aditivima su opravdane. Ukoliko netko bilo šta u cijelom tom postupku stavljanja proizvoda na tržište ne radi kako treba. Vi nas ovdje tražite da se te kazne smanje. Ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti jer nemamo nove podatke o tome kakvo je stanje sa aditivima na hrvatskom tržištu, istodobno, po velikom broju povučenih proizvoda vidimo da očito problemi postoje i da nisu rješavani prije nego što je proizvodi stigao krajnjem konzumentu odnosno svima nama. Doista se brinem i ne znam kakve sladolede jedemo, kakav kruh ovdje kad govorimo o enzimima, u prvom planu su recimo pekarskih proizvodi, kakav kruh jedemo, podsjetit ću da imamo često, gotovo 1/5 naših proizvoda koji su pekarski se rade od smrznutog tijesta, jako puno uvozimo, jedni smo od najvećih, ako ne najveći konzumenti u EU pekarskih proizvoda, što se naravno može povezati i s problemom pretilosti koji je itekako izražen u RH, istodobno, kruh koji uobičajeno ima 4 sastojka, možete pronaći na njegovim deklaracijama 43, čak 43 aditiva. Da mislite da je ovo nešto što ja govorim napamet i neutemeljeno, radi se o istraživanju koje su proveli određeni novinari i o tome postavili pitanja i dostavili podatke nutricionistici Dragani Olujić. I ona je na to istaknula da, o ovom konkretnom, 43, radi se o beskvasnom kruhu sa sjemenkama, gdje su pronađena čak 43 aditiva. U čemu je problem? Problem je u tome što ubrzani stil života a mi bismo ovdje mogli o njemu svjedočiti s obzirom na posao koji obavljamo nas čini sve većim konzumentima brze prehrane i prerađene hrane a to je ona hrana koja u sebi sadrži najviše aditiva. Istraživanje koje je jedna studentica napravila za potrebe svoga diplomskog rada pokazalo je da čak 70% hrvatskih građana, premda je većina njih svjesna da postoje aditivi i nije sretna zbog njihove uporabe, ne vidi to kao element koji je presudan u kupnji određenog proizvoda niti on utječe na to hoće li ga kupiti. To možemo povezati s jednim ranijim istraživanjem koje je ukazalo na poraznu činjenicu a to je da Hrvatima za razliku od većine EU-a kada govore o hrani i kupovini, nije u prvom planu sigurnost, što bi trebala biti da je naš materijalni status bolji ili onakav kakav zaslužujemo nego nam je u prvom planu cijena. Nisu svi aditivi opasni. Veliki broj E brojeva, a za to je zaslužno zakonodavstvo EU-a je dobro označen i danas ga naši građani mogu pratiti. Međutim, ići od toga da bilo što kada se radi o ovako osjetljivim stvarima kao što je prehrana koju svi konzumiramo, u pogledu kontrole, u trenutku COVID krize, kada nas preći problemi priječe da se ozbiljnije posvetimo svakodnevnim stvarima, pa ovdje i kvaliteti hrane o kojoj se gotovo više uopće ne razgovara, ići prema tome da se mehanizmi te kontrole na bilokakav način smanjuju, bez pružanja jasne analize uopće stanja na hrvatskom tržištu, nije nešto što kao klub možemo podržati. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče bez suradnika, kolegice i kolege. Ja ću početi izlaganje jednom poznatom rečenicom renesansnog liječnika iz 16. st. Paracelsusa koji je rekao „Sve je otrov, sve je lijek, oboje određuju dozu i ustvari teško je ako je to uopće moguće pronaći supstancu koja ne bi bila otrov ili lijek.“ Znači na što nas ovo upućuje? Na to da je mjera ključ u mnogim stvarima a kada govorimo o aditivima u hrani, prehrambenim aditivima, onda je ona uistinu ključna i o čemu mi ustvari danas kada je ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona na stolu, govorimo? Govorimo de facto o našem načinu života jer prehrambeni aditivi se ustvari koriste kako bi te namirnice tijekom proizvodnje, transporta, oblikovanje, prerade, čuvanja, bile nama dostupne nešto duži rok, da im se produži rok trajanja, da se spriječi kvarenje hrane, da se osigura ujednačenost kvalitete proizvoda i dostupnost proizvoda tijekom cijele godine. Nije to baš uvijek bilo tako, svi znamo. Nekoć se znalo točno što se jede ljeti, što jede zimi, kada krene u proljeće neko povrće itd., jel', još uvijek to vidimo na našim tržnicama ali kad dođete u trgovačke lance na koje smo svi nekako navikli i koji su nas razmazili, onda nam je postalo normalno da rajčica ima tijekom cijele godine, malo čudimo što imaju nekakav onako gumen okus, ali ima ih tijekom cijele godine, nema povrća, nema voća kojeg nema cijele godine. Tako da, činjenica je da nam osiguravaju ovaj način života na koji smo mi navikli ali isto tako, nužno je onda utvrditi potencijalni štetni učinak, podvrgnuti ih određenim provjerama, osigurati potrošačima da se mogu direktno informirati o hrani koju kupuju i u stvari što znače te oznake. Evo kolegica Selak Raspudić je malo govorila o tim famoznim E-ovima jel kako ih mi kolokvijalno zovemo. Znači svaki ima neki svoj broj i moramo se malo uistinu zapitati pa zašto baš svaki kruh, svaka kajzerica, svako pecivo mora imati toliko tih aditiva i zar uistinu mi koji imamo plodnu Slavoniju i Baranju, koji proizvodimo žitarica više nego što nama treba, zar uistinu moramo uvoziti tolike količine smrznutih pekarskih proizvoda jer u bilo kojem trgovačkom lancu šta god da kupite od pekarskog proizvoda vrlo vjerojatno je smrznuto negdje u Njemačkoj, u Austriji, u Francuskoj i tako je stiglo i tu se samo onda ispeklo. To je pitanje za milijun dolara, ne odnosi se na ovo ministarstvo naravno, nego na neka druga, ali to su činjenice. Ono što je ključno isto da dostupnost aditiva je također omogućila i niže cijene hrane. I tu dolazimo isto do tog našeg životnog standarda koji je negdje na 65% prosjeka EU i to sa značajnim regionalnim razlikama gdje je Zagreb na nekih 100% prosjeka EU, a Slavonija i Baranja možda na 35-40 ovisi je li Osječko-baranjska županija ili neka od ove druge, od ovih drugih 5 županija koje su istočno od Zagreba koje zovemo znači Slavonija. I činjenica je da zbog tog relativno niskog životnog standarda puno puta posegnemo za proizvodima koji nisu takve kvalitete kako bi trebali biti i imaju i puno tih aditiva. Znači, u zadnjim godinama razvila se pomalo ta svijest o štetnosti aditiva određenih odnosno količine u kojoj se oni koriste i količine u kojoj mi konzumiramo te aditive u hrani i ustvari oni ipak izazivaju određene štetne pojave, alergijske reakcije, nije to toliko, to se kreće evo koliko sam ja našla podatak, negdje od 0,01 do 0,26% na određeni broj stanovnika i opet dolazimo do one mjere na početku mog izlaganja, nije isto pojedete li jednu vrećicu čipsa npr. ili 3 vrećice. I te loše prehrambene navike zasigurno utječu na prekomjeran unos aditiva i najrizičnija skupina su tu upravo djeca. Na njih smo nekako uvijek najosjetljiviji i svi znamo trebaju se zdravo hraniti itd., ali ne možemo pobjeći od činjenice da su oni ipak izloženi bombonima, grickalicama, slatkišima koji uistinu obiluju raznim prehrambenim aditivima, bojilima itd., i mogu izazvati određene sindrome poput hiperaktivnosti i zbog toga se tu javlja zabrinutost potrošača i nužna je, uistinu je nužna jedna vrlo stroga zakonska regulativa vezano za prehrambene aditive. Naravno, moram spomenuti i taj registar enzima o kojem je već bilo govora. Kao što sam i rekla sad jel on treba, ne treba, ne znam ako smo ga jednom stavili u zakon pa valjda je trebalo i to što EU kaže da ne treba, ajmo mi nekada malo biti oštriji od EU. Ne znači da je sve iz EU, ajmo mi biti svijetli primjer pa da EU preuzme nešto od nas. Kažem nije mi to struka, neću ulaziti u meritum, ali činjenica je da je taj registar enzima bio propisan i kao brojni podzakonski akti koji se trebaju kad mi ovdje u ovom visokom domu usvojimo neki zakon koji se moraju donijeti pa ih ministarstvo ne donese moramo se zapitati što je tome razlog, jel. I meni nije baš objašnjenje da to u Europi nema pa kod nas ne treba i sad ćemo mi odjednom, mi to jako pazimo na naše gospodarstvenike i želimo ih rasteretiti jel evo odjednom neka pusta briga i taj registar će njih spasiti od te silne administracije. Mislim ja sam radila u realnom sektoru 26 godina, vjerujte mi ha papira, pravilnika, dokumenata, izvještaja od porezne od to je, jednostavno imate ljude koji radi i koji sad taj jedan registar enzima da će njima baš toliko olakšati njihovo poslovanje meni zvuči malo nestvarno.

Jer činjenica je da je taj popis proizvoda koji su samo zadnjih mjeseci povučeni sa polica, evo pogle sladoled, vrhnje za kuhanje, sjemenke sezama, bademi, energetska pića, cimet, trajno mlijeko, kurkuma, maslac, kobasice, puretina, smokve, nema šta nema, krofne iz Francuske. Zašto baš krofne iz Francuske jel opet neću otvarat tu temu, ali brojnost ovih slučajeva uistinu ukazuje na potrebu pooštravanja mjera, ne ublažavanja nego pooštravanja. I evo još jednom ću samo ukratko napomenuti da moramo regulirati označavanje tih tzv. zdravih proizvoda tu oznaku bio koja se stavlja na sve i svašta. Jer među ovima koji su povučeni sa polica je veliki broj tih proizvoda koji nosi neku oznaku bio koja de facto ne znači apsolutno ništa i na kraju vidimo da su ti proizvodi i povučeni sa polica i oni služe samo u marketinške svrhe, na neki način da se prevare potrošači jer očigledno ako su povučeni ne da nisu bio nego ne zadovoljavaju ni nekakav minimum ispravnosti, a dovode potrošače u zabludu i još k tome svi ti proizvodi se prodaju po daleko većim cijenama nego što je to za proizvode koji nisu ti tzv. ekološki bio proizvodi.

u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Ona su od ključnog značaja za ekonomski rast i razvoj na lokalnoj razini, osobito u ruralnim područjima kakva je istočna Slavonija.

Glavne čimbenike u kojima se ogleda nedovoljna institucionalna podrška prema malim OPG-ima mogli bi sažeti na sljedeće, neodgovarajući zakonodavni okvir, ovo se prvenstveno odnosi na propise kojima se regulira nasljeđivanje poljoprivrednog zemljišta, zatim usitnjenost, neriješeni imovinskopravni odnosi, visok udio državnog vlasništva u poljoprivrednom zemljištu, nepravedna raspodjela zemljišta u državnom vlasništvu, neusklađenost podataka katastra i zemljišnih knjiga, neuređene parcele i nerazvijena infrastruktura. Naime, u RH približno 10,2% poljoprivrednih proizvođača među kojima se nalaze isključivo predstavnici krupnog kapitala, a ne mala obiteljska gospodarstva, primaju plaćanja veća od 500 tisuća eura. Statistički podaci pokazuju da u ostalim zemljama EU ne vlada takva praksa. Austrija, primjerice, u toj kategoriji ima 0,3%, Nizozemska samo 0,2%, a Irska, Grčka, Finska, Belgija, Luksemburg i Malta nemaju niti jednog proizvođača koji prima toliko visoke potpore, iz čega proizlazi da RH koja je najmanja među tim državama i s najslabijom proizvodnjom najviše preferira veliku kumulaciju novca na manji broj subjekata čime se trajno ugrožava poslovanje i opstanak malih OPG-ova. Sve navedeno uzrokuje sustavno gašenje proizvodnje koja je dohodovna što je posebno vidljivo na primjeru proizvodnje mlijeka kao jednog od najučestalijih artikala u prehrani građana. Upropaštenu domaću proizvodnju RH nadoknađuje uvozom i tome dolazi u duboku prehrambenu ovisnost Hrvatske o uvozu iz drugih zemalja. Uzevši u obzir sve ranije navedene prednosti na području prirodnih resursa koje ruralni prostor Hrvatske posjeduje gotovo je nevjerojatno da si država s takvim potencijalom dozvoljava da njezino stanovništvo bude ovisno o uvozu hrane često upitne kvalitete. Upravo velika i rastuća ovisnost o uvozu unatoč iznimno povoljnim prirodnim uvjetima proizvodnje prijašnjoj tradiciji prehrambene samodostatnosti pa čak i povijesti visokog izvoza u pojedinim stočnim sektorima jedan je od ključnih razloga ne samo velikog inozemnog zaduživanja nego i zaostajanja u ekonomskom rastu i razvoju. Velik je broj onih koji su uvidjevši da za njih nema mjesta u poljoprivredi napustili ruralni prostor. Upravo u dijelovima RH poput istočne Slavonije koji posjeduju ogroman potencijal za poljoprivrednu proizvodnju bilježe se porazni rezultati koji svjedoče kao taj potencijal nije iskorišten u dovoljnoj mjeri.

Izvolite.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je N1 televiziji da je svega 1892 osobe od početka pandemije ponovo zaraženo što je 0,54% oboljelih. Dodaju čak i da je riječ o toliko malom broju reinfekcija da prethodno oboljele osobe jednostavno nisu prikazivali u izvješćima jer bi se radilo o pojedinačnim slučajevima. Zašto onda ne produže Covid potvrdu za preboljele osobe? Zašto nad njima vrše pritisak da se cijepe? Zašto ministar Beroš meni nije htio odgovoriti na isto pitanje koje sam opetovano postavljala u saboru? I to ne samo to pitanje nego i brojna druga zastupnička pitanja na koja još uvijek ministre čekam odgovor, a onda ćete se pitati zašto vam građani ne vjeruju. S kojim ciljem su se ti podaci do sada skrivali od saborskih zastupnika i hrvatske javnosti? Ne mogu vas ne pitati što nam još skrivate? I hoćete li sada kada ste konačno javno objavili ove podatke prilagoditi svoje preporuke i prestati vršiti pritisak barem na preboljele da se cijepe? I da ministre još uvijek čekamo i podatak koliko je osoba koje su reinficirane trebalo hospitalizaciju i koliko ih je preminulo. Zašto te podatke nemamo? Tražimo od vas da uvažite ovo pitanje koje se tiče gotovo pola milijuna naših građana koji su već preboljeli ovu bolest, a blizu 200.000 je onih kojima je istekla ili će isteći mogućnost Covid potvrde i njezinog korištenja već sada. U ovoj krizi koja je ozbiljna i zdravstvenom sustavu koji je trenutno pred velikim pritiskom treba doista testirati sve i to besplatno i po mogućnosti neinvazivno. Molimo vas da se vodite razumom i činjenicama, a ne neskrivenim političkim agendama barem ako vam je doista cilj da iz ove krize izađemo sa što većim brojem živih. Druga stvar na koju ću se osvrnuti je kako ideja Covid potvrda propala i prije nego što je uvedena. Držala sam predavanje neki dan svojim studentima i odmah sam im rekla kolegice i kolege, ne znam hoćemo li se vidjeti za tjedan dana jer je ključno pitanje Covid potvrda koje pokazuje neprilagodbu sustava na mogućnost njihove uporabe što sa studentima. Ako ćemo činiti ono što je trenutno najavljeno da ćemo mi profesori se moći besplatno testirati o trošku poslodavca, a studenti koji bi trebali biti privilegirani koji su u nezavidnoj financijskoj situaciji neće imati to isto pravo, pa kako ih možemo na taj način diskriminirati. S druge strane, ako ćemo njima platiti testiranje kako ćemo im omogućiti tko će se pobrinuti za to da im se ti novci i putem čega refundiraju i hoćemo li time u nezavidan položaj staviti druge građane RH npr. zašto bi necijepljeni 21-godišnji ugostitelj ili nezaposleni građanin RH koji živi na rubu siromaštva, a dobio je previsok račun za struju ne mogao ući u HEP jer si ne može priuštiti testiranje, a jedan student će imati pristup svemu jer mu je to država platila. Ni jedno rješenje nije dobro jer će svakako nekoga diskriminirati. I što se dogodilo već sada? Evo kako su to fakulteti riješili. Javili su nam se studenti veterine. Njima je rečeno da nastava od 15.-tog ide s Covid potvrdama, fakultet im nije izašao u susret s plaćanjem, 57% tek nešto više od polovice je cijepljeno. To im je javljeno 6 dana prije, dakle ostalima se uskraćuje pravo na školovanje na fakultetima koje su platili i nemaju mogućnost praćenja on-line nastave. Što je učinio moj Filozofski fakultet? Najavili su im obavezne kontrole, a nisu dostavili parametre za ponašanje. Da ne bi u neugodnu situaciju došli svi studenti i zaposleni mi već sada idemo on-line slijedeća 2 tjedna. Budući da će nam reakreditacija pitanje je koga ili čega će se moći reakreditirati, možda naša računala. Ovo nije pitanje tek prava studenata u odnosu na prava svih ostalih građana odnosno diskriminacija koja nam prijeti zbog parcijalnog uvođenja Covid potvrda, kršenja Članka 14. Ustava koji kaže da su svi pred zakonom jednaki. Ovo se tiče svih građana jer pravi problem na koji nam ukazuje je da sustav nije bio pripremljen, a trebao je biti, da se mjere uvode stihijski i parcijalno dakle da nas neće spasiti, da se podaci taje kada govorimo o preboljelima i da se ponovo kada govorimo o tim preboljelima preporuke ne donose u odnosu na činjenice nego očito u odnosu na nečije političke interese.

Nije ovdje samo problem nas zastupnika koji ovdje sjedimo, ovdje u Hrvatskom saboru radi veliki broj službenika koji neki od vas iako vas uljudno pozdrave na hodniku niti ne primjećujete, a oni osiguravaju to da mi ovdje nesmetano radimo da nam je sve na izvolte i da sve u Hrvatskom saboru funkcionira kako treba funkcionirati.

Što bi se dogodilo da ti ljudi sutra kažu nećemo doći više na posao? Hrvatska bi bila paralizirana. Zar ćemo mi dozvoliti da se u Hrvatskoj na ovakav način, umjesto da se koriste znanstvena objašnjenja, da se podastru dokazi i pozitivni i negativni o djelovanju i pandemije i cjepiva, a ne ovakvi kontradiktorni koji se dešavaju svakodnevno zašto ćemo mi na ovaj način prisiljavati ljude da zbog zaštite svoje egzistencije, zbog ovih malih plaća koji sada dolaze pristaju na ono na što im se na silu tjera. Ja sam od onih koji se ne žele cijepiti, pa ako treba i potpisat ću to da ne želim respirator, ali netko mi je rekao ovdje, ali šta ćete vi onda zauzeti nekome mjesto u bolnici. Barem 25 godina nisam bio dana u bolnici, pa zar ti ljudi koji su plaćali mirovinsko i zdravstveno svoj cijeli život nemaju pravo na mjesto u bolnici ako se nisu cijepili. Ljudi krši se Ustav, zaboravljate ono što piše u Ustavu RH. U što se mi pretvaramo? Ja znam da nas mnogi proglašavaju antivakserima pa evo i kolega je danas rekao da oni koji su antivakseri, samo znate ja nisam antivakser ja ne govorim nikom nemoj se cijepiti, da su oni vizionari. No, vrijeme će pokazati što su i kako su i zbog čega su nešto pričali. Ja sam tu voljan staviti i tu svoju egzistencijalnu stranu na raspolaganje i jednostavno ne želim iz nekog svog inata pristati na ovu prisilu koja se nama u Hrvatskoj nameće. Mnogi ljudi se spontano okupljaju ovih dana, nema odgovora na njihova pitanja. Mnogi znanstvenici bojažljivo govore o problemima ove pandemije i svega što se dešava. Danas mi je kolega poslao objavu 2 puta se cijepio Pfeizerom, vozač je u Njemačkoj kamiona jer je morao otići trbuhom za kruhom, danas ima pozitivan test. Znači on ipak ide u izolaciju iako se 2 puta cijepio. Koliko puta? 100 puta. Zar mislite vi koji ste se cijepili toliko puta da neće biti još? Da ćete biti pošteđeni svega toga? Žao mi je što se dijelimo unatoč svih podjela koje Hrvati imaju i koji su nas doveli tu gdje su nas doveli nakon 30 godina države da tonemo i da smo zadnji gospodarski subjekt u Europi, dijelimo se još i po ovome. Pa zar ljudi koji su druge vjere su različiti od nas? Zar su oni koji su doživjeli nekakav defekt u svom životu ili su se tako rodili su drugačiji od nas? Zar su oni koji se nisu cijepili drugačiji od vas koji se jeste? Nisu gospodo, prihvatite ih kao takve, poštujte njihova prava jer oni nikoga ne ugrožavaju. Zar on kao takav ne ugrožava ako nije na vrijeme otišao na testiranje razmislite o tome, hvala. Gospođo Kekin, možete širit ruke koliko god hoćete, ovo je moje mišljenje. Možete vi mislit da sam ja budala, da sam glup i gluplji kako je vaša kolegica napisala u komentaru, ali doći će dan kad ćemo razgovarat, pa ćete shvatit neke stvari.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege. Jučer još jedan rekordni dan 7315 novo zaraženih. Nije vrijeme za politiku nezamjeranja, za politikanstvo, za populizam, ni za poziv na bunt i otpor već za slušanje struke i znanstvenika. Kao liječnica zadovoljna sam što se sve više naših sugrađana odlučuje na cijepljenje ovih dana. Žao mi je što nas nije više cijepljenih jer zasigurno ne bi bilo ovako puno zaraženih. No nije sva krivica na građanima, stožer i vlada već duže vrijeme rade greške o kojima smo mnogi više puta govorili, dvostruka mjerila, nekonzistentne odluke u službi politike, zbunjivanje građana, nedostatna kampanja za cijepljenje i nedovoljno pojašnjenje potrebe pridržavanja i kontrole epidemioloških mjera. S nedavno najavljenim dodatnim mjerama i pripremom za dodatna testiranja i provjeru covid potvrda se kasni. Pogledajte kako je u drugim zemljama. Za sve one koji mašu tezom da se i cijepljeni i necijepljeni mogu zaraziti, pa ih treba jednako testirati, krivo postavljate stvari. Evo praktičan primjer ako je u prostoriji 10-ero cijepljenih, 11. i 12. koji nisu cijepljeni, tko će se prije zaraziti od tog 11. koji ima korona virus, onaj 12. necijepljeni ili ovih 10 cijepljenih? Tko ima šansu razviti lošiju kliničku sliku, onih 10 cijepljenih ili ovo dvoje necijepljenih? Koga treba prije i više testirati necijepljenog ili cijepljenog? Naravno da i cijepljenom i preboljelom kojem je prošlo više od 6 mjeseci imunitet pada i raste rizik da se zaraze zato i treba booster doza odnosno cjepivo nakon preboljenja. Testiranje svih je neizvedivo i preskupo i za bogatije države od nas, a struka jasno kaže cijepljeni imaju 10 puta manju šansu da se zaraze, a ako se zaraze manja je šansa da će razviti tešku kliničku sliku, završiti na respiratoru ili umrijeti. Sada cijepljeni će steći imunitet za nekih 5-6 tjedana. Ako želimo već sada smanjiti smrtnost krivulje zaraženih treba znatno pooštriti mjere osobito u svim zatvorenim prostorima opet kaže struka. Stoga treba i dalje motivirati građane na cijepljenje, ali i strogo pridržavanje epidemioloških mjera, testiranje u prvom redu za one koji nisu cijepljeni. Vi koji se bunite protiv maski, da li ste pitali zdravstvene djelatnike kako je njima svaki dan i uz masku, i u skafanderu po 24 sata u dežurstvima i onda je problem staviti masku kad dolazite u kontakt sa drugim ljudima.

se navodi da ministarstvo u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima uređuje politiku sigurnosti hrane i izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, a državni inspektorat na temelju procjene rizika zapravo planira monitoring uzimajući u obzir smjernice ministarstva. I sad nas interesira koliko mi zapravo imamo sanitarnih inspektora i veterinarskih inspektora koji provode inspekcije, inspekcije vezane uz ovaj zakon, koliko su nadzora proveli u zadnjih godinu dana i izdali kazni i o kojim se aditivima radilo? Također ne znamo koliko ima laboratorija u RH za analize, a koliko se šalje u laboratorije van RH? Onda u čl. 10. postojećeg zakona stoji da nakon provedenih analiza troškove provedenih analiza snosi državni inspektorat osim u slučaju da se analizom dokaže da je uzorak nesukladan u kojem slučaju troškove snosi stranka. E sad pitanje, da li se na neki način možda štedi s brojem analiza i koliko se u godini dana utroši novaca jer sam gledala prijedlog polugodišnjeg izvještaja i prijedlog Državnog proračuna RH za 2022., '23. i '24. i tu se vidi da je ukupno za cijeli državni inspektorat plan 2021. bio 354 milijuna kuna, za 2022. 431 milijun, za 2023. 444 milijuna, a za 2024. 425 milijuna, koliko od toga ide upravo za inspekcije vezane uz ovaj nadzor, uz ovaj zakon? Onda odgovor na e-savjetovanju je bio da se trenutno na razini EU u procesu izrade jedinstvene metodologije za prikupljanje informacija o prehrambenom unosu aditiva i aroma u svim državama članica koje će služiti za procjenu rizika povezani s konzumacijom pojedinih aditiva i aroma i to nam je objašnjeno na odboru da eto registar postoji, ali se stalno nadograđuje. Ali opet naglašavamo da smo mi ovaj registar koji smo uveli u zakon 2013. trebali i oformiti. Nadalje, što se tiče edukacije građana i kontrolama o sigurnosti hrane to ću zapravo malo više govoriti u pojedinačnoj raspravi.

Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice, kolege zastupnici, evo pred nama je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima koji kao i puno dosadašnjih zakona zapravo predstavljena, predstavlja jedno usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Postojećim Zakonom o prehrambenim aditivima, aroma i prehrambenim enzimima utvrđuje se, utvrđuju se nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole, načini postupanja te izvještavanje nadležnih tijela i Europske komisije kao i obveze službenih laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa EU kojima je uređeno područje prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima. Navedeni zakon noveliran je 2018. godine upravo radi provedbe mjere sadržane u Nacionalnom programu reformi za 2018. godinu, a u vezi s jačanjem konkurentnosti gospodarstva i unapređenja poslovnog okruženja odnosno provedbe mjere objedinjavanja gospodarskih inspekcija u novoosnovanom državnom inspektoratu. Tema ovog zakona odnosno prijedloga zakona kako smo spomenuli su prehrambeni aditivi, prehrambeni enzimi te arome koje se dodaju u prehranu. Arome koje dodajemo u prehranu mogu mijenjati okuse odnosno mirise same hrane. Prehrambeni enzimi su proteini dobiveni ekstrakcijom iz biljaka ili životinja ili fermentacijom iz mikroorganizama koji mogu katalizirati specifičnu biokemijsku reakciju. Oni se koriste u tehnološke svrhe u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi širokog spektra hrane. Uglavnom se koriste u pekarskoj industriji, za proizvodnju voćnih sokova, vina, piva, kao i za proizvodnju sira. Što su to prehrambeni aditivi? Prehrambeni aditivi su tvari koje dodajemo namirnicama tijekom proizvodnje, transporta, oblikovanja, prerade i čuvanja hrane. Oni se dijele na bojila, konzervanse, antioksidanse, regulatore kiselosti, zgušnjivače, stabilizatore, emulgatore, regulatore pH sredstva protiv zgrušavanja, pojačivače okusa, antibiotike i dodatne kemikalije. Bojila se dodaju da nadomjeste prirodnu boju namirnica, konzervansi sprječavaju razoružavanje mikroorganizama, antioksidansi sprječavaju oksidirajuće procese, emulgatori se koriste za stabilizaciju mješavine dok se stabilizatori koriste za stabilne strukture namirnica.

Iako je većina prehrambenih aditiva sigurna neki mogu biti i toksični pa čak i kancerogeni. Štetan učinak na zdravlje se prvenstveno vidi kod djece jer je organizam djeteta osjetljiviji, a aditivi lakše mogu modelirati proces rasta i razvoja. Dnevni unosi kod djece su često puta veći od dozvoljenih upravo zbog manjeg indeksa mase jer se dnevni dozvoljeni unos računa prema tjelesnoj masi. Predloženim zakonom revidirane su prekršajne odredbe na način da su jasnije definirane. Visina novčane kazne prilagođena je težini počinjenog prekršaja, a u slučajevima određenih prekršaja koji nemaj značajan utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača smanjeni su iznosi novčanih kazni za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i za fizičku osobu obrtnika. Cilj predloženog zakona je u svakom slučaju administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata na način da se iz važećeg zakona brišu odredbe u vezi prijave prije stavljanja na tržište i uporabe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane te upis u registar enzima čime će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure. Cilj ovog zakona odnosno prijedloga ovog zakona je jasnije definirati sve prekršajne odredbe te visinu novčane kazne prilagoditi težini počinjenog prekršaja uzimajući u obzir mogući utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača. Za napomenuti je da prilikom donošenja odnosno izglasavanja ovog novog zakona da će, da nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz proračuna RH. Ono što smo mogli vidjeti provedeno je javno savjetovanje, bile su dvije primjedbe za koje sam mišljenja da je predlagatelj dao konkretne odgovore u smislu prilagođavanja i usklađenja sa aktualnim propisima i postupanjima EU.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, dakle ovim zakonom, ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Navedeno je da je cilj predloženog zakona administrativno rasterećenja gospodarskih subjekata na način da iz važećeg zakona brišu odredbe o obvezi prijave prije stavljanja na tržište, joj ja sam zaboravila skinut masku, tržište i upotreba prehrambenih enzima u proizvodnji hrane te upis u registar enzima čime će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure. Na sjednici odbora dobili smo objašnjenje da je registar postoji u EU i da RH kao članica može se služiti s njim. Ali po meni je problem što se ukida odredba analize namirnica prije ulaska na tržište. Problem nije samo u vrsti aditiva, enzima i aroma, problem je i u kumulativnom efektu, odnosno količini koju mi unesemo u organizam. Dakle, nisam sigurna da sam dobro shvatila da je taj Registar enzima koji ima EU potpuno u funkciji, rečeno nam je da se još unose podaci, ali nama je dakle važno znati da li mi to možemo koristiti i kako. A još nam je važnije znati zašto mi svoju odredbu da se prije stavljanja na tržište nekog proizvoda, napravi analiza enzima koji su tu primijenjeni i vidi se o čemu je tu riječ. Zašto mi zanemarujemo nešto tako važno, a nešto što smo dobro stavili u zakon? Mislim da je i Registar jedna nadgradnja koja bi nam dobro došla i šteta što odustajemo od toga. Znači u javnom raspravi postavljeno je pitanje zna li se koliko aditiva stvarno ima u hrani i predstavlja li to rizik od prekomjernog unosa? Tko skuplja podatke o unosu aditiva ili te brojke ostaju samo kao dokumentacija proizvođača za svrhu pregleda inspektora? Dakle, očito je velika količina korištenja različitih aditiva i mi bismo morali znati koliko se na razini godine toga potroši u RH i koje su dakle industrije najveći potrošači? Već se danas najviše raspravljalo o aditivima u pekarskim proizvodima koje su učestalo, pa mogla bi reći, preopterećeni različitim aditivima. Po meni se ovom odredbom smanjuju prava građana, odnosno potrošača i svakako bismo mogli razmisliti da li mi trebamo tu odredbu prihvatiti. Moram reći da me zapanjuje koliko je, kakav je učinak ovog Zakona kada vi od 2013. nitko nije krenuo provoditi Zakon i taj se registar nije formirao, a onda si postavljam i pitanje, šta je sa nekim drugim zakonima koje donosimo i tko to kontrolira odnosno šta se desi nakon toga što mi izglasamo neki zakon, o čemu ovisi da li će se početi primjenjivati, da li se neće početi primjenjivati? Ali, to je nešto važno i tu se svakako treba djelovati. Za mene to što Europska agencija za sigurnost hrane i proizvoda procjenjuje dakle sigurnost, daje mi dodatnu sigurnost u smislu, ipak svako toliko dobijemo informaciju da neki proizvodi nisu u skladu sa odredbama kojima bi trebali biti i povlače se sa tržišta, ali mi tu dakle kaskamo. Nikada nije inicijativa od nas i uvijek prvo se to otkrije u nekim drugim zemljama, vrlo često je to bilo sa različitim skupinama mesnih proizvoda, sladoledi ovo ljeto, ma jedan cijeli veliki spektar različitih proizvoda koji se proizvode. Gdje se rade ova istraživanja? Državni tajnik je rekao da je cijena istraživanja u laboratorijima između 300 do 3000 kuna i ako je to toliko značajno za zdravlje naših građana, onda ta cijena nije prevelika. Dapače, ta se istraživanja trebaju raditi redovno i moramo znati što unosimo, kakve namirnice unosimo u sebe.

Iz Ministarstva kažu da su sve, svi ti laboratoriji imaju akreditacije i da se možemo na njih dakle pouzdati. Tu je došlo do promjene nadležnosti, znači od sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva i veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, 1. siječnja 2019. dolazimo dakle na to da to preuzima Državni inspektorat. Danas se je potegnulo pitanje kakvi su prihodi naših državnih inspektora, a kolika je cijena ovih kazni. Dakle, mi potplaćene ljude koji nedovoljno educiramo i spremamo na posao koji radi, šaljemo da uzimaju izrazito visoke kazne. Nisu to previsoke kazne ako se odnose na očuvanje ljudskog zdravlja, nema te visoke kazne, kada vaše dijete uzme u pekari neki proizvod koji ne smije konzumirati, dakle nijedna cijena takve kazne ne, po meni nije previsoka. Dakle već smo 100 puta naglasili gdje imamo najviše znači, gdje se najviše enzimi koriste u proizvodnji, a to je u proizvodnji voćnih sokova, vina, piva, kao i za proizvodnju sira. E sad, dakle to su proizvodnji koje vrlo, vrlo često konzumiramo, djeca osobito dakle voćne sokove, isto tako i sir i naravno, aditivi su problem najveći u pekarskim proizvodima. Dakle, EU odnosno Europska agencija za sigurnost hrane, ona je nadležno tijelo za provedbu zajedničkih postupaka odobrenja aditiva i kažem, to je dobro i tu se osjećam puno sigurnije.

To se također treba dakle na, usuglasiti odnosno to mora biti dakle identično. Mi iz Kluba Socijaldemokrata na odboru smo glasali suzdržano.

Budući da nam je posao takav da se oglašavamo o mnogim temama jer ovdje donosimo zakone koji su presudni za živote svih naših građana, a to su ne samo naši građani nego i oni koji obavljaju različite djelatnosti često nas u medijima znaju pitati koja su područja naših interesa. Dakle, na to bih pitanje odgovorila pa recimo ovaj zakon. Ovo je baš zakon i uopće pitanje prehrane potrošača pa ovdje sada i aditiva jedan je od mojih interesa za koje smatram da im svi trebaju posvetiti pažnju jer se tiče svih naših građana. A pitanje proizvodnje hrane i pitanje sigurnosti hrane ključno pitanje koje će skraćeno i jednostavno rečeno uvjetovati naše preživljavanje. Objasnila sam u raspravi u ime kluba razloge zbog kojih ovakve izmjene ne možemo podržati. Osnovni razlog svakako odnosi se na razdoblje pandemije i upitnost kontrola koje su bile provođene na ispravni način za vrijeme pandemije. Baš ono što i pokazuje slučaj u Hrvatskoj kada je otkriven veliki broj nedozvoljenih aditiva u različitim sladoledima. Dakle, prije nego što su pušteni na tržište nije kontrola očito bila na zadovoljavajućoj razini. U tom smislu visoke kazne ne znače da ćete vi nekoga visoko kazniti doista nego znači da ćete ga upozoriti da ne čini prekršaje. A ukoliko su se te kazne često ponavljale pa su zbog toga bile previsoke za one koji su ih morali plaćati onda su opet bile opravdane jer očito postoji problem koji zakon prepoznaje, nešto što zakon zabranjuje, a što netko krši. Mislim da je logika ovdje jasna. Dakle, sada ću malo produbiti ovu priču o aditivima da pokažem zašto je važno biti oprezan. Dakle, Ivana Vinković Vrček i Dada Lerotić hrvatske znanstvenice koje su pisale knjigu upravo o E brojevima su upozoravale koliko je bio turbulentan i težak način informiranja hrvatskih građana o aditivima. I ne samo informiranja građana kao takvih, a ovdje sam vam već rekla na temelju istraživanja jednog diplomskog rada da bez obzira koliko danas građani jesu informirani o aditivima i dalje ne obraćaju dovoljnu pažnju na njih odnosno ne utječu na to hoće li oni neki proizvod kupiti. Dakle, recimo ona daje konkretan primjer našeg najpoznatijeg proizvođača slatkiša gdje su je otvoreno napadali da širi paniku. Dakle, govorim ovdje o iskustvu hrvatske znanstvenice koji je objavljen u jednom novinskom intervjuu. Štoviše rekli su joj da će učiniti sve da njezina znanstvena karijera prestane ako nastavi širiti te informacije dok ih je ona upitala ali zašto tako prema meni reagirate, zašto ne dozvolite da vam pomognem. Primjerice, zanimljiv marketinški trik bio bi da umjesto umjetnim azo bojilom bojite vaše bombone da ih bojite aditivom E101 koji je zapravo vitamin B2. I oni na to nisu reagirali, a kasnije je pronašla te iste bombone koji su bili u novom ruhu i na njima je pisalo bez umjetnih bojila obogaćeno vitaminima. Znači nije uopće lako otvarati pitanja aditiva čak i ako ste unutar stručne znanstvene zajednice možete biti itekako napadani ukoliko to ne ide na korist proizvođačima, a njima je uvijek nezgodno kada moraju nešto mijenjati u načinu proizvodnje. Upravo zbog toga mi moramo biti osobito oprezni kada donosimo zakone koji će regulirati uporabu tih istih aditiva. Problem kruha i pekarskih proizvoda na koje se najviše odnosi ovo o čemu smo razgovarali, ovaj drugi dio o enzimima doista je u Hrvatskoj otvoreno javnozdravstveno pitanje. I s obzirom da je to proizvod koji nam je očito najdraži baš pitanje aditiva u njemu treba posebno otvoriti. Ovdje sam i navela konkretni primjer nutricionistice koja vam govori o 43 umjesto 4 uobičajena sastojka u jednom kruhu, pa se postavlja pitanje je li to kruh uopće. Ali što je zapravo cilj tih aditiva? I tu dolazimo do pravog problema. Da citiram navedenu nutricionistkinju da ne mislite da govorim neutemeljeno. Pojačivači okusa ometaju da budemo umjereni u primjeni količine upravo zbog toga što su svojom kemijskom građom takvi da se oštro zabadaju u naše okusne pupoljke i stimuliraju dijelove mozga za ugodu. To je jedan neprirodni način kako odabir količine ne uvjetujemo sami nego nas aditivi tjeraju na još pa su oni ti [[Upadica: Hvala.]] koji uvjetuju količinu, a onda nas eto i prema pretilosti i svim ostalim javnozdravstvenim problemima. Kolegice Selak Raspudić, dakle čim je u jednom zakonu već u samom nazivu nešto vezano uz prehranu i prehrambeno, a onda imamo, ovo je relativno jednostavna izmjena ali otvara niz problema. I pogotovo ako ne dobijemo odgovore na pitanja koja jesu. Dakle, te bi odgovore trebali dobiti u obrazloženju. Možda ste vi, možda je vama, meni nije jasno zašto mi ako od 2013. imamo obvezu donošenja nekakvog, jednog pravilnika i nešto regulirati i sad u 2021. se vrlo olako toga rješavamo. Pa propisi koje smo dužni poštivati, s kojim se usklađujemo direktive EU govore o minimumu, ne govori o tome da možemo biti korak dalje. I ministarstvo odnosno državni tajnik olako prelazi preko toga.

Slažem se da je to dobro pitanje kolegice Mrak-Taritaš. Znate ono kako se uvijek šokiramo kako prekasno uvodimo sustave kontrole i to nam je uobičajeno u našim hrvatskim zakonima. I onda jednom čitate naš zakon, sustav kontrole nije možda najispravnija formulacija za registar enzima, ali se ne može poreći da je to nešto što omogućuje transparentnije poznavanje toga koliko uopće i kakvih enzima ima na našem tržištu hrane. I sad odjednom imamo tu situaciju i čitamo u našem zakonu, a mi smo zaključili da nam ovo ipak ne treba, to je previše, pa ćemo mi to maknuti. Tko s time može biti zadovoljan? Je li s time da ja potrošim velik dio vremena i energije da istražim kakvo je trenutno izvješće o aditivima u prehrani u RH upravo zbog ovog slučaja sa sladoledima i svime ostalime, otvorim stranicu sanitarne inspekcije na državnom inspektoratu i pronađem 750 puta 500 prostor za fotografiju koji je prazan, a ostali sadržaj naravno ne Poštovana kolegice, ovo što ste govorili me baš podsjetilo na situaciju da mi nešto kao oporba predložimo, a onda vladajući to odbiju zato što je to naše jel, pa onda u nekom svom obliku prihvate. Kako educirati građane da vode računa o aditivima i da provjeravaju sastojke u namirnicama kad smo zapravo u jednom vremenu s jedne strane konzumerizma, pa light proizvodi, s druge strane smo zapravo većina građana su u ekonomsko lošoj situaciji, pa se kupuje jeftino i uopće im na kraju pameti zapravo nije da provjeravaju otkud ta namirnica dolazi, koji su sastojci, jel E ovaj E onaj, znači kako tu nekakav balans postići?

Da, riječ je o prerađenoj hrani, što je hrana prerađenija to je u njoj više aditiva, a mi smo svi ovdje upravo zbog brzog i konzumerističkog stila život ovisni o toj prerađenoj hrani. A ovo što sam vam zadnje rekla prije završetka razgovora, ta porazna činjenica da nas prerađena hrana tjera da konzumiramo još prerađene hrane jer je na takav način dizajniran njezin okus, pa jedemo više nego što bi trebali, pa imamo ostale zdravstvene probleme, nešto nad čime bi se svi trebali zabrinuti. Na koji način pomoći je teško pitanje jer nama je u provom redu problem cijena, a tek onda dolazimo do sigurnosti hrane. Međutim, vrijedi spomenuti da mi u svemu tome što se tiče kontrole hrane i zdrave i kvalitetne hrane kaskamo za EU. Recimo, tamo je već dugi niz godina prisutno u svim supermarketima oni odjeli sa eko hranom, s hranom bez aditiva i kvalitetnijom hranom dok je to kod nas još nešto čudno, neobično i što morate tražit da bi do toga došli na policama.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo kako sam najavila nešto malo više riječi o edukaciji građana i o načinima provođenja kontrole sigurnosti onoga što jedemo. Dakle, aditivi u hrani, pojednostavljena definicija kaže da su to tvari određenog kemijskog sastava koji se dodaju hrani u procesu tehnološke proizvodnje i obrade, a s ciljem očuvanja osnovnih sredstava okusa, mirisa i same konzistencije. Nisu naravno svi aditivi štetni, većina nije, postoje i aditivi tzv. prirodnog porijekla, prirodne boje, vitamini, vlakna, enzimi itd. i zapravo poznajemo više od 3500 spojeva koji se koriste u industriji kao aditivi. Međutim, treba točno onda znati i prepoznati koji su aditivi štetni, koji su prirodnog porijekla i koji nam zapravo neće napraviti nekakvu zdravstvenu ugrozu. Bilo bi najidealnije boriti se protiv tih štetnih aditiva tako da provjeravamo popis sastojaka u namirnicama koje kupujemo i onda ih uspoređujemo sa listom aditiva. E sad tko to radi, tko uopće ima vremena, kako sam rekla i u replici, živimo u brzim vremenima, ljudi gledaju samo da bude, većina jel, da bude ovaj što jeftinija namirnica, neki misle da light proizvodi su jako zdravi, a u stvari light proizvoda nema bez sladila, bez emulgatora, nema gotovih jela bez pojačivača okusa itd., što god neki mislili kako su to jako zdrave namirnice. I sad bi trebalo voditi računa o svim tim E brojevima, kako se označavaju ovi brojni aditivi, svi se ti aditivi dijele u nekoliko skupina i koji se znači označavaju po nekakvim kategorijama sa tim E brojevima. Aditivi nam definitivno omogućuju danas vrlo visoku sigurnost proizvoda u tehnološkom smislu, ali kako sam rekla znači neki mogu naštetiti i čovjekovom zdravlju i zato treba naše građane informirati o tome koja lista postoji i koji zapravo aditivi jesu na toj listi. I sad kad ukucate u Google pojavi vam se niz tih E označivača i crvenom bojom su označeni oni koje bi trebalo zapravo izbjegavati. Ali kažem, sad kako educirati građane da vode računa o tome, evo naišla sam na jedan naslov „Edukacija građana“, kaže ovo bi svi trebali zalijepiti na frižider, znači upute kako čitati etikete s E brojevima, dakle detaljan vodič kroz najopasnije aditive u hrani, mnogi su od njih kancerogeni. Idemo dalje s još jednim problemom. Istraživanja su pokazala da upravo hrana koja se označava kao organska, bio zdrava hrana je zapravo najčešće na meti onih koji varaju s hranom. Najčešće su tu razlozi ekonomske prirode jer onaj koji vara s hranom, odluči varati s hranom, plasira namirnicu i označi ju kao bio, kao zdravu, kao organsku i onda ju zapravo naplati daleko više nego neku voćku koja je tretirana više puta i više puta je špricana i onda zapravo misleći da kupujemo zdravu hranu zapravo smo onda duplo prevareni. Idemo nekoliko riječi o tome tko vrši kontrolu i tko snosi odgovornost. E sad odgovor na to pitanje ovisi koga pitate. Kontrole u malobrojnim maloprodajnim trgovinama ovisno o podjeli nadležnosti provode veterinarski, sanitarni, poljoprivredni inspektori državnog inspektorata. I sad ta nadležna tijela uzorke hrane uzimaju u skladu s nacionalnim planovima monitoringa hrane, oni kontroliraju rad subjekata u poslovanju s hranom odnosno vjerodostojnost prikazanih nalaza, analiza proizvoda i onda dodatno kontroliraju sigurnost hrane. I sad ako se u bilo kojoj fazi proizvodnje ili prodaje hrane utvrdi neka neispravnost putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinju RASFF nastoji se, RASFF je kratica, nastoje se poduzeti mjere kojima bi se zaštitio potrošač i onda to zapravo u praksi znači da se takva cijela serija proizvoda iz trgovina povlači. Znači u obzir se ne uzimaju samo mogući izravni učinci hrane na zdravlje ljudi već se na neki način treba voditi računa i o mogućem utjecaju na buduće generacije, na životinje i na okoliš. Nekakav najvaljaniji odgovor tko je odgovoran bi bio da zapravo svi redom u proizvodno proizvodnom lancu i naravno i resorna tijela koja trebaju vršiti inspekcije. EU nastoji strožim regulativama smanjiti broj proizvođača kojima se isplati varati, ali je naravno pitanje da li je to dovoljno i da li ovakvo smanjenje kazni je ispravna put.

Poštovana kolegice evo vi ste danas više puta, kao i više kolega spomenuli upravo sve učestalije povlačenje prehrambenih proizvoda sa polica naših trgovina. Ja vjerujem da se i vi i ja slažemo da se ne radi samo o sve većem prisustvu nekakve sumnjive, nekvalitetne hrane nego da se radi upravo o ovome što ste na kraju svoje rasprave spomenuli, da se radi i o sve strožoj i o sve učestalijoj primjeni regulativa da ipak i kroz sustav i našeg redovnog ili izvanrednog inspekcijskog nadzora, da kroz sustav Europske agencije za sigurnost hrane odnosno sustav za brzo uzbunjivanje vezano uz hranu odnosno životinju hranu da su ovo ipak i rezultati da uz sve sumnjiviju i lošiju da kažem tako hranu, da je ipak i sustav nadzora sve kvalitetniji i sve bolji. Pa da slažemo se naravno, sustav nadzora je onaj koji mora vršiti nadzor sveobuhvatno, pogotovo onaj kak sam rekla koji su recidivisti u kršenju zakona. Naravno da je tu i važnost samih potrošača, da budu što educiraniji, da što više prate ove etikete na samim namirnicama odnosno proizvodima i da prijavljuju takve stvari. Ja sam evo recimo na odboru evo pitala, kako to da ovo što smo svjedočili zadnjih mjeseci da je ispalo da su više neke druge zemlje ukazale na to da treba povući namirnice iz Hrvatske nego sama tijela u Hrvatskoj. Pa onda je bio odgovor upravo u ovom sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i ove povezanosti Agencije za ispravnost hrane, da onda tko prvi uhvati jel, taj onda zapravo i obavješćuje u cijeloj EU. Tako da je dobro da postoji ta povezanost, ali kažem sve institucije moraju odraditi svoje i naravno biti, potrošači moraju biti educirani. U pripremi za ovu temu već sam se požalila da nisam uspjela naći izvješće sanitarne inspekcije sada kada je pod državnim inspektoratom, a u ovom izvješću državnog inspektorata bar za 2019. ne možete saznati baš ništa. Međutim, pronašla sam jedno drugo izvješće iz 2017., da ne kažem iskopala što je možda prigodniji termin kada se radi uopće pristupu informacijama državnih institucija i što nas sve treba zabrinuti, a to je Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije za 2017. dok je još bila pod ministarstvom tada zdravlja. I ono navodi da su uzorkovane slijedeće kategorije hrane, 20 energetska pića, konditorski proizvodi 20, ukrasi, desertni preljevi 8. I sad dalje da ne nabrajam, uglavnom tamo nisu pronašli ništa sporno. I sad imate 2017. gdje u tim uzorcima, ne znam po kojem kriteriju su birali jel to dovoljno, nije bilo ništa sporno i imate 2021. pa barem smo po medijima čitali sladoled za sladoledom. Trenutno smo u Covid krizi, mislite li da je to povezano ili što drugo možemo iz navedene razlike naučiti? Pa ovako slažem se s tim da je zapravo dostupnost podacima odnosno dostupnost podataka vrlo minorna i to sam ja i u raspravi i u ime kluba govorila o tome da bi mi zapravo htjeli vidjeti i čuti kakvi su nalazi inspekcija, koliko je bilo neispravnosti, kolike su kazne bile, koliko je još postupaka u trajanju. Tako da se slažem da tu institucije kiksaju. 2017. ne, mogu možda kao jedan djelić nekakvog objašnjenja ponuditi da je ova nova uredba zapravo stupila na snagu 2017. pa evo nada nam je da se kroz ove godine sve više država EU pridružuje ovim novim uredbama. Evo, mi smo se sad odlučili 2021. jel te uredbe uzeti pod nekakve promjene zakona, ali odgovor i ono što sam i kolegi rekla, znači ispalo je zaista loše u medijima da nam druge države sugeriraju da je nešto neispravno i stvarno je bilo zadnjih mjeseci pogotovo kroz ljeto poplava informacija o tome što ne, nije ispravno. Ali vjerujem da je to s jedne strane veći nadzor institucija, s druge strane možda i svjesnost potrošača. Kolegice Marić, dakle mi imamo danas 2 teme do sad. I jedna i druga tema su otvorile isto nekako raspravu o edukaciji i raspravu o ulozi i značaju inspekcije. Dakle, ta edukacija koja je važna za naše građane jer svaki put reagiramo kad vidimo neke natpise u medijima, sa polica se miče sladoled, sa polica se miču određeni proizvodi, zaista su, naši su sugrađani i mi svi zajedno premalo educirani. Ja tu moram priznati, povezujem ulogu države, dakle inspekcija koja je Državni inspektorat i njihovu ulogu u edukaciji građana. Oni bi puno više i puno afirmativnije trebali, to bi trebala biti njihova zadaća. Nije njihova zadaća samo ići okolo i biti zločesti i kažnjavati nego i ta edukacija, pa me malo zanima vaš stav vezano uz to. Da, edukacija je zaista važna. Naravno da je važno u cijeloj priči i preventiva, da uopće od proizvođača ne dođe u ovom distribucijskom lancu, do situacije da potrošač bude u opasnosti, da ima ili proizvod koji mu može naštetiti za zdravlje, ako je hrana u pitanju ili nekakvi tehnički proizvodi, uređaji, itd. Edukacija svakako i tu se slažem, naravno da država ima tu veliku ulogu, još uvijek je premalo edukacije i naših građana i premalo edukacije i institucija, pa u krajnjoj liniji, mislim da ste vi govorili i o edukaciji i inspektora i ljudi koji rade u različitim ovim razinama distribucijskog lanca.

Ne razlikuju što znači najbolje upotrebljivo do [[Upadica: Hvala.]] ili upotrijebiti do. Kolegice, evo ja ću vas još jednom samo zamoliti da nam ponovite, gdje ste našli taj vodič kojeg bismo trebali držati na frižideru, to je važno da naglasimo da ljudi to imaju, a drugu stvar koju bi pitala, možda ste promatrali, spominjana je danas više puta cijena proizvoda i kako naši građani kupuju isključivo po cijeni zbog vrlo teške situacije kod nas.

Da li ste slučajno negdje zamijetili tako nešto? Pa evo, ja sam se između ostalog pripremala i za tu raspravu pa sam ukucala edukacija građana sigurnost hrane i onda vam evo, izleti nekoliko članaka i onda kaže ovo bi svi trebali zalijepiti za frižider, pa onda govoreći o E-brojevima, najbolje izbjegavati sljedeće, pa onda imate tu cijeli niz brojeva koji su navedeni, pa onda neki su označeni crvenim, dakle te potpuno treba izbjegavati. Evo, rečeno je već prije, spomenula sam, dakle i light proizvodi i konzervirana hrana, pa to je sve puno aditiva. Pitanje sad koji od ovih brojeva koji su na toj etiketi, je li, na proizvodu, spada u one štetnije. Znači sad neki prosječni kupac koji dođe u dućan i vidi, ne znam, na proizvodu 10 slova E, pa on to ne može znati. E sad, da li nositi u džepu taj popis E slova, s jedne strane možda barem na one najčešće ga upozoriti, koji su zaista crvenim slovima označeni, to se lako, velim, zgugla, a s druge strane, ono što stalno govorimo, a to je nadzor inspekcija i zapravo preventiva [[Upadica: Hvala.]] da

Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Danas obilježavamo sv. Martina, zaštitnika Francuske, ali i nekih hrvatskih gradova poput Belog Manastira, Dugog Sela, to je zaštitnik vinara, vinogradara, ali i osoba koje su se izliječile i riješile problema ovisnosti. Nezamisliva su alkoholna pića bez aditiva, enzima i aroma pa koristim prigodu da pozovem one koji će večeras slaviti Martinje, da već, ako konzumiraju alkoholna pića, da ne sjedaju za volan jer će tako zaštiti sebe i druge. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima noveliran je posljednji put 2018. g. i kroz cijeli tekst Zakona proteže se Uredba 2017/625 EU Parlamenta koja se tiče službenih kontrola koja se u ovom Zakonu, koje se jako puno spominju. Vrlo su važne i uredbe, 3 uredne o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima iz 2008. koje su inkorporirane u ovaj Zakon. Uredba o prehrambenim aditivima ima 336 stranica, posljednji put je dopunjavana 2017. g. i taj opseg govori o tome koliko je ovo područje precizno danas i o kojem se raspravlja s pravom i o kojem treba, kada govorimo o sigurnosti potrošača, a pretpostavlja se da su europski potrošači najzaštićeniji i najinformiraniji, koliko je važno educirati građane, dakle, kao što postoji i Američka agencija za hranu i lijekove, tako postoji i Europska agencija za sigurnost hrane koja je osnovana 2002. g. u Parmi i koja pruža znanstvene savjete, informira o postojim i novim rizicima koji su povezani sa prehrambenim lancem. Prehrambeni aditivi, čuli smo da su to tvari koje dodajemo namirnicama tijekom proizvodnje, iako je većina aditiva sigurna, neki mogu biti toksični, pa čak i kancerogeni, spominjali su se i ti zdravstveni rizici, ovdje ću samo spomenuti, vezano za ADHD, premda Američka agencija za hranu i lijekove ostavlja ovo pitanje otvorenim, ipak, EU zahtijeva da bojila mogu imati određene neželjene događaje, odnosno nuspojave koje bi se mogle odražavati na aktivnost i pozornost kod djece i to se traži da se to navede. Već je danas također, bila citirana izuzetno vrijedna knjiga Dade Lerotić i Ivane Vinković Vrček što se krije iza E-brojeva koja je vrlo korisna za sve one koji žele nešto više znati o E brojevima, a pozivajući se na načelo opreza Odbor za okoliš i javno zdravstvo Europskog parlamenta je uputio kako kažu autorice na groblje prehrambenih aditiva neke od aditiva za primjenu koji mogu štetiti ljudskom zdravlju. Potrošači nažalost ne znaju što točno jedu ni kada je riječ o namirnicama koje troše svakodnevno poput kruha i peciva, a ne samo kod voćnih sladoleda. Rekao bih da u Hrvatskoj najbrže proteklih godina se otvaraju kladionice i pekarnice, recimo u Italiji vrlo rijetko možete naić na pekarnicu, što također govori o prosvjećenosti, ali ta cjenovna dostupnost je u korelaciji sa sigurnosti hrane. Uporaba aditiva je regulirana u Hrvatskoj Pravilnikom o prehrambenim aditivima, a tu je važno mjerenje tog prihvatljivo dnevnog unosa aditiva i zasigurno ću se složiti sa većinom kolegica i kolega koji su danas raspravljali da su potrebne kontrole i kada se govori o povlačenju tih proizvoda najčešće se radilo o povlačenju proizvoda koje se ne, ne mogu kupiti samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama EU. Tu naravno postoje i brojne argumentirane rasprave o tome kako se kvaliteta istog proizvoda razlikuje recimo u ovim zemljama poput Poljske i Hrvatske za razliku od zemalja poput Njemačke i Francuske, dakle tema sigurnosti hrane je tema koja je vrlo aktuelna i o kojoj vrijedi raspravljati. Poštovani kolega, pa evo višekratno spomenuto danas, a vidjeli smo i prilikom ovog materijala za današnji prijedlog zakona da su postavljene dvije primjedbe na današnju ovu temu o kojoj raspravljamo, višekratno je to spomenuto i prilikom rasprave, radi se o upitnosti nadzora primjene prehrambenih aditiva odnosno aroma, a također i upitnost treba li ili ne treba izraditi registar enzima o kojem se priča od otprilike 2004.g. Vjerujem da se slažemo u razmišljanjima, evo onako upravo kako je i predlagatelj rekao s obzirom da smo članica EU i prilagođavamo kompletno zakonodavstvo da je trenutno na razini EU u procesu izrade jedinstvene metodologije za prikupljanje informacija o prehrambenom unosu aditiva i aroma i također da europska Agencija za sigurnost hrane provodi procjenu sigurnosti prehrambenih enzima koji se upotrebljavaju u hrani, te da se nakon dovršetka [[Upadica: Hvala]] procjene svih enzima [[Upadica: Hvala lijepa]] uglavnom dat ćemo mi i sve materijale koje trebamo. Poštovani kolega Šimiću, dakle moja pretpostavka je da je taj registar enzima bio zamišljen 2013.g. Ako vidimo dakle situaciju koja je sada na snazi u EU da je aplicirano više od 300 različitih prehrambenih enzima ipak postoji razlika premda se spekulira, za sada je to razina spekulacije i o mogućim štetnostima, dakle i voda može bit otvorna samo ovisi o količini. No za sada ne postoji jedinstvena EU lista tih prehrambenih enzima i ne može ih se nikako ovaj izjednačiti sa aditivima za koje je dokazano da su neki i potencionalno kancerogeni, ali oni enzimi dakle nisu sastavni dio gotovih proizvoda, to su tvari koje se koriste u procesu proizvodnje i onda je to razlog zašto se one ne navode u deklaraciji i zašto nije nužno da se ti enzimi za sada navode u deklaraciji. Uvaženi kolega, u današnjoj raspravi govorimo o aditivima, enzimima i aromama koje se koriste u prehrambenoj industriji. Danas je nezamislivo imati na tržištu prehrambene proizvode koji nemaju E brojeve.

Poštovana kolegice Maksimčuk, većina prehrambenih aditiva je sigurna, ali nažalost neki mogu biti i toksični. Veliki broj aditiva koji se koristi u prehrambenoj industriji se koristi zato što omogućuje bržu i jeftiniju proizvodnju, a time i veći profit prehrambenoj industriji.

Poštovani kolega Ćelić, evo danas tokom dana i na početku pitanja predlagatelju i tokom rasprave pokušali ste objasniti da enzimi i aditivi nisu ista stvar i da postoje neke dvojbe da neki njih smatraju, stavljaju ih u isti koš i da bi trebalo znati koje su karakteristike jednih, a koje karakteristike drugih.

Ona je bila i u planu, tako da je i to bio po meni jedan od razloga zašto je tada spomenut registar enzima. Čak su utvrđena i kao 3 osnovna uvjeta kada određeni enzim bi trebao doći na tu listu da enzim ne predstavlja zdravstveni problem za potrošača, da postoji tehnološka potreba i da njegova uporaba ne dovodi potrošača u zabludu jel. Dakle, od 2011. do 2015. više od 300 prehrambenih enzima je aplicirano od različitih zemalja članica EU, ali za njihovu evaluaciju je potrebno višegodišnje vremensko razdoblje, tako da se nije odustalo od te liste, ali jednostavno još uvijek nije donesena. Uvaženi kolega Ćelić, vi ste dosta govorili o ovim direktnim utjecajima na zdravlje, kancerogenost određenih spojeva koja nastaje i tome kako ona šteti zdravlju, što je nešto što najčešće ljudi povezuju s E brojevima kao takvima, pa čak i neopravdano oni imaju tu jednu stigmu načelno bez obzira što nisu svi isti, a sustav se kontrolira, EU je tu dosta stroga, čak EU po kontroli hrane možda i prednjači. Međutim, ovom indirektnom utjecaju na zdravlje čini mi se da se nedovoljno govori, a to je ovo što sam pokušavala istaknut da vas pojednostavljeno aditivi tjeraju da jedete još te fine tople mekane hrane kao recimo kruh, a znamo da smo na nezavidnoj poziciji po konzumaciji kruha i da nam je debljina ozbiljan problem, još kad se uz to pridoda stil života onda vidimo da ćemo teško nać rješenje, pa kako biste to komentirali? Dakle, postoji ta crna lista aditiva koja se ne smije koristiti u hrani kao različita bojila koja su izbačena, tako je recimo amarant iz hrane izbačen 1976.g., no neke države ga još uvijek koriste kao bojilo za vino i kavijar, različiti konzervansi, vjerujem da svima nama kad dođemo u trgovinu zamiriše tirolska kobasica, al možda to kupimo jednom ili dva puta godišnje, tu bih osobito trebali biti oprezni prema djeci.

Ma evo sad ste ponovo ponovili da ne postoji lista enzima još uvijek u EU. Danas smo o tome puno raspravljali na odboru i dobili smo kontradiktorne informacije. Ali ono što bi ja vas svakako htjela pitati, znači ovdje se osim što se briše taj registar enzima, dakle obaveza prijave prije stavljanja na tržište i upotrebe prehrambenih enzima, znači to se briše, da li vi stvarno smatrate da nije dobro da mi znamo za artikl, zato sam i pitala cijenu, koje enzime je koristio prije nego što ga stavimo na tržište, ja mislim da je to odlično i da to svakako treba zadržati. Poštovana kolegice Sabljar-Dračevac, vi ste spominjali te vrste enzima koji se koriste u industriji piva, alkoholnih, bezalkoholnih pića, u industriji sira, prehrambenoj industriji, dakle to su već enzimi koji se dugi niz godina koriste i budući da nema taj jedinstveni popis liste EU, to je prepušteno zemljama članicama, dakle nacionalnom zakonodavstvu da regulira. Tu bi nekako trebalo biti više opreza prema tim nekim novim enzimima koji bi se koristili, koji nisu afirmirani u prehrambenoj industriji i koji na neki način moraju biti regulirani. Ovdje se jednostavno išlo na neko administrativno rasterećenje da se ne bi išlo u neke hiper administracije sa recimo kvascem u pekarskoj industriji koji sadrži određene enzime. Poštovani kolega, činjenica je da su aditivi svuda oko nas i zapravo ih teško možemo izbjeći, ali ono što možemo je definirati i educirati se o onima koji su najštetniji i to ih nekako pokušati i zapravo izbjeći gdje god je moguće. Kako već svi znamo oko kozmetičkih proizvoda da nam je parabenmetil i paraben baš nisu jako dobri, tako bi zapravo trebalo i educirati građane i o mononatrijevom glutminatu, o natrijevom nitritu, dakle o onim najštetnijim da izbjegavaju proizvode koji ih sadrže. Pogotovo bi to trebalo na one najranjivije, znači djeca, starije osobe, bolesniji, trudnice itd. Što mislite kada se dogodi situacija kakvu smo imali kroz ljeto, etilen oksid, pa imate zabrinute građane, tko njih treba educirati hoće li to jednoj trudnici štetiti ili ne. Poštovana kolegice Marić, premda je matični odbor naš, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku vezano za ovaj zakon on bi slobodno mogao biti i vezan i uz Ministarstvo poljoprivrede jer ne govorimo samo o zdravstvenim aspektima. Mislim da tu Hrvatska agencija za hranu ima itekako važnu ulogu. Mislim da ste vi spominjali za onaj flajer koji ima na, na internetu koji se može vidjeti o E brojevima. Jako je važna edukacija jel, znači onoga trenutka kada vi potrošača naviknete da on gleda kada ističe rok proizvodnje, isto tako da gleda gdje je proizveden taj proizvod je li to Hrvatska il je to neka druga zemlja, isto tako vezano za aditive. Mislim da se sa edukacijom građana, sa edukacijom potrošača može jako puno napraviti da se jednostavno oni kičasti proizvodi koji su sa različitim bojilima što manje koriste, ali kažem tu ćemo opet imat tu varijablu [[Upadica: Hvala]] siromaštva koja onda itekako utječe na konzumaciju takvih proizvoda. Sad će završno u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite.

Evo, čisto nekoliko završnih misli vezanih uz ove izmjene zakona. Kako je 2017. kad je EU parlament izglasao novi zakon na koji se mi zapravo sada i nadovezujemo, bilo je ovakvih izvješća. Dakle, EU komisija dobiva šire ovlasti da u slučaju kada država članica ne može garantirati sigurnost hrane proizvedene na svom teritoriju, zaustavi prodaju i transport rizične hrane iz te zemlje. Novi propisi su dobra vijest i za hrvatske građane jer će ubuduće učinkovitije sprječavati situacije kakvima smo svjedočili krajem prošle godine. Evo, tako je kazala naša najaktivnija EU parlamentarka Biljana Borzan. Mi smo sad evo, u 2021. pa smo se eto, konačno odlučili nakon 4 godine unijeti te zakonske izmjene. Također je bilo rečeno da nova regulativa o inspekcijama na europskoj razini uspostavlja jednostavan, integriran i učinkovit sustav kontrole sigurnosti hrane i strože veterinarske i fitosanitarne standarde. Također, još jedna novost je i princip vršenja inspekcija i kontrola koji se bazira na procjeni rizika. To se spominje i u ovom našem Zakonu, odnosno navodi se i plan monitoringa i prema njemu će se učestalije i temeljitije kontrolirati one proizvođače hrane koji imaju prošlost kršenja propisa, a logično bi bilo da oni koji imaju manju problematiku, manjih problema sa zakonom će biti rijeđene kontrolirani. Jer recimo, logičan je primjer ako imate 2 farme jaja, od kojih je jedna više puta bila zatvarana i sankcioniranja, a druga nikad nije imala problema, onda je manje logično da inspekcije jednako kontroliraju, nego onda u tom svom planu monitoringa treba propisati da se češće radi inspekcijski nadzor upravo onima koji su napravili više izbjegavanja propisa odnosno grešaka. Također, kazne moraju biti odvraćajuće, da se izbjegnu situacije u kojima je maksimalna zakonska kazna za prevare s hranom manja od zarade ostvarene prevarom jer bilo je slučajeva u kojima se pokvarenim trgovcima odnosno proizvođačima isplatilo varati potrošače jer je nelegalna zarada bila višestruko veća od kazni. Između ostaloga, regulativa propisuje zakonsku zaštitu za zviždače koji prijave slučajeve prijevara i povrede sigurnosti hrane. Znači to je sve bilo rečeno još tada, 2017. i sad evo mi donosimo ove zakonske izmjene gdje smo većina nas zapravo iznijeli kritike da se na neki način i neopravdano išlo na smjenjivanje određenih kazni i pitanje je koliko će to zapravo biti odvraćajuće za one koji odluče muljati zakone, odnosno naše potrošače. Također, naglašavamo da je izrazito važna edukacija svih u tom distribucijskom lancu, a pogotovo naših građana da prepoznaju aditive, odnosno dodatke, enzime u hrani, osobito aditive koji su na onoj crvenoj listi E-brojeva koji se ne preporučaju, da budu u namirnicama, odnosno koji su i štetni za zdravlje i da zapravo i sami građani budu što više educirani o samom, samim tim brojevima koji su štetni, ali i o tome kakva je ispravnost zdravstvenih namirnica. Također, jako važno da se pri pitanju tko vrši kontrolu i tko snosi odgovornost ne događa loptanje pa da svatko, ovisi koga pitate, taj kaže, nisam ja kao proizvođač nego onaj koji je trgovac, a trgovac kaže, ne, nisam ja kriv nego je kriv proizvođač.

zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević, izvolite.

Kada govorimo o prehrambenim enzimima, govorimo zapravo o proteinima koji dobiveni ekstrakcijom iz biljaka ili životinja ili fermentacijom iz mikroorganizama, a koji mogu katalizirati, što im je i osnovni zadak kao enzimima, neke specifične biokemijske reakcije. Prehrambeni enzimi koriste se u tehnološke svrhe u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi širokog spektra prehrambenih proizvoda te je njihova primjena povećana u pekarskoj industriji, voćnim sokovima, preradi vinu i pivu, kao i za proizvodnju različitih vrsta sireva. Aditivi, za razliku od enzima su djelotvorne tvari koje se dodaju u proizvodu u vrlo malim količinama, dok u prehrambenoj industriji pridonose ujednačenoj kvaliteti proizvoda i prehrambenih namirnica te omogućuju dužu trajnost prehrambenih namirnica. Prehrambeni aditivi nisu hrana već se dodaju namirnicama tijekom proizvodnje ili transporta ili oblikovanja, prerade ili čuvanja hrane. Dodavanjem aditiva u hrani postiže se ujednačenost kvalitete proizvoda, produžuje se rok trajanja hrane, tako da se sprječava zapravo njegovo kvarenje. Prehrambene navike te potrebe ljudi mijenjale su se sukladno tehnološkim i industrijskim naprecima tijekom prošlosti. Put od polja do stola u prošlosti je bio puno kraći budući da se hrana pripremala i konzumirala kod kuće, u što kraćem vremenskom periodu čime je znatno bio smanjen za rizik za zdravstvenu ispravnost hrane. U suvremenom društvu, put od polja do stola bitno se produžio te se time povećao i rizik kojim bi hrana izgubila zdravstvenu ispravnost. Upravo se korištenjem aditiva taj rizik smanjuje, a hrana zadržava zdravstvenu ispravnost uz sva svoja nutritivna svojstva. Što se tiče ovog Zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona, prvenstveno valja napomenuti da je Prijedlog zakona usaglašen sa zakonodavnim okvirom RH sa zakonodavnim okvirom EU. Zakonom o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima utvrđene su zadaće službene kontrole i način postupanja nadležnih tijela te u konačnici, način te postupanje izvještavanja nadležnih tijela i Europske komisije. Njime su dodatno propisane i obveze službenih laboratorija kao i subjekata u poslovanju s hranom koji su dužni držati se propisa EU kojima je uređeno područje prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima. Što se tiče izmjena, u ovom sad prijedlogu, u Članku 9. trenutno važećeg zakona određeno je da subjekti koji sudjeluju u postupku korištenja i primjene prehrambenih enzima imaju obvezu prijave istih prije stavljanja na tržište i upotrebe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane te da imaju obvezu upisa u registar enzima. Za podsjetiti je da je zakon donesen tadašnje 2013. godine i da od tada nije uspostavljen registar enzima, ne od prije godinu ili dvije dana. U predmetnom se radi isključivo o nacionalnoj odredbi koja nije dio regulative EU i stoga je zapravo isključen iz ovog prijedloga zakona. Jedan od ciljeva Vlade RH je i administrativno rasterećenje kao i drugi oblici rasterećenja poduzetnika i gospodarskih subjekata na tržištu rada te je upravo to i predloženo ovim zakonskim izmjenama kojima će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure i povećati fokus na gospodarske djelatnosti tih subjekata.

Ne znam i uvijek se brinem koliko uspijevamo ovakvim temama zainteresirati hrvatsku javnost, a baš su ovo teme o kojima bi svako trebao razmišljati kada uđe u bilo koju trgovinu. Je li ova govornica pravo mjesto za to, teško mi je odgovoriti ukoliko rasprava ostaje bez odjeka onda očito nije jer je problem u nama i trebamo jasnije adresirati samu situaciju. Kada govorimo o aditivima, moram priznati da duže vrijeme sustavno što znanstveno u okviru područja mojih interesa pratim problematiku eko proizvodnje i uopće hrane koja je dostupna na našem tržištu. U tom smislu izrazito sam pesimistična jer dokle god ono ekološko, ono bez aditiva sa smanjenom količinom aditiva je možda čak i preciznije se izraziti jer i ekološko ima aditive samo ne može imati sve poput umjetnih bojila, dokle god to ekološko ne bude preduvjet izlaska na tržište nego bude tek etiketa koja se može nekim konzumentima više platežne moći skuplje naplatiti mi ćemo biti u ozbiljnom problemu. I dokle god na tržištu imamo hranu koja je ja bih rekla sada već i pretjerano prerađena imat ćemo i one koji konzumiraju i ljudi će biti kažnjeni zbog svog socijalnog statusa. Mi tu nismo možda ugroženi, ako pazimo imamo mi dućane koji to dobro naplate gdje ćemo naći kvalitetniju hranu. Ja ću se uvijek zalagati za to da se paradigma okrene i da ekološko bude preduvjet izlaska na tržište, a ne da je li nešto dovoljno ekološko ili nije, ima li one aditive koji nisu baš toliko dobri ili nema odlučuje dubina našeg džepa. I to je cilj kojem vjerujem da svi moramo težiti. Što se tiče aditiva u hrani oni se prvenstveno odnose na prerađenu hranu. I tu ću ponovo zaključno biti pesimistična. Dok sam jedno vrijeme živjela u Engleskoj strašno su me zbunjivale prepune police polugotove hrane. Znači znala sam što je gotova hrana i znala sam što hrana koju trebam skuhati, ali polugotova hrana to vam je nešto što je u onim paketima i piše ne znam još 10 minuta da je to finalizirano, mi nikako nije ulazilo u glavu i ja sam ih izbjegavala. Bilo mi je teško izbjegavati jer je to većina polica tamo. To vam je kao pravo jelo koje je napola skuhano. Kod nas to još nije zaživjelo, ali hoće, doći će jer je to stil života suvremenog čovjeka. Nitko više nema vremena kuhati, a u vremenu koje ćemo moći posvetiti kuhanju se krije i odgovor na probleme sa aditivima. Druga stvar na koju moram zaključno upozoriti je ovaj indirektni utjecaj aditiva na naše zdravlje. Direktni oko pitanja kancerogenosti nam je koliko toliko pa možda čak i neopravdano nekad na razini trača poznat, ali ovaj indirektni gdje nas aditivi tjeraju da konzumiramo još tih ukusnih toplih često pekarskih proizvoda, a utječu na pretilost i sve ostalo gotovo je u potpunosti Ono što ću zaključno reći odnosi se na same ove zakonske izmjene, a već je bilo rečeno i u mojoj raspravi u ime kluba, a i u raspravama ostalih klubova. Dokle god nemamo jasan izvještaj o tome kakvo je stanje s aditivima na hrvatskom tržištu pogotovo u kontekstu ove krize i nedavnih pojavljivanja etilen oksida koji nam može doći preko Indije u kojoj nije zabranjen za razliku od nekih nama bližih europskih zemalja, dokle god ne znamo kako je ova kriza utjecala na kontrolu hrane u Hrvatskoj i kakvo je stanje s aditivima u Hrvatskoj mi ne možemo odgovorno raspravljati o tome da idemo u zakonske izmjene koje načelno govoreći olakšavaju manju kontrolu u onome što se odnosi na uporabu aditiva u kreiranju prehrambenih proizvoda.